i sporta, Tonči Glavina. Izvolite državni tajniče.

Zadovoljstvo mi je predstaviti vam nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Naime, važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. g. te koji je u međuvremenu dva puta izmijenjen i dopunjen u 2019. g. te jednom u 2020. g. se propisuje način i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu.

Obje povrede prava EU su u drugoj fazi postupka povrede, dakle obrazlaženo mišljenje, odnosno u posljednjoj fazi prije pokretanja postupka pred sudom EU. Kako bi se osigurala likvidnost turističkih agencija, ali i zaštitila prava putnika, uključujući i pravo na povrat uplaćenog novca za neizvršena putovanja uslijed pandemije bolesti Covida-19, u travnju 2020. g. donešen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je turističkim agencijama dao mogućnost izdavanja vaučera za neizvršena putovanja umjesto obveze povrata novca putnicima u roku od 14 dana kako je propisano Direktivom o putovanjima u paket aranžmanima. Navedenim izmjenama zakona iz travnja 2020. g. propisano je da je uslijed posebnih okolnosti za neizvršene ugovore o putovanju o paket aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. g. putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste, putnicima izdaju vaučere. Ukoliko se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mu mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti. Zbog neizvjesnosti roka vezanih uz prestanak epidemije bolesti Covida-19, brisanjem odredbi o vaučeru, dakle čl. 38a važećeg zakona, putnici će stupanjem na snagu predmetnih izmjena moći birati žele li temeljem izdanog vaučera ugovoriti zamjensko putovanje ili će raskinuti ugovor i ostvariti pravo na povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od raskida ugovora. Ističemo kako se ovim izmjenama osigurava primjena razine zaštite potrošača i potpuno usklađivanje s Direktivom o paket aranžmanima. Dopustite mi da se osvrnem na primjedbu izrečenu na Odboru za turizam, kako bi predmetne izmjene mogle predstavljati opterećenje organizatoru putovanja koji bi se nakon stupanja na snagu ovih izmjena mogao naći u velikim financijskim poteškoćama. Naime, Vlada RH je na sjednici održanoj 4. veljače 2021. g. donijela Odluku o usvajanju programa dodjela državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covida-19, a koji je odobren od strane EU komisije i njenom odlukom od 11. siječnja 2021. g. Cilj programa je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje. Program će provoditi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa HBOR-om, HAMAG Bicro-om te poslovnim bankama. Izdavanjem državnih jamstava za kreditne plasmane omogućit će se lakši pristup likvidnosti kod financijskih institucija kako bi se očuvao kontinuitet gospodarske aktivnosti u sektoru turizma i sporta. Ministarstvo turizma i sporta je 9. ožujka 2021. g. objavilo poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog oporavka Vlade RH. Ukupan iznos predviđenih sredstava po navedenom programu iznosi milijardu i 500 milijuna kuna. Posredničko tijelo HAMAG Bicro-a i HBOR-a provodit će dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka 3.1., dakle ograničeni iznosi potpore i to u maksimalnom planiranom iznosu od milijardu kune te iz odjeljka 3.2. u obliku jamstva za zajmove i to u maksimalnom planiranom iznosu od 500 milijuna kuna. Zahtjeve za kredite koji će biti osigurani ovim jamstvom, poduzetnici mogu podnositi svim bankama u RH i HBOR-u. Dodatna je pogodnost što će kamatna stopa za kredite osigurane ovim jamstvom biti snižena za najmanje 0,5%-tnih bodova, u odnosu na kamatnu stopu uz koje bi kredit bio odobren bez korištenja jamstva. Također, želim skrenuti pažnju kako prema podacima koje smo dobili od Udruge hrvatskih putničkih agencija, tijekom kolovoza 2020. g. od ukupnih sredstava uplaćenih za neizvršena putovanja, među anketiranim članicama, 50% sredstava je bilo već vraćeno putnicima neovisno o zakonskoj odredbi i mogućnosti izdavanja vaučera. Nadalje, vezano uz turističke vodiče, Nacionalnim programom reformi 2020. g. kroz reformski prioritet 4.1.1. unaprjeđenje poslovnog okruženja s ciljem održivog gospodarskog rasta i razvoja, predviđena je liberalizacija tržišta usluga kroz olakšavanje pristupa reguliranim profesijama uklanjanjem prepreka slobodi poslovnog nastajanja i pružanju usluga na unutarnjem tržištu. U vezi s tim, a i radi usklađivanja s Direktivom o uslugama i Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija, potrebno je smijeniti zakon u dijeli koji se odnosi na reguliranu profesiju turističkog vodiča. Naime, povreda prava EU koja se odnosi na reguliranu profesiju turističkog vodiča se odnosi na obvezu polaganja posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče iz EU i Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije koji žele prekogranično pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi. Važeći zakon koji je na snazi od 1. siječnja 2018. g. propisuje da turistički vodič iz druge zemlje članice EU, EGP-a i Švicarske Konfederacije koji žele privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča u RH, može iste pružati na zaštićenim cjelinama i lokalitetima samo ako položi posebni dio stručnog ispita koji je sada organiziran po županijama, dakle 21 ispit. Također je propisano da se posebni dio ispita odnosi na zaštićene cjeline, lokalitete koji su propisane po županijama i koji prema važećem pravilniku ima otprilike 550. Prenutnim prijedlogom izmjena i dopuna zakona u čl. 7 riječi „po županijama“ se briše iz važećeg zakona čime se stvara preduvjet za drugačiji način organizacije i polaganja samog posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče. U ovom dijelu želim se osvrnuti na komentare koji su izneseni na Odboru za turizam prema kojem bi se način organizacije posebnog dijela ispita trebao već sada regulirati u zakonu i to na način da isti bude organiziran umjesto, po županijama, dakle 21 poseban ispit, po regijama, predlaže se 5 povijesno i geografski povezanih regija. Naime, iz važećeg zakona proizlazi da turistički vodič koji želi pružati usluge na području cijele RH, morao položiti ukupno 21 poseban dio stručnog ispita te se navedeno zbog trajanja i financijskog opterećenja može smatrati ograničavajućim kada je pristup navodnoj reguliranoj profesiji u pitanju. Stručni ispit za turističkog vodiča trenutno se polaže pred ispitnom komisijom pri odgovarajućim visokim učilištima koji izvode najmanje stručni ili sveučilišni studij na preddiplomskoj razini u području turizma ili imaju smjer ili nastavne predmete iz područja turizma, a sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče. Novim Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče čije je donošenje planirano do kraja lipnja 2021. g. točno će se definirati organizacija ispita za turističkog vodiča, a za izradu navedenog Pravilnika imenovan je odlukom od 8. ožujka 2021. g. i posebna radna skupina u kojoj se nalaze predstavnici visokih učilišta koji provode navedeni stručni ispit, kao i udruge turističkih vodiča te ostala stručna javnost, dakle ukupno 39 članova. Prvi sastanak radne skupine već je održan, dakle 11. ožujka 2021. g. Umjesto po županijama, Pravilnikom će se definirati polaganje posebnog dijela stručnog ispita prema jednoj od sljedeće tri opcije. Posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline i lokalitete za područje cijele Hrvatske, posebni dio stručnog ispita organiziran prema NUTS regijama ili posebni dio stručnog ispita organiziran prema prijedlozima i ishodu rasprave u radnoj skupini. S obzirom da će se posebnim dijelom stručnog ispita baviti stručna radna skupina, smatramo kako bi propisivanjem već sada u zakonu načina organizacije ispita, jedan ili po regijama, prejudicirali rad i ishod stručne radne skupine, a navedena tematika zahtjeva naravno, stručnu analizu svih aktera. Dodatno napominjemo da je sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Ministarstvo turizma i sporta u postupku donošenja navedenog Pravilnika dužno provesti i ocjenu proporcionalnosti te savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o istom.

Sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju kvalifikacija kojim je nacionalno zakonodavstvo ponesena Direktiva o reguliranim profesijama je propisano da nadležno tijelo ne smije ni zbog jednog razloga vezano uz stručne kvalifikacije ograničavati osobe koje žele pružati usluge u RH na privremenoj i povremenoj osnovi, osim u iznimnim situacijama, a i tada ta ograničenja moraju biti proporcionalna i bez diskriminacije. Dakle važećim zakonom koji je na snazi od 2018. g. osobe iz EU i EGP-a i Švicarske Konfederacije u RH mogu pružati usluge turističkog vodiča na privremenoj i povremenoj osnovi samo ako polože posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče, sada je to 21 poseban ispit za cca. 550 lokaliteta. Takvih osoba u RH na godišnjoj bazi ima otprilike nešto manje od 100 te isti pružaju usluge na godišnjoj bazi u prosjeku 2 do 3 tjedna. Nadalje, prijedlogom izmjena i dopuna zakona, zaštićene cjeline i lokaliteti će biti definirani kao zaštićene cjeline, povijesne, kulturne, umjetničke baštine, što je sukladno praksu Suda EU priznato kao prevladavajući razlog općeg interesa za uvođenje dodatnih uvjeta za pružanje usluge. Nastavno, time će se omogućiti donošenje provedbenog propisa, pravilnika koji će propisati prema prijedlozima i ishodu rasprave u radnoj skupini dakle za izradu Pravilnika. Želim se također, osvrnuti na još jednu primjedbu rečenu na Odboru za turizam vezano uz definiranje, u važećem zakonu, poznavanja jezika u dovoljnoj mjeri za strane turističke vodiče te potrebu regulacije poznavanja jezika prema standardnim razinama, poznavanje jezika primjerice, razine B2 zajedničkog Europskog referentnog okvira za jezike. Dakle u važećem zakonu koji je na snazi od 1.1.2018. g. iz čl. 73. koji nije, nije predmet izmjena i dopuna ovog prijedloga zakona, već sada proizlazi kako turistički vodič treba znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira o razumijevanju i govoru, hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Kako je vidljivo mjera dostatna za pružanje usluga turističkog vodiča je B2.

Također prelaznim i završnim odredbama uređuje se priznavanje već stečenih stručnih kvalifikacija turističkih vodiča na način da će isti moći pružati usluge sukladno ishođenim rješenjima za županije. Ostale izmjene i dopune zakona se odnose na usklađivanje izričaja u vezi sa dostavom pojedinih podataka iz rješenja nadležnim tijelima iz središnjeg registra, obveze registracije i pružatelja usluga rent-a-cara radi suzbijanja zlouporaba iznajmljenih vozila od korisnika usluge u svrhu krijumčarenja ljudi, te propisivanje određenih prekršajnih odredbi radi učinkovitijeg provođenja inspekcijskog nadzora, dakle državni inspektorat. Komentari Odbora za zakonodavstvo su u cijelosti prihvaćeni, te će biti dijelom konačnog prijedloga zakona. Ministarstvo turizma i sporta je provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 8. siječnja do, 8. siječnja 2021. do 7. veljače '21. u trajanju od 30 dana. Ukupno je na nacrt prijedloga zakona zaprimljeno 445 komentara na koje je Ministarstvo turizma i sporta i odgovorilo, dakle u izvješću koje je objavljeno 12. veljače. Od ukupnog broja komentara prihvaćeno je, djelomično je prihvaćeno 95 komentara, 232 nisu prihvaćeni, a 121 komentar je primljen na znanje. Naime, veliki broj sudionika e-savjetovanja je iznio primjedbe koje su istovjetne sadržaju prijedloga Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske koji je dostavljen Ministarstvu turizma i sporta tokom izrade nacrta prijedloga izmjene i dopune zakona. Treba naglasiti kako je Ministarstvo turizma i sporta održalo 4 sastanka s predstavnicima Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske prije objave zakona na e-savjetovanje, a na posljednjem sastanku dakle 20. studenog 2020.g. predstavljen je i sam prijedlog zakona. Većina zaprimljenih komentara na nacrt prijedloga se odnosila na način polaganja i sadržaj stručnog ispita za turističke vodiče što nije predmet izmjena i dopuna ovoga prijedloga zakona, to je jako bitno. Isto će se urediti i Pravilnicima o stručnom ispitu za turističke vodiče i popisu turističkih cjelina odnosno lokaliteta. Manji dio komentara se odnosio na izmjene zakona kojim se dodatno osigurava korištenje punog prava potrošača na povrat uplaćenog sredstava za neizvršena putovanja u paket aranžmanima za koje su turističke agencije putnicima izdavale vaučere, te kojima su turističke agencije izrazile zabrinutost tokom mogućnosti isplate novca potrošačima, te daljnje likvidnosti turističkih agencija. Predlažem HS da usvoji Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Zahvaljujem državnom tajniku. Imamo zahtjev za stankom kolege Zekanović, pa molim vas možete si sjesti na svoje mjesto, kasnije ćemo ić s replikama. Poštovani državni tajniče, ne znam jeste li upoznati, ali Hrvatski suverenisti su pripremili 2 prijedloga zakona i dali ih u proceduru. Prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o turističkoj pristojbi, a to se tiče vas. Naime, kad su počeli posebni uvjeti vi ste lani omogućili svim turističkim iznajmljivačima da plate samo pola poreza za prošlu godinu i oslobodili ste ih prvu četvrtinu poreza i pola turističke pristojbe. Ove godine također su posebni uvjeti na snazi, a još uvijek čekamo milost ministarstva da se oslobode turistički iznajmljivači ovih davanja. Mi smo predložili da se ove stvari automatizmom definiraju odnosno kad je pad prihoda veći od 50% odnosno pad prometa da se jednostavno i smanji za 50% paušal odnosno porez. Ne može se plaćati porez i paušal za neku uslugu koja nije ostvarena. Dakle, pozivamo vas da žurno uzmete u razmatranje ova dva naša prijedloga zakona, te da ih donesete jer turistički iznajmljivači u Hrvatskoj masovno otkazuju svoje apartmane. Drugu, druga stvar vezana za ovaj zakon na što vas moram upozoriti, tisuće i tisuće obitelji hrvatskih roditelja osmoškolaca i srednjoškolaca su uplatili turističke ekskurzije, međutim taj povrat novca koji su oni dobili od agencija s obzirom da ekskurzije nisu ostvarene je bio umanjen, umanjen je negdje i za 20-25-30% Mene zanima što ministarstvo misli o tome i zašto su agencije sebi uzele 30% nečijeg novca, na osnovu čega, a taj novac pouzdano se zna nisu uplatile hoteljerima, nisu uplatile onome gdje su zapravo školarci trebali ići na ekskurziju. Ovo je nešto o čemu se šuti, a radi se o golemom financijskom udaru na brojne hrvatske obitelji. Stanka je odobrena. Kolega Bulj, vidim da se i vi javljate, izvolite. U ime Kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta jer ovdje se radi o turističkim uslugama, ovdje se radi o turizmu i značaju turizma, a poglavito o ljudima turističkim vodičima koji teško u turizmu evo sada sve teže i teže će im biti, međutim vi toliko liberalizirate ovim zakonom da će i stranci vrlo jednostavno moći raditi taj posao, a naši će ljudi morati ići u Irsku. Pa da li će u mome Sinju za vrijeme Sinjske alke u Dubrovniku, u Splitu, na atraktivnim područjima Dalmacije, Istre, cijelog Priobalja, kontinenta, nama strane, stranci ovaj biti vodiči? Dal će možda biti stranci vodiči oni koji su napadali Vukovar, Dubrovnik, moj Sinj i ostale gradove? Zašto naše ljude u turizmu, ne samo iznajmljivače, u ovome slučaju i turističke vodiče uništavate pogodujući stranim strancima? Zbog čega ste se tolko dodvorili? Zbog čega uništavate naš potencijal? Kolega Borić se smije umjesto da je on najglasniji, umjesto da si najglasniji da zaštitiš naše turističke djelatnike, naše vodiče. Ovim činom u biti stvarate ono što je namjera ove vlade hrvatske građane uputiti u druge države, umjesto da naš turistički potencijal bude razvojni potencijal, ne samo po pitanju turizma nego i razvojnih grana koje mogu u turizmu biti izvozne grane, vi ovdje uništavate i onemogućujete posao našim turističkim vodičima. Zbog čega to raditi, tko će to objasniti? Koji je razlog da to omogućavate? Stanka će biti odobrena, ali vas molim da se zastupnicima ne obraćate s „ti“ nego s „vi“, to je jedan običaj koji imamo i molim vas da se toga držite. Izvolite kolega Franković. Poštovani predsjedniče, kolega Bulj je povrijedio čl. 238 vrijeđajući saborskog zastupnika Borića ističući kako je saborski zastupnik želi na neki način diskriminirati hrvatske vodiče. Dakle mi smo danas u prvom čitanju, raspravljamo o zakonu o kojem tek treba raspraviti, a unaprijed se nekoga optužuje da je protiv nečega. Kolega Frankoviću, to nije bila uvreda, to je bio stav, meni je smetao samo način na koji je to učinio kolega Bulj koristivši se izrazom „ti“ umjesto „vi“, a da li je točno to što on govori ili nije, to će procijeniti, naravno, građani. Izvolite. Poslovnika HS-a koji govori o tome da se kolega Bulj opet ne zna ponašati u sabornici, em se nepristojno uvijek prema meni osobno obraća iz nikakvih razloga, ne znam zbog čega, vjerojatno sam ja njegova nekakva noćna mora, stalno me spominje bez razloga, a ja sam htio sa kolegom Frankovićem samo u jednom trenutku raspraviti novi pojam koji je uveden u hrvatski jezik, a to su strani stranci. Ja sam to i kazao, upozorio kolegu Bulja, dakle da način na koji je govorio nije bio primjeren, tako da nije bilo potrebe za ovom povredom Poslovnika. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Vi ste povrijedili čl. 238 jer me opominjete i uvijek kršite Poslovnik di uvijek vi imate komentare, ja nikada nisam kao vi rekao nekome da je smeće, sa te, vi ste rekli saborskom zastupniku da je smeće i tako da me vi, kolega Borić i Franković učite kulturi, molim vas, nemojte. Mene je narod ovdje poslao, ja se ispričavam ako sam rekao nešto u zanosu, ali nikada nisam rekao saborskom zastupniku da je smeće, kao što ste vi rekli. Kolega Bulj, ja sam vas upozorio, čak vam nisam dao ni opomenu zato što govorite drugom zastupniku „ti“ i to sasvim sigurno neće postati praksa i na to ću upozoravati. A što je bilo ranije, nisam ja to rekao što ste vi rekli bez razloga jer sam bio vrlo grubo i ružno napadnut od zastupnika o kojem govorite. Kolega Bulj, dobivate opomenu sada jer govorite bez da sam dao riječ. Idemo dalje. Molio bih pauzu, stanku dakle da još jednom očito, predizborno je doba pa očito nekima treba duže vrijeme da shvate i da ne treba ova pozornica da se svađamo oko turističkih vodiča ili bilo čemu slično, dakle ova pozornica treba da možda razjasnimo ono što možda nekima nije bilo jasno, a to je upravo danas će biti prilike da od državnog tajnika pa do svih nas u jednoj raspravi shvatimo da želimo poboljšanje upravo statusa i vodiča i onoga što su agencije imale vaučere i svega skupa, dakle da ne idemo sa paušalnim ocjenama, konkretno, recimo, zaštićenim lokalitetima, to je vrlo jasno, to smo u EU komisiji upravo državni tajnik i ja i bili više puta i vrlo jasno objasnili da preko svega možemo prijeći, eventualno ono što su direktive EU, ali da preko zaštićenih lokaliteta nema teoretske šanse da prođemo i tu im je vrlo jasno bilo i to smo im vrlo jasno rekli da pod bilo koju cijenu i kazne i ne znam čega, preko zaštićenih lokaliteta Hrvatska neće proći. Prema tome, to smo vrlo jasno izjasnili se i oni su to prihvatili nakon 2 sastanka u EU komisiji i rekli su da tu uopće više neće stvarati pitanje ni odgovore oko toga.

I ta stanka će biti odobrena. Izvolite. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i ja ću zatražiti stanku kako bi još jednom naglasio, za početak, izuzetno kvalitetnu raspravu na Odboru za turizam, evo, i poštovani zastupnik Cappelli je tamo i kvalitetno smo i dobro raspravljali, no ono što je činjenica i na što želimo još jednom skrenuti pažnju jest, istina da na Odboru za turizam ovaj prijedlog zakona nije dobio potrebnu većinu, dakle već na samom saborskom odboru primijetili smo određene stvari koje u prijedlogu zakona, odnosno u budućem zakonu treba mijenjati. Prvenstveno ću ovdje govoriti o turističkim vodičima i još jednom, potpuno sam suglasan da nam treba zdrava i konstruktivna rasprava i to je apsolutna činjenica, ali opet, još jednom želim reći, mi smo najviši Dom u Hrvatskoj i mi ne smijemo dozvoliti da prolaze ovakvi prijedlozi zakona, … oprostite, i onda da se kasnije određene stvari reguliraju pravilnicima bez ikakve kontrole hrvatskog parlamenta, odnosno Sabora RH. Osobno i Klub, cijeli, Domovinskog pokreta, smatra da treba donijeti jedan precizan, čist i jedinstven zakon koji će precizno definirati sve buduće odnose, kako unutar struke turističkih vodiča, tako naravno i unutar svih sa EGP-a koji će možda doći ovdje obavljati istu djelatnost. Dakle u potpunosti, još jednom molim, Hrvatski sabor je tu da donosi zakone, a ne da te ovlasti daje u ruke stručnim skupinama koje će pravilnicima regulirati zakonske odnose u bilo kojoj djelatnosti, pa tako i u djelatnosti turističkih vodiča. Javlja li se još netko?

Tolko ste to liberalizirali da jednostavno koda Hrvatska nema svojih turističkih vodiča. Izvolite odgovor. Poštovani zastupniče Bulj, mislim da sam u svom uvodnom izlaganju to jako dobro objasnio, dakle zakon mijenjamo zbog povrede prava EU, između ostaloga zbog nekih od temeljnih prava EU, a to je sloboda kretanja, sloboda usluga, sloboda rada itd. i naravno između ostaloga regulirane profesije dakle intencija na, na razini EU je ta da turistički vodič kao regulirana profesija, dakle vodič iz Hrvatske, iz Hrvatske može vodit i u stranim zemljama, bilo kojim drugim zemljama unutar EU, isto tako da drugi vodiči mogu isto tako na privremenoj i povremenoj osnovi ulaziti u RH i na taj način se upravo usklađujemo sa direktivom koja je potrebna, a kažem iz iskustva koja imamo do sada dakle prethodne 3.g. imamo otprilike negdje 70-tak godišnje tih vodiča koji se prijavljuju RH na privremenoj i povremenoj osnovi i stoje svega u Hrvatskoj od 2 do 3 tjedna, dakle to problem nije. Kolega Bačić, izvolite. Poštovani državni tajniče, i ja i vi dolazimo iz Splitsko-dalmatinske županije gdje je i najveće udruženje upravo turističkih vodiča ako gledamo po njihovoj brojnosti. Znamo da su oni imali problema vezano za ovo vrijeme kada su bili nezaposleni oko naknade samoga sa zavoda, pa me zanima što je ministarstvo konkretno napravilo po tom pitanju, ali me i zanima vaše mišljenje tj. konkretno stav ministarstva što, kako planirate osigurati upravo da turistički vodiči koji dolaze u Splitsko-dalmatinsku županiju upravo i poznaju materiju naših lokaliteta i od Dioklecijanove palače, Peristila, Katedrale Sv. Duje, ali i lokaliteta u našem dalmatinskom zaleđu, posebice evo i vi dolazite iz općine di imamo jednu veliku turističku atrakciju, a to je Kliška tvrđava?

Ja sam osobno sudjelovao na preko 10 sastanaka najmanje, a naš širi tim u vidu od pomoćnika ravnatelja uprave, pravnika itd. i preko 15 i 20 puta, 8 puta samo u mandatu ove trenutne vlade i dakle sve njihove probleme koje se pojavljuju rješavamo nadam se brzo i efikasno i između ostalog smo adresirali bili i problem dakle koji je bio vezan i za njihove mjere koje su išle na tragu pomoći rasterećenja odnosno pomoći jednokratne turističkim vodičima koja je realizirana prošle godine. A što se tiče drugog dijela pitanja, dakle jako je bitno naglasiti da turistički vodiči koji vode na posebnim lokalitetima, zaštićenim lokalitetima, moraju imat obrazovanje i to na hrvatskom jeziku da bi na tim lokalitetima mogli vodit, bez toga ne ide. Državni tajniče, za svaku pohvalu je Projekt nacionalne oznake „Safe stay in Croatia“ Ona je odlično odjeknula u stranim medijima. Vi i ja dolazimo iz Splitsko-dalmatinske županije gdje ljudi velikim dijelom žive od turizma i njegovog prinosa. Evo ja bi uputila jedan apel u ime svih turističkih djelatnika iz Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstvu turizma i vladi i stožeru i građanima da napravimo sve što je u našoj moći da dalmatinska obala bude u zelenoj zoni, moramo imat pozitivnu sliku, epidemiološku sliku i manji broj zaraženih kako bi dosegli bolje brojke od prošlih godina jer mi želimo imati turizam. Izvolite odgovor. Ja vas se zahvaljujem na tom apelu i priključujem se naravno u molbi prema cijelom našem ne samo turističkom sektoru nego svim građanima RH jer jako je bitno kako, u kojem ćemo stanju bit što se tiče epidemiološke slike i o tome će ovisit naravno turistička sezona. Podsjetit ću vas da smo prošle godine odradili izvanrednu turističku sezonu u odnosu na sve naše konkurente gdje smo mi odradili preko 50%, neki od naših glavnih konkurenata su se vrtili između 15 i 18%, dakle napravili smo prave poteze u pravom trenutku i podsjetit ću vas da smo negdje tamo ako se ne varam 2. ili 3.6. što se tiče epidemiološke slike bili na nuli, na nuli jel. A kakvu ćemo situaciju zateć 1.6. recimo ove godine ovisi isključivo o nama, tako da jedan od preduvjeta kvalitetne turističke godine i sezone koju moramo odraditi i izazova koji su ispred nas je upravo da tu epidemiološku sliku dakle dovedemo u najbolje moguće okvire i da na taj način se opet predstavimo tržištu kao sigurna i dostupna destinacija kao što smo bili i prošle godine. Sada ćemo imati zahtjev za stankom, poštovana kolegica Glamuzina, izvolite. Tražim stanku jer smatram da je bitno u ovoj raspravi dati glas tj. čuti i mišljenje vodiča, pa na stranici „Društava turističkih vodiča Hrvatske“ piše slijedeće, važno je da svi čujemo. Ministrica turizma i sporta gđa. Brnjac ne osvrće se na primjedbe turističkih vodiča i navodi kako vodiči iskazuju negodovanje za dijelove zakona koji nisu predmet izmjena već su na snazi 2.g. i sramotno je što nisu dio promjene jer se predloženim promjenama koje je predložilo ministarstvo, rade tektonske izmjene čitave struke te ste upravo zbog prirode prijedloga morali izmijeniti vrlo važne norme koje su predložili turistički vodiči. Obzirom na brojne prigovore kako predstavnici Ministarstva turizma i sporta ne dolaze iz sektora turizma, još više je potrebno osluškivati struku za što smo nažalost ostali uskraćeni. Smatramo bitnim napomenuti kako je upravo u ovom razdoblju promijenjen Zakon o strancima te ukinute kvote za državljane neeuropskih zemalja upravo zbog istoga, imajući u vidu da gotovo sve države trećih zemalja kao uvjet za stjecanje zvanja turističkog vodiča, imaju uvjet državljanstva te zemlje. Nužno je primijeniti sustave zaštite drugih europskih zemalja koje isto limitiraju porijeklom svoje zemlje potrebno uvesti načelo reciprociteta. Stoga smo u svim argumentima navodili primjere europskih zemalja koje čuvaju interese svojih državljana i štite svoju kulturnu baštinu i povijest. Slijedom svega navedenog, navesti kako prijedlozi vodiča nisu predmet promjena, da su stoga odbijeni je razočaravajući i iskreno se nadamo kako će ovakav način nepoštivanja argumenata struke u budućnosti biti anuliran. Vodiči također tvrde nota bene svima, da nisu vidjeli na ovom zadnjem sastanku prijedlog zakona, da se o njemu razgovaralo samo načelno, da nikakav konkretan napisan prijedlog vidjeli nisu te da su svi njihovi prijedlozi redom odbijeni.

Uvaženi državni tajniče, ministarstvo se ogradilo izjavom da će nakon donošenja zakona, pravilnici biti ti koji će definirati detalje i postaviti ograničenja. Upravo tim načinom, Ministarstvo turizma pridružuje se brojnim institucijama kojima nije pretjerano stalo do mišljenja struke, bitno je da se zadovolji neka forma a ima li to praktične primjene ili nema, postoji li neka logika, tu ništa nije bitno. Ono za što se treba zalagati jest da se sluša struka. Da se slušaju ljudi koji to rade i koji su unatoč prošloj godini i kompleksnom nedostatku posla, i dalje žele nastaviti raditi tim putem, da se restrikcije odmah uvedu u zakone, ako su to mogle Grčka i Cipar, zašto to ne bi mogla i Hrvatska. Zahvaljujem. Pa evo još jedan put podcrtati, dakle, što se tiče komunikacije da te teze ne stoje o ne komuniciranju i ne razmjenjivanju informacija, dakle, kaže, ponovit ću još jedan put da sam ja osobno obavio razgovore sa vodstvom udruge vodiča, najmanje desetak konkretnih, najmanje desetak puta. Isto tako da smo na razini što radnih skupina, što savjeta za turizam itd., dakle, u mandatu kažem ove Vlade 7 sastanaka, konkretno koji su bili ili fizički ili online ili komunikacija mailom, razmjena informacija, dakle jako dobro smo poslušali njihove prijedloge. I ono što još mogu samo na tu temu reći da dakle Pravilnik o polaganju stručnog ispita za turističke vodiče i Pravilnik o zaštićenim lokalitetima će definirati većinu tema koje su za njih bitne i kažem, sastanak na tu temu i radne skupine od 40 članova je već održan prošli tjedan, dakle o tome već vrlo jasno i konkretno komuniciramo. Kolega Franković, izvolite. Poštovani državni tajniče, ističem isto ono što sam istaknuo i na Odboru za turizam, dakle pozdravljam izmjene zakona, ona je nužna i neophodna, mi smo dio EU-a i trebamo se prilagoditi europskim regulativama. Istovremeno moramo zaštititi turističke vodiče, nećemo nikom zabraniti da polaže ispit međutim EU jasno dozvoljava da svaka zemlja članica odredi obrazovne uvjete i tu mi moramo pronać način kako zaštititi vodiče koji su također brand hrvatskog turizma. U pojedinačnoj raspravi predložit ću dva amandmana kojim ćemo u sklopu europskih regulativa ispoštovati pravila EU-a i istovremeno zaštititi vodiče. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da godinama upravo na danima hrvatskog turizma, mi nagrađuje turističke vodiče kao hrvatski brand, upravo zato ih moramo zaštititi i probati način kroz zakon kako uvest tu zaštitu. Hvala lijepo. Da, slažem se s vama u svakom slučaju i upravo je to ono što radimo na svakoj mogućoj razini. Što se tiče konkretno i prijedloga i razgovora koji je izrečen od strane vas na Odboru za turizam a konkretno tiče se djela koji se odnosi na jezik, dakle tu je već u postojećem zakonu jasno propisano, dakle razina B2 a isto tako jedna jako bitna stvar i vrlo jednostavna stvar, da se savršeno razumijemo, dakle ako govorimo o turističkom vodiču iz neke od zemalja članica EU-a koji dolazi u RH i koji želi položiti ispit za zaštićene lokalitete jer podsjeti ću još jedanput, bez položenog ispita u Hrvatskoj, on tu uslugu ne može pružati, on taj ispit polaže na hrvatskom jeziku. Dakle sluša predavanja na hrvatskom jeziku i polaže na hrvatskom jeziku a u ispitnoj komisiji ispred koje odgovara, između ostaloga sjede i turistički vodiči. Dakle, mislim da je taj dio što se tiče jezika, savršeno jasan. Kolega Lerotić, izvolite. Poštovani državni tajniče, evo baš igrom slučaja, u subotu sam bio u Labinu gdje me kroz povijest i kulturu Labina proveo ... [[Govornik se ne razumije.]] Giuseppina Martinuzzi i Matija Vlačić Ilirik. To je jedan oblik izvrsnosti koji pruža hrvatski turizam. Nažalost, mi danas govorimo o zakonu koji je loš, o tome govori struka, nejasno je zašto uopće nismo uvažili mišljenja struke odnosno Zajednica društva turističkih vodiča i zašto lomimo preko koljena donoseći ovaj zakon. Umjesto da težimo ka izvrsnosti, mi ovim zakonom jednostavno srljamo u prosječnost. Poštovani zastupniče, dakle u ovom zakonu mijenjamo od svega toga što je bilo sad rečeno od strane vas i od kolegica, mijenjamo samo onaj dio koji se odnosi na polaganje posebnog djela ispita u 21 županiji, dakle 21 ispit što je Europska komisija u povredi prava dakle vrlo jasno naznačila kao ograničavajući. To je jedini dio koji mi u ovom zakonu mijenjamo, dakle ne možemo govoriti u kontekstu zakona da je bilo što loše napravljeno jer možemo govoriti samo o onome što jest napravljeno a ne što nije. Dakle, onaj dio koji se vi referirate će se regulirati kažem, još jedanput sa ova dva pravilnika, sa kojim su radne skupine već počele raditi i na taj način ćemo napraviti pravilnike koji će odgovoriti dakle izazovima, dakle da smo usklađeni sa europskom regulativom, dakle sa direktivama, a isto tako da maksimalno zaštitimo naše vodiče i našu struku i naravno uslugu koja se nudi u RH. Poštovani predsjedniče, državni tajniče. Ja bi malo, danas će biti isto razgovora o turističkim agencijama, dakle u jednom trenutku vidimo da je isto debata zaštita potrošača, turističkih agencija, što sve tu skupa, dakle mi smo u jednom trenutku reagirali prošle godine upravo da bi zaštitili ne samo turističke agencije nego upravo i potrošače jer da tada nismo stavili mogućnost vaučera, da su svi stampedo recimo krenuli prema turističkim agencijama one ne bi niotkuda imale novac za vratiti. Prema tome, na ovaj način i ovaj kredit koji će omogućiti sa garancijom državnom od milijardu i pol kuna će tek omogućiti da se i oni stabiliziraju i da na neki način mogućnosti vratit novac gdje nisu mogli vratit na onaj da su reagirali prije godinu dana. Dakle, evidentno je i jasno da smo na taj način zaštitili i potrošača i turističku agenciju inače bi doveli i u problem 2000 turističkih agencija i 4500 zaposlenih. Poštovani zastupniče i bivši ministre Cappelli, da upravo u zadnjoj godini vašeg mandata, dakle kao odgovor na ovu covid krizu koja je došla pred nas se donijele odluke i napravljene su hitne izmjene ovog zakona u kojem smo omogućili dakle agencijama izdavanje vaučera, a sa intencijom isključivo sa intencijom sačuvanja hrvatskih tvrtki, hrvatskih turističkih agencija zato što da su bili primorani vratit sredstva na način kako je to propisano dakle u zakonu prije izmjena i u direktivi mi bi imali više od pola turističkih agencije koji bi bili kompletno nelikvidni i nesolventni i išli bi u stečaj. Dakle mi smo na taj način zaštitili, bili smo jedan u nizu zemalja koje, koje je to zaštitilo na ovaj način i nažalost smo, ostali smo kao još uvijek jedna zemlja koja je tu u povredi zato što mi još uvijek dakle zbog definiranja, a to su za vrijeme trajanja posebnih okolnosti koji još nisu završili i ne znamo kad će završit upravo se moramo prilagodit na taj način. Poštovani državni tajniče, hvala vam na vrlo iscrpnom izlaganju. Ono što mene zanima, naime govoreći o reguliranoj profesiji turističkih vodiča zanima me na koji način Ministarstvo turizma i sporta planira spriječiti potencijalnu pogrešnu interpretaciju hrvatske povijesti, poglavito kada govorimo o novijoj hrvatskoj povijesti, točnije periodu od Domovinskog rata. Naime, držim kako bi posebna pozornost trebala biti usmjerena na lokalitete od posebnog pijeteta, primjerice poput grada Vukovara iz kojeg u konačnici i dolazim, a ovo govorim sve s ciljem naime zato što mislim da bi turisti bilo domaći ili strani koji dolaze posjetit takve lokalitete trebali prije svega imati istinitu odnosno točnu informaciju i cjelovitu o događajima koji su se dogodili u Domovinskom ratu i njegovoj žrtvi, hvala vam lijepo.

Dakle, što se tiče trećih zemalja, trećih zemalja dakle nijedan vodič iz bilo koje treće zemlje ne može doći na bilo koji lokalitet u RH i vodit. Ne može, dakle ne postoje uvjeti po kojima se to može dogodit, dakle bez naravno toga da se registrira, dakle nastani, da živi u RH i da onda polaže dakle cijelu proceduru onako kako to zakon nalaže. I to je nešto što je sasvim jasno, a između ostalog u komunikaciji sa Europskom komisijom koju smo vodili oko izmjena koje su nužne i potrebne, dakle jedan od kriterija koji smo vrlo jasno iskomunicirali je dakle lokaliteti zaštićeni zbog posljedica Domovinskog rata i to je kao kriterij nešto što je prihvaćeno i na tragu toga će se upravo radit slijedeći pravilnik, dakle lokaliteti će apsolutno bit zaštićeni. Mislim da je važno ovo što ste sad pojasnili državni tajniče da ste u okviru pregovora sa Europskom komisijom i one lokalitete koji se odnosi na Domovinski rat uspjeli ubaciti na popis zaštićenih lokaliteta, da će se oni posebno tretirati i da oni vodiči koji će pojašnjavati te lokalitete morat će imat posebno položene ispite kako bi se izbjegli nesporazumi. Također ste spominjali u svom uvodnom izlaganju da je Vlada RH kako bi pomogla turističkom sektoru, ali i sektoru sporta, donijela poseban program, financijski paket da se ublaže posljedice ove covid krize. Znam da radite i neke druge aktivnosti kako bi se što bolje pripremili za sezonu, pa na tom tragu vidjela sam da su održani i sastanci ministrice Brnjac i veleposlanika Republike Izrael u Hrvatskoj g. Ilana Mora.

Dakle, Ministarstvo turizma i sporta vrlo aktivno komunicira i surađuje i razmjenjuje ideje i planove, dakle u bilateralnoj suradnji sa određenim zemljama o uspostavljanju zračnih mostova, o olakšavanju prelaska granica, dolaska itd., upoznati ste svi sa dokument koji je jučer izašao, dakle sa prijedlogom vezanom za zelene digitalne certifikate, dakle kojima je cilj omogućiti što lakši prolaz granica za sve one koji su ili cijepljeni ili su, imaju antitijela ili su testirani itd. Ono što vam u ovom trenutku mogu reći da radimo sve što je potrebno i na tragu toga da osiguramo na vrijeme pravodobnu informaciju s našim tržištima i da zahvaljujući tim dogovorima krenemo u značajniji dolazak turista ne samo od datuma o kojem se razgovaralo jučer, dakle taj 15.6. je li nego naravno naravno i puno prije, a da se to realizira potrebno je znate i sami napravit jako puno, dakle prvo bilateralnih razgovora i dogovora kako bi onda išli u objavljivanje tih informacija prema javnosti. Poštovani državni tajniče, vi s ove govornice uporno ponavljate stvari koje pokazuju da uopće ne razumijete procese kojima želite upravljat odnosno zakon koji želite predstaviti da će donijeti nešto dobro u stvari samo komplicira situaciju. Kada pogledamo sve primjedbe koje su vam došle pokazali ste da struku i oni koji se bave određenim poslom uopće ne poštujete. Ali ja ću vam postaviti pitanje vezano na pitanje koje je ustvari postavio g. Cappelli, kome ste pogodovali činjenicom da ste svim ljudima koji su uplatili maturalna putovanja koja se nema nikakve logike da se odviju za tri, pet ili sedam godina, onemogućili da dođu do svojih novaca i ostavili te novce u agencijama?

Dakle, da i tu informaciju iskomuniciramo što je jako bitno, dakle u razgovoru sa grupacijom organizacijom turističkih agencija informacije koje smo dobili od njih službeno je to da od svih iznosa koje govorimo koji su zadržani od strane agencija 50% je već vraćeno klijentima, više od 50% nešto malo više, a od ovih 50% preostalih već je 30% gostiju ili realiziralo zamjenske paket aranžmane ili putovanje sukladno vaučerima ili su prihvatili vaučer i neko drugo putovanje koje će realizirati u periodu ispred nas. A naravno sa ovom izmjenom omogućuje se zakonska je obveza da se ta sredstva vrate što prije unutar 14 dana, a jako je bitno naglasiti da nismo to ostavili samo po sebi nego smo to vezali za jedinstveni program državnih potpora koji smo napravili po prvi puta, koji izlazi u 100% jamstvu države, upravo između ostaloga da se mogu financirati i ovi povrati iznos milijardu i 500 milijuna kuna. Imamo povredu Poslovnika, kolega Brumnić izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora. Govornik je povrijedio čl. 238.vrijeđajući inteligenciju zastupnika. Ja sam nedavno postavio pitanje vezano uz ovo pisanim putem, ja sam apsolutno uvjeren da je on vidio i taj odgovor. Ove priče da je 50% ljudi dobilo svoje novce odnosno da 30% ljudi ih je iskoristilo, od 10 ljudi koje ja znam samo je jedna osoba se uspjela izboriti da dobije i to samo 70% novaca.

238. je povrijeđen, kolega je maloprije na neki način htio mene involvirat da sam ja nešto tu pogodovao nekome itd., itd., pa onda slučajno sam 30-ak godina u turističkim agencijama i znam da su svi tad tražili novac nazad, vjerojatno bi imali problem i kod potrošača i kod agencija. Mi smo na taj način zaštitili i jedne i druge. Evo toliko o tome. Kolega Cappelli i vi dobivate opomenu, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Idemo dalje sa replikama, kolegica Glamuzina izvolite. Zahvaljujem. Poštovani, u izlaganju ste govorili, vraćamo se opet na turističke vodiče, o zemljama u kojima je ta profesija regulirana, međutim na području kojeg spominjete EU, Europskog gospodarskog pojasa postoji 13 zemalja u kojima ta profesija uopće nije regulirana. U predloženim izmjenama zakona stoji da u tom slučaju ne mogu im se priznavati njihove stručne kvalifikacije, nikakvu stručnu kvalifikaciju nemaju, ali da ako unazad 10 godina su jednu godinu proveli radeći u toj profesiji onda mogu svejedno doć i radit tu, što znači da jedan i ovo govorim iz provjerenog primjera, ne hipotetski, vozač autobusa njemačke putničke agencije može od te iste agencije ishodovat potvrdu da je radio i kao vodič i uredno bez problema, bez ikakvih stručnih kvalifikacija doći u Split i po Dioklecijanovoj palači voditi grupu njemačkih turista. Zahvaljujem na pitanju, pa evo vi ste na dobrom tragu s time što kažete da imamo određeni broj zemalja gdje to uopće nije regulirana profesija. Da upravo tako, vidite razlika u pristupu RH recimo i razlika u pristupu nekih drugih eu zemalja koje uopće tu profesiju nisu regulirali kompletno su taj dio liberalizirali i najveći dio u tim zemljama je napravljeno na način da taj dio posla se obavlja i kontrolira preko njihovih strukovnih udruga. Dakle, jedan dio zemalja radi na taj način, a mi smo upravo da zaštitimo i pružanje tih usluga i obrazovanje i cijeli proces struke registrirali to, regulirali to kao regulirana profesija upravo sa željom intencijom da to u maksimalno napravimo u zakonski okvir u cilju zaštite i pružatelja usluga i naravno kvalitete sadržaja koje oni pružaju. Zahvaljujem. Svakako pozdravljamo liberalizaciju tržišta, to je nešto za što se zalažemo, međutim pri tome je zaista važno održavati kvalitetu i osigurati da i strani turistički vodiči na kvalitetan način prezentiraju i našu povijest i kulturnu baštinu turistima. U tom smislu htjela bi vas pitati, znate li koliki je broj bio zaštićenih lokaliteta 2018.g. u odnosu na danas? I je li točno da postoji namjera da se s ovog popisa zaštićenih lokaliteta maknu lokaliteti koji su pod zaštitom UNESCO-a, a da se ostave samo oni koji imaju nekakve veze sa Drugim svjetskim ratom i Domovinskim ratom? Dakle, po važećem zakonu odnosno pravilniku imamo otprilike 550 lokaliteta koji su trenutno zaštićeni, a što se tiče drugog dijela vašeg pitanja ono po čemu na kojem tragu mi moramo složiti budući popis zaštićenih lokaliteta je podređen i vrlo jasnim kriterijima. Dakle, kriteriji koji kažu zašto određeni broj lokaliteta ulazi u tu kategoriju i vrlo jasno opravdanje. Dakle, u prijedlogu s kojim smo mi išli i ono što smo komunicirali i formalno i neformalno s komisijom smo vrlo jasno izrazili da UNESCO dakle lokaliteti koji su zaštićeni pod UNESCO-m dakle svjetska baština da bude jedan od kriterija po kojima mi planiramo koristiti kao zaštićeni lokalitet. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani državni tajniče. Pretpostavit ću da sam jedini zastupnik koji radi na obrazovanju turističkih vodiča, radim to već 12-ak godina, mislim točno 12 godina i kroz taj tečaj mi je prošlo stotine turističkih vodiča. Među ostalima ja njima uvijek naglasim da je iznimno bitno što govore, ali da je još bitniji stav odnosno način na koji to govore, da to govore sa ljubavlju, sa empatijom, sa stavom, naravno govorim o svojoj Šibensko-kninskoj županiji. I to su ljudi koji kroz desetak predmeta se obrazuju isključivo za prostor Šibensko-kninske županije i tu su stručni. Vi ćete to poništiti samo da bi netko iz EU mogao doći u moj Šibenik na moju Krku i voditi turiste po Šibeniku i po Krki, a da nema nikakav osjećaj prema tom lokalitetu, prema tom gradu, prema tom Nacionalnom parku. Smatram da radite jednu golemu, golemu grešku. Poštovani zastupniče Zekanović. Dakle, mi ostajemo pri principu zaštićenih lokaliteta, mi od tog ne bježimo, naprotiv to je još uvijek tu prisutno i to je jedan od načina kako smo planirali odgovorit na ovaj cijeli proces koji je tu ispred nas, dakle lokaliteti idu. Ono što smo mi sada promijenili u zakonu, što je u zakonu ispred vas o čemu danas ovdje raspravljamo samo da se ne polaže na 21 mjestu odnosno na 21 županiju odnosno 20 županija i Grad Zagreb nego da se taj dio sutra može na temelju nekih od prijedloga koji će rezultat i rasprave saborskog Odbora za turizam i rasprave ovdje danas u Saboru i rasprave koja se održava i koja će se održavati pri stručnoj radnoj skupini, odabrat ćemo model kako će se to odradit, hoće li to biti po regijama ili itd. ili nekakvom vrstom grupacija ili po NUC regijama itd., ali ostajemo pri tome da štitimo lokalitete i obrazovanje za vođenje na lokalitetima. Ponovno ću još jednom naglasiti, ne smijemo nikome dati ovlasti da pravilnikom uređuje ovako bitne stvari. činjenica da je javna rasprava potaknula čak 445 komentara, jasno govori o tome koliko je ovo važno.

Zašto mi ovdje sjedimo i o čemu mi pričamo? Zato što se žurite. Dajte još jednom kažite hrvatskoj javnosti u kojoj smo trenutno situaciji sa ovim donošenjem zakonskih izmjena i ustvari još jednom im recite, nalazimo se pred pokretanjem sudskog postupka od strane Europske komisije odnosno pravosudnih institucija EU zato što frapantno kasnimo sa ovim izmjenama zakona. Poštovani zastupniče Dretar zahvaljujem na pitanju i zahvaljujem na vašem vrlo konstruktivnom doprinosu na radu Odbora za turizam s kojim sam upoznat.

A naravno moramo vidjeti kako će se ova situacija oko covida rasplest da bi adekvatno definirali te pravilnike, a što vi kažete od straha da eventualno ne donesemo ove pravilnike koje ovdje danas spominjemo, pa vidite recimo ako bi se to i dogodilo oni bi na snazi bi bili ovi koji su na snazi sada, a oni su kompletno na traženju svih onih dionika koji su zadovoljni s njima onako kako su napisani sad, tako da. Kolega Pavić, izvolite. Poštovani tajniče. Nadam se da ćemo se složiti da je naša nacionalna, kultura i povijesna baština da je izrazito bogata, ali i izuzetno kompleksna i teško je da netko može to savladati na nekom tečaju i kad položi devet predmeta, pogotovo ako hoće biti vodič na teritoriju cijele Hrvatske. Naši vodiči koji se obrazuju gotovo cijelog života kroz školovanje naše u osnovnoj školi, srednjoj školi, kasnije i neki na fakultetima i višim školama za turističke vodiče neki od njih su izvrsni vodiči i odlično prezentiraju našu kulturnu baštinu, odlično govore o našoj kulturi i povijesti, međutim ima i onih koji nisu to zadovoljili. Sada dopuštate da ljudi iz zemalja u kojima ta direktiva još niti nije provedena dođu u Hrvatsku i da rade ono što zapravo nisu osposobljeni niti u svojoj zemlji.

Pa vaša teza tu jednostavno ne stoji zato što ću ponoviti, dakle mi stojimo pri konceptu zaštićenih lokaliteta. Dakle, ako govorite o nekom vodiču koji stiže s nekom grupom, recimo iz Njemačke, dakle koji je registriran za privremeno i povremeno dolazak u RH on može načelno govoreći vodit samo ovaj opći dio javne površine, načelno govoriti recimo o mom Splitu ili o Šibeniku konkretno itd., međutim javne površine itd., međutim ako ide na bilo koji od zaštićenih lokaliteta kojih u ovom trenutku ima još uvijek preko 550 jel, dakle on tamo ne može vodit, za tamo mogu te grupe mogu voditi samo licencirani vodiči koji su obrazovani za taj posebni dio. A taj tečaj mogu proći samo u RH i taj tečaj mogu položit samo na hrvatskom jeziku ispred ispitne komisije u kojoj je između ostaloga sjede naši turistički vodiči. Govorili ste prvo o tome koliko je utjecaj covid pandemije djelovalo i koje posljedice je izazvalo na turizam uopće, a pogotovo u našoj državi koja je još u odnosu na Mediteranske države čak i dobra jer je 50% bio pad prometa. Međutim, upravo ova neizvjesnost govori o tome koliko su stradali svi sudionici i kako je neizvjesno poslovanje. Jako je važno upravo ova potpora od milijardu i pol kuna koja će se omogućiti da se premoste te financijske poteškoće, bilo prijevoznika, bilo turističkih agencija, bilo hotelskih kuća i upravo to je uz one vaučere prethodno koje zaista su omogućile da se održi na životu najveći dio te industrije. Da, u pravu ste, dakle u turizmu, mislim u svjetskom gospodarstvu općenito, ali poglavito i izrazito važno u turizmu su se dogodili tektonski poremećaji, dakle situacija bez presedana i sad se tek i na razini i Europe i svijeta čak prepoznaje ono što mi govorimo i pričamo već godinama da je turizam izrazito važan kao horizontalna gospodarska aktivnost koja jednostavno vuče cijelo gospodarstvo a sam po sebi je već dakle u samom vrhu, dakle svaka 10. zaposlena osoba u Europi su zaposlenici koji su vezani za turizam. Turizam je imao u prosjeku BDP rast otprilike negdje 5% svake godine, dakle izrazito važan i ono što svi svjetski stručnjaci kažu, mi se tome pridružujemo, dakle da će turizam i najduže trebat da se oporavi. I upravo zato je jako bitno da tom procesu doprinesemo svi a jedan od sigurno važnih stvari u ovom trenutku je upravo ta likvidnost koju smo kažem, napravili po prvi pita, program državnih potpora sa 100% jamstvom, da osiguramo i mikro, male i srednje ali i velike gospodarske subjekte [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] kako bi ovu turističku sezonu uspjeli odradit najbolje moguće. Zahvaljujem, predsjedniče. Državni tajniče, evo ovako velik broj primjedaba koji zapravo je rijedak na predložene zakone, ono iskustvo koje imam ovdje vrlo je kratko međutim znam da je tako velik broj primjedbi bio na Zakon o autorskim pravima. Sve ovo što vi ovdje nama sada govorite trebalo je očito i sa zajednicom društava turističkih vodiča obaviti prije, temeljitije i onda se ne bi dogodilo da toliki broj vrlo pismenih ljudi koji govore jezike strane, govore da čl. 73. stavak 1. ništa ne govori o zaštićenim lokalitetima i mislim da treba nać način da se sa svim tim društvima stvarno porazgovara prije slijedećih čitanja zakona. Dakle, još ću jedanput ponoviti dio koji sam pročitao u uvodnom izlaganju, dakle otprilike, da, 445 komentara, od toga 95 prihvaćeno samo ovdje što možda malo remeti ovu sliku o kojoj govorimo što je jedan veliki dio komentara bio apsolutno istovjetan, dakle isti komentar koji je kopiran na desetine i desetine i desetine od različitih osoba, dakle u tom djelu a komentar se odnosi apsolutno na istu temu, a komentari se opet u najvećem djelu odnose na ono što nije predmet izmjena ovog zakona a to su dakle dva navedena i već prije spomenuta pravilnika kojim se definira obrazovanje i koji se definiraju između ostaloga i zaštićeni lokaliteti, tako da u tom djelu te komentare ne samo da ćemo uzeti i uzeli smo u obzir, nego isto tako te komentare koristimo sada u ovoj stručnoj radnoj skupini od 40 osoba. Dakle, cilj nam je i intencija napraviti sve da zaštitimo struku i uslugu a naravno da se uskladimo sa pravnom stečevinom EU.

Dolaze iz niza razloga ali često se govori da je jedan od razloga ne samo ljepota Hrvatske već i dobar duh domaćina i ono što ih u Hrvatskoj dočekuje. Često su to i turistički vodiči, njih 5500 u Hrvatskoj koji te turiste vode po raznim lokalitetima i sa strašću im pokazuju i sa pijetetom naravno, pokazuju sve ono čime se Hrvatska diči. Vi ste danas u raspravi ovdje rekli da dolazi do samo jedne promjene, kažete doći će do fragmentiranja ispita, znači neće se više polagati 20 odnosno 21 već samo jedan. Pa kako je to samo jedna mala bitna promjena kad sa takvim bogatstvom Hrvatske, kako će to ljudi savladati i kako ćemo zapravo zadržati tu kvalitetu za koju ste rekli da je iznimno bitna i po kojoj smo prepoznati? Prvo, dakle sada imamo trenutno fragmentiranje ispita, imamo ispite za 21 županiju odnosno 20 županija i jedan grad i to je nešto što smatramo na razini EU i što je suprotno direktivi i što je tzv. ograničavajući faktor.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, pa će prvi biti Klub zastupnika Mosta a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Miletić i Petrov. Najprije poštovani zastupnik Miletić, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, g. Reiner, poštovani g. Bukarica, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice, kolege, poštovani turistički vodiči, djelatnici u turizmu, hrvatski narode. Ovaj zakon pred nama nije samo neka pravna ili birokratska i nevažna izmjena. Ovaj zakon uređuje tko će i na koji način, s kojim znanjem, kakvom edukacijom prezentirati našu Hrvatsku, našu kulturu, našu hrvatsku povijest, Našu tradiciju, naše hrvatske običaje. Svatko tko je ikada putovao po Europi, zna da postoje vrlo jasna i stroga pravila tko i pod kojim uvjetima smije obavljati posao turističkog vodiča u pojedinoj destinaciji. I ja sam kao razrednik 14 godina sam radio u gimnaziji kao razrednik, putovao s učenicima po mnogih europskim destinacijama. Kada smo posjetili Rim, morali smo angažirati lokalnog vodiča, isto to nam se događalo, kada smo npr. putovali u Krakow ili neku drugu europsku zemlju. Posebno je važno kada sam odlazio sa svojim gimnazijalcima u Auschwitz, a bio sam tamo 5, ustvari 6 puta, na tom mjestu groze, pustoši, užasa nacizma koji se dogodio ovome svijetu, nema nikakve šanse da možete ići u razgledavanja Auschwitza bez stručnog lokalnog vodstva i to najkraće razgledavanja traje 3 sata, srednje 5 sati, onda jedno još cjelodnevno. Tamo ne može doći neki naš turistički vodič, a kamoli neki profesor povijesti pa na tom mjestu pričati nešto što bi on eventualno želio. Bilo bi dobro naučiti nešto iz ovoga. Zato vas molim, izvolite uzeti naš Vukovar kao mjesto posebnog pijeteta u cjelini, a nikako nekim točkastim pristupima, državni tajniče. Jedino tako će se izbjeći one situacije njemačkih i francuskih gostiju koji su sa kruzera dovodili u Vukovar, a onda uredno ljudima pričali sve, samo ne istinu o gradu heroja. I odmah ću reći, zato sam zabrinut glede ovakvog prijedloga Vlade RH koja u velikoj mjeri otvara put da strani turistički vodiči dolaze u Hrvatsku, prezentiraju Hrvatsku bez dovoljne edukacije, prema nekim svojim vlastitim dojmovima i saznanjima u Hrvatskoj i njezinim povijesnim i drugim turističkim lokalitetima. Državni tajniče, pozorno sam vas slušao i pratio. U startu ste govorili kako je dostatna mjera očito B2, a onda u replikama, možda se samo niste dobro snašli, da bi posljednji dio ispita slušao i polagao se na hrvatskom jeziku te da je to dovoljna garancija da polaznici moraju govoriti hrvatski. Ali u zakonu to ne piše tako. Hm, lijepo petljanje, nevjerojatno, čak i kada proglasimo zaštićene lokalitete, to neće biti dovoljno, ti će strani vodiči unaprijed turistima prezentirati neki lokalitet na dovoljnoj udaljenosti od njega, da ne budu u prekršaju i pustiti turiste da tumaraju sami bez adekvatnog stručnog vodstva i objašnjenja na licu mjesta, a o kvaliteti takve usluge ne treba trošiti ni riječi. Nemojmo se čuditi kada ljudi onda budu stjecali kojekakve dojmove o Hrvatskoj na temelju poluinformacija i nestručnog vodstva, takva prezentacija Hrvatske bit će površna, stihijska, a turistički doživljaj neće biti potpun i kvalitetan. Svi znamo da je turizam vrlo specifična gospodarska grana utemeljena na kvalitetnom, autentičnom doživljaju kojeg turisti upijaju, nose sa sobom pa prenose taj doživljaj svojim prijatelji, poznanicima, i to je najveća reklama svakoj turističkoj zemlji. Ako taj doživljaj izostane, ako se u očima turista stvori pogrešan ili jeftin dojam o nekoj zemlji ili destinaciji, onda ta destinacija polako počinje gubiti posjetitelje. Da se razumijemo, ne pripadamo onima koji su isključivi. Ja vjerujem da i strani turistički vodiči mogu kvalitetno prezentirati Hrvatsku. Vjerujem da među njima i oni koji su pravi profesionalci, a neki su se sigurno i zaljubili u našu zemlju. Ali, tu ne govorimo o njima. Tu govorimo o priučenim turističkim vodičima koji samo odrađuju posao, bez strasti. Bez emocija, bez ljubavi. A onda na koncu, bez pravog znanja, a to je će štetiti Hrvatskoj.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ne razumijem poteze koje vuče ova Vlada osim što ne stimulira dovoljno poduzetništvo, osim što je tim istim poduzetnicima nametnula jaram koji jedva izdržavaju, osim što im se turizam samo dogodi jer to nije bilo strateško djelovanje, sad, u još, u toj gospodarskoj grani stavljate nelojalnu konkurenciju. Tržišno natjecanje koje nije pošteno i rušite njihov posao. Za sami početak, hoće li turistički vodiči morati proći sve tečajeve, potrošiti svo to vrijeme da bi mogli kvalitetno predstavljati Hrvatsku, ti strani, zbog kojih mijenjate ovaj zakon? Očito neće, čim mijenjate zakon, čim vam cijela struka bruji i negoduje zbog toga i čim vaši saborski zastupnici najavljuju amandmane na vaš odnosno svoj vlastiti zakon. Mislim da vam je to dovoljan argument koliko pogrešno radite. Nakon toga, ovo vam je samo pogled s ekonomskog stajališta. Ja ne mogu razumjeti logiku vaših poteza, a mogu samo reći da po ovome svemu, te poteze su vukli oni koji su cijeli život na državnim jaslama, na privatnom tržištu nisu bili. O tome da netko iz druge zemlje može s jednakom željom, emocijama, zainteresiranošću predstavljati Hrvatsku, govoriti o njezinoj povijesti, njezinim ljudima, o tome neću govoriti, suvišno je. O tome da ne znamo niti koju će verziju priče ispričati ljudima, i to je besmisleno govoriti dok god imamo predsjednike susjednih država koji u svojem uredu ili drže slike gdje su prisvojili Hrvatsku ili one predsjednike koji još uvijek maštaju o Hrvatskoj kao svojoj svojini. I o tome je besmisleno govoriti. Na stranu emocije, na stranu ljubav, vi ste tu svoju domovinsku ljubav koristite od izbora do izbora, prožvakate, stavite sa strane, srećom, nitko vas u tome ozbiljno ne doživljava, kao što je vi ozbiljno ne doživljavate. Zato ću govoriti samo o stručnim argumentima. Ministarstvo turizma pod pritiska velikih stranih agencija koje ga vrše preko EU komisije, želi u konačnici ukinuti županijske licence, dopustiti svim vodičima iz EU da vode turiste po svim lokalitetima RH. I to u konačnici pravdate slobodom kretanja rada u EU. Prvo, jednostavnim primjerom se može pokazat da to nije pravno utemeljeno i da se ovaj princip slobode rada u EU mora braniti dopuštenjem pristupa našem vodičkom obrazovanju za građane EU, a ne direktnim pristupom vođenju bez za to potrebnih znanja i kvalifikacija. Prevedeno, profesorica nacionalne povijesti iz Grčke npr. ne može predavati u Finskoj nacionalnu povijest jer traži to posebna znanja, jer to nisu univerzalne djelatnosti poput liječničke struke. Sada čujem da g. Cappelli govori o točkastim zaštitama, pa onda valjda po njemu i vladi mi imamo točkasti suverenitet, a kako ste krenuli mi uskoro ćemo ostati i bez toga. Što hoćete reći, da u županijama vrijede samo neki lokaliteti, a ne svi? Hoćete mi reći da u Zadarskoj županiji vrijedi samo Zadar, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji samo Dubrovnik? Pa ja vjerujem da se ni Zadar ni Dubrovčani neće s tim složiti. I mene zanima tko je taj u toj birokraciji koji određuje koji lokalitet u kojoj županiji je jedino bitan, samo me to zanima? E to vam se zove birokracija, onaj tko želi doć i radit u Hrvatsku može doć i radit u Hrvatsku, položiti iste tečajeve, iste ispite koji koštaju barem 7.000 kuna, traju barem pola godine i to mogu po aktualnom zakonu, ne morate za to mijenjati zakon, to već sada mogu radit, to im niko ne priječi, slobodno neka dođu i neka rade, neka prođu i polože isto ono što trebaju položiti ljudi koji žive u Hrvatskoj. Uostalom, tražite jednako je li smatrate da se u drugim članicama EU može bez visoke razine obrazovanja i poznavanja biti vodič?

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Odbor za turizam kao što smo već danas čuli sa, od g. Dretara nije prihvaćen na Odboru za turizam jer nije dobio potrebnu većinu. Zašto je to tako? Jer upravo ovaj prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu predstavlja uništavanje struke turističkih vodiča. Turistički vodiči čuli smo najbolji su interpretatori baštine. U Hrvatskoj ih ima oko 5500 i upravo njihovo značenje u turizmu je neizmjerno i upravo sa njima se treba savjetovati u donošenju odluka, poštovati njihov rad i zanimanje. Naime, u proteklih nekoliko mjeseci održano je više sastanaka Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske. Jedna od tema koja je često bila na repertoaru je upravo promjena okvira obrazovanja turističkih vodiča. Članovi zajednice koji imaju kredibilitet i rade na visokim učilištima sastavili su prijedlog programa koji nije prihvaćen iz razloga što je prekompleksan. Osobno se slažem sa kompleksnim programom jer sam susrela vrlo veliku razliku među ljudima koji imaju licencu. Poanta toga po postojećim okvirima zaista svatko može položiti ispit za turističkog vodiča, tumačiti turistima, gostima, onima koji donose novac u naše destinacije. Stoga se osobno slažem za podizanje kompleksnosti na višu razinu. Vidjevši ovaj prijedlog zakona Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske dostavila je detaljno očitovanje društva s kojim se kao dugogodišnja turistička djelatnica u potpunosti slažem. Sporna je situacija oko Europske direktive o slobodi tržišta rada što je u našem ministarstvu protumačeno da se i turističkim vodičima iz Europe dozvoli slobodno kretanje po našem tržištu. Ne vidim to kao problem konkurencije, konkurenciju briše sposobnost, već kao problem tumačenje prema nedostatnim izvorima i prema pogrešnim izvorima. Nije tu samo povijest i Domovinski rat koji se toliko provlači, stvar je emocije i strasti za lokalni kraj. Turistički vodič je ambasador svog kraja, a ne samo osoba koja kako često govore nešto brblja nekim ljudima. Turistički vodič treba stoga biti shvaćen kao dodatna vrijednost određene usluge. Kao što sam rekla danas, ministarstvo se ogradilo sa izjavom da će nakon donošenja zakona pravilnici definirati detalje i postaviti ograničenja. Smatram da je to vrlo sporno i da se Ministarstvo turizma, ponavljam opet, pridružuje brojnim institucijama kojima nije pretjerano stalo do mišljenja struke. Treba se zalagati da se sluša struka, da se slušaju ljudi koji to rade i koji žele raditi ovaj posao kvalitetno i pošteno. Primjerice, napomenula sam već da su Grčka i Cipar, imaju najbolje primjere, ali i francuski vodiči su se unatoč direktivi EU izborili i uspjeli su obraniti čast svoje struke. Stoga ne vidim zašto ne bi i naši. Jedno od očitovanja ministarstva jest da je nemoguće uvesti restrikcije za strance u zakon. Zašto se ne stavi u zakon da se načelno dozvoljava uz određene uvjete i definiraju se upravo ti uvjeti koji postavljaju restrikcije? To je barem vrlo jednostavno, a jedan od uvjeta bio bi poznavanje hrvatskog jezika barem na razini B2 ili položen neki oblik ispita u RH. Također zabrinjava činjenica da bi takvim zakonom i popratnim Pravilnikom o popisu turističkih cjelina i lokaliteta po županijama svaka zaštita turističkih lokaliteta odnosno cjelina koje su dio nematerijalne i materijalne baštine RH potpuno nestala. Pojedine lokalitete je zaštitio i UNESCO, a velika većina upisana je u popis kulturnih dobara RH. Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske već godinama s Ministarstvom turizma vodi borbu oko zaštićenih lokaliteta i izrade obrazovnog kurikuluma turističkih vodiča i voditelja putovanja pri čemu su inzistirali na poboljšanju edukacije kao okosnice njihove zaštite. Iako su se predmetni pravilnici trebali donijeti do 12. ožujka 2019. g. to nije učinjeno do današnjeg dana. Nažalost, slijedom svih postupaka, turistički vodiči nemaju povjerenja u blagonaklonost prema njihovoj struci. Stoga upravo ova struka inzistira da se javnost upozna sa cjelokupnom problematikom te sadržaje budućih pravilnika predstavljaju kao prijedloge koje je posebno uvrstiti u zakone. Kroz daljnju raspravu svakako ćemo se detaljnije osvrnuti na zahtjeve struke, a sada ću ukratko istaknuti najbitnije. Obavezna minimalna razina obrazovanja za pohađanje programa edukacije turističkih vodiča, barem završena 4-godišnja srednja škola, reguliranje razine poznavanja jezika, razina B2 prema Europskom referentnom okviru; polaganje posebnog dijela stručnog ispita prema 5 predloženih regija, prijedlog regulacije statusa vodiča iz neeuropskih zemalja, osim uvjeta prebivališta u RH, implementiranje načela hrvatskog podrijetla, podredno načelo reciprociteta u pristupu edukaciji te ukidanje rješenja, potrebno je razriješiti nedoumice oko istog, zasigurno ne želimo dopustiti mogućost ukidanja stečene licence. Zahtjevi struke, zajednice i društva turističkih vodiča Hrvatske temelje se na uredbama, direktivama i preporukama EU, zakonima i pravilnicima kojima se profesija turističkih vodiča uređuje u RH, komparaciju s drugim državama EU te teoretskim i praktičkim znanjima turističkih vodiča i primjenjivosti istih u praksi. Stoga apeliram, ne smijemo dozvoliti da se o sudbini njihove struke odlučuje pravilnicima.

Sve navedeno od strane Zajednice društva turističkih vodiča smatramo itekako opravdanim i prevladavajućim razlozima od društvenog interesa. Upravo ti prijedlozi struke utemeljeni su na pozitivnim modelima zaštite u drugim europskim zemljama. Zaključno, pozivam vas da uvažimo argumentirane stavove struke i primijenimo modele zaštite koje primjenjuju druge europske zemlje. Isto ne predstavlja isključivu zaštitu vlastitih državljana, radnih mjesta, već u zemlji koja je izuzetno receptivna i u kojoj više od 20% BDP-a dolazi iz turizma, predstavlja nacionalni interes. Način predstavljanja naše zemlje u svijetu je izuzetno bitna i upravo ovoj struci treba pokazati kako ujedinjeno zastupamo interese hrvatskog naroda.

Šibenik se ponosi sa svojom katedralom sv. Jakova, a ja kao edukator u sustavu obrazovanja turističkih vodiča uvijek sam polaznicima govorio kada dođu ispred te katedrale, da ne zaborave spomenuti i Domovinski rat. Neka svakom turistu ponude da stavi svoj prst u rupe nastale od gelera na brončanim vratima katedrale koji i danas postoje. To su neke stvari o kojima se u Hrvatskoj mora govoriti, to su neke stvari o kojima ljudi koji posjećuju Hrvatsku, moraju nešto znati.

I uvijek sam svojim polaznicima govorio, jako su bitne činjenice koje ćete usvojiti o našoj Šibensko-kninskoj županiji, o našem gradu Šibeniku, o Nacionalnom parku Krka i ostalim lokalitetima, ali još je bitnije da sve to što interpretirate, što govorite turistima koje ćete voditi, da govorite sa stavom, da govorite sa empatijom, sa ljubavlju. Da to nije tek tamo izbiflano da bi se zaradilo 300 ili 400 kuna za turu po gradu, nego da taj turist ostane pod dojmom. I to je jako bitno, a taj netko tko vam dođe iz Austrije, Njemačke ili Slovenije ne zna niti osjeća niti može se ponašati kako će se ponašati onaj tko je prošao tečaj sa sjajnim predavačima, konkretno, u mom Šibeniku. Jutros mi se javio jedan čovjek, inače Hrvat iz Australije i kaže sljedeće, nedavno je bio na turističkoj turi Dunavom i taj brod je stao u Vukovaru. Na tom brodu je bio turistički vodič. Ja ne znam je li taj vodič bio prijavljen u Srbiji ili je bio prijavljen možda u Austriji ili u Njemačkoj, uglavnom znao je, rekli bi neki, „naški“, znao je neku varijaciju hrvatskog jezika, znači Hrvat iz Australije ga je znao razumjeti i on je turistima među kojima nije znao da se nalazi ta naš australski Hrvat, pričao svoju vukovarsku priču. Pričao im je o tome kako su Srbi '91. g. oslobodili taj grad od ustaša. I to je ono što vi nama ovim zakonom servirate. Ja sam, niste me slušali, državni tajniče, ne radi se o trećim zemljama, taj čovjek je mogao biti prijavljen u Austriji, imati austrijsko državljanstvo, znači austrijski Srbin. Znam „naški“, rekli bi braća.

Dakle, ovo je jedan problem koji će se dogoditi. Dakle, nemojte vulgarizirati obrazovanje koje ima smisla. Ja ne znam na koji način vi mislite jedan kompleksan tečaj gdje radi 10-tak predavača i koji predaju razne predmete svesti na nekakav ispitić, neki skraćeni tečaj za cijelu Hrvatsku samo zbog toga da bi se to uskladilo, tobože uskladilo sa stečevinom EU, sa pravnom stečevinom EU. Ako je to istina da mi to moramo napraviti, a ljudi moji evo ja ću reći po peti put sa ove govornice, e onda sam ja protiv te unije jer u gradu Šibeniku postoje desetci i desetci ljudi koji žive kao turistički vodiči. Meni, nama je interes da ti ljudi i dalje rade, da zarade svoj kruh vodeći turiste po gradu, a ne da im netko tko zna naški sutra dođe pred nekom komisijom, položi radi onda što god hoće. Vi ste rekli da ćete onda odrediti zaštićene lokalitete. Ja ne znam na koji ćete način to definirati, tko će čuvati da taj vodič sa univerzalnim certifikatom ne uđe tamo. Hoćemo li imati tisuće inspektora koji će tražiti i gledati svaki, alo? Ovo nema smisla. Jedan od rijetkih resursa koji hrvatska država ima to je turizam. Nažalost, jedan od rijetkih. Pa nemojmo i taj turizam, taj naš jedan od zadnjih resursa koje imamo dati nekome izvan Hrvatske da ga uživa, da radi što god hoće jer poštovani državni tajniče evo ja vas pitam pa vi možete kao predlagatelj uzeti riječ, to znate po Poslovniku kad god hoćete, možete odmah nakon mene. Ja vas pitam tko to u Njemačkoj, znači državljanin je Njemačke, a nije Hrvatske, a poznaje hrvatski jezik može biti zainteresiran za ovo.

Ako je to naš interes, e onda svaka čast Vladi Andreja Plenkovića. Nakon jučerašnjeg zakona koji je isto fantastičan, fantastičan gdje je eto ministar Medved uz podršku kolege Deura i Đakića branio izjednačavanje žrtve Hrvata odnosno onih koji su se borili za našu slobodnu i suverenu Hrvatsku i onih koji su je rušili, danas imamo zakon gdje će se opet tim istima dati mogućnost da sutra vode turiste po mom Šibeniku. Zaključit ću, ja želim turističke vodiče koji će po mom Šibeniku voditi i koji će svakom turistu omogućiti da stavi prst u rupu od gelera na brončanim vratima šibenske katedrale i da im ispriča priču o Domovinskom ratu, o herojskoj obrani Šibenika i o stvaranju suverene hrvatske države.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolege i kolegice zastupnici, predložene izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu donose usklađivanje sa zakonodavstvom EU u području pružanja usluga u turizmu, ali ne rješavaju ključni problem za kojega smo očekivali da će ovim zakonom biti riješen, a to je da se napokon kvalitetno, stručno i pravedno zakonski uredi pružanje usluga turističkih vodiča. Već su na nacrt prijedloga ovoga zakona tijekom e-savjetovanja pristigle brojne primjedbe stručne javnosti i udruženja turističkih vodiča što dovoljno govori o tome da je resorno ministarstvo prilikom pisanja samog zakona nije uzelo u obzir mišljenja i argumente struke, a upravo struka mora biti temelj donošenja svakog zakona pa tako i ovog. Po riječima predstavnika turističkih vodiča koji su nam se kao saborskim zastupnicima obratili time je narušeno i ono malo povjerenja koje je postojalo između njih i resornog ministarstva. Potaknuti ovakvim nedopustivim ignoriranjem turističkih vodiča od strane države Istarska županija i 9 istarskih gradova su još početkom veljače pružili punu podršku turističkim vodičima i njihovim primjedbama na predloženi zakon. Mi kao klub zastupnika također smo tada upozorili da prilikom izrade zakona Ministarstvo turizma i sporta nije u dovoljnoj mjeri vodilo računa o važnosti uloge koju turistički vodiči imaju za hrvatski turizam i za pravilnu interpretaciju naše povijesti i kulturne baštine. Kao uspješna turistička regija Istra je prepoznata po svojim prirodnim ljepotama, ali i po izvrsnosti i kompetentnosti naših turističkih djelatnika u koje spadaju i turistički vodiči. I zato želimo da se ovo pitanje riješi u suradnju sa njima, a ne da ih se ignorira. Ono što se posebno zamjera trenutno važećem zakonu o pružanju usluga u turizmu jesu nedorečene i paušalne kvalifikacije koje zakon koristi kao primjerice u Članku 73. gdje se propisuje da vodič mora poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. To je jedna potpuno neodređena i neozbiljna kvalifikacije jer svako definiranje razine poznavanje jezika mora biti jasno regulirano razinama poznavanje jezika uz posjedovanje odgovarajućih uvjerenja nadležnog državnog tijela o poznavanju hrvatskog jezika. Trebalo bi precizirati i odredbe o završenoj srednjoj školi tako da se to propiše da se to odnosi na četverogodišnju srednju školu, da postoje određeni standardi u obrazovanju turističkih vodiča. Isto tako bilo bi dobro da se u proces obrazovanja turističkih vodiča ponovo uključe i fakulteti u dijelu koji se odnosi na polaganje ispita kako bi se i tu podigla razina kvalitete za stepenicu više. Upravo su ljudi koji rade u turizmu oni koji imaju neprocjenjivu važnost za prezentiranje pojedine destinacije turistima. O njihovom znanju, stručnosti i ponašanju prema gostima često ovisi cjelokupni doživljaj određenog grada, regije odnosno države u cjelini kojega netko ponese sa sobom kada završi odmor i vrati se u svoju zemlju. Zato je ministarstvo tu moralo pokazati više uvažavanje sluha za argumente turističkih vodiča, a ne iz odbiti bez suvislog obrazloženja. Svjesni smo da u jednom dijelu postoje pravila odnosno direktiva EU i to nije sporno, međutim nije Hrvatska jedina turistička zemlja u Europi koja je članica EU. Zato država treba na temelju pozitivnih primjera drugih europskih zemalja, vidjeti što su pojedine zemlje u sličnoj situaciji učinile i kako se maksimalno mogu zaštiti interesi naših ljudi, a da to bude u skladu sa europskim pravilima. Iako bismo svi skupa željeli da su i druge gospodarske grane razvijenije, činjenica je da je turizam važan za hrvatsku ekonomiju i vidimo ogroman pad BDP-a zbog izostanke stranih gostiju tijekom pandemije. Pa baš zato onda barem da taj turistički sektor zakonski uredimo kako spada uvažavajući prijedloge i argumente struke.

Izvolite.

Evo nas opet ovdje u jednoj čudnoj situaciji, situaciji koja u potpunosti ima suglasje i sa vladajuće i sa oporbene strane našeg Sabora, dakle svi smo suglasni u jednom, ovo je loš zakon. Ponovit ću to još jednom, ovo je loš zakon. Dotaknut ću se naravno još jednom i podsjetiti na činjenicu da u javnoj raspravi gotovo 450 subjekata još jednom kažu ovo je loš zakon. Unatoč tome evo nas ovdje danas da raspravljamo doduše i hvala Bogu tek u prvom čitanju o ovome zakonu, Zakonu o pružanju turističkih usluga odnosno usluga u turizmu. Prođimo samo malo kroz neke rečenice struke, da biste postali licencirani turistički vodič u Hrvatskoj dozvolite da vam eto iščitam draga Hrvatsko što sve trebate imati. Minimalno završenu četverogodišnju srednju školu, pa onda upisati tečaj za turističkog vodiča koji nije nimalo jeftin, pohađati sva predavanja, predavanja traju šest tjedana, pet dana u tjednu od 16 do 21 sat navečer. Morate pisati seminarski rad, položiti pismeni ispit iz odslušanih predmeta, a ima ih 10. Nakon toga polažete usmeni komisijski ispit na hrvatskom jeziku te na svim stranim jezicima koji želite, polaganje na stranom jeziku naravno plaća se posebno. Kada sve to položite ustvari ste tek napravili prvi korak, postali ste licencirani turistički vodič za RH, ali niti u jednoj županiji ne smijete voditi na zaštićenim lokalitetima. Dakle, vi ste turistički vodič, recimo ovdje u Zagrebu, ali ne smijete voditi turiste po Kaptolu, Trgu bana Jelačića ili Gradecu nego recimo po Novom Zagrebu, Sloboštini ili Prečkom. Dakle, želite li nastaviti raditi kao turistički vodič morate položiti županiju. Ako želite polažete opći dio, pa upisujete seminar za tzv. posebni dio županije koju ste odabrali. Hrvatska ima 20 županija plus Grad Zagreb, dakle trebali biste položili 21 posebni ispit. Sve to zajedno, naravno nije jeftino, polazite po županiji tri dana posebne ispite, posebna predavanja, idete na terensku nastavu i onda polažete prvo pismeni ispit iz svih predmeta, pa snimate audiosnimku virtualnog vođenja od tri zaštićena lokaliteta i tek onda možete reći da ste licencirani lokalni vodič za određenu županiju, ali ne možete voditi niti u jednoj drugoj županiji. Eto vas dakle pred problemom i 21 ispitom da biste postali licencirani turistički vodič za RH odnosno za svaku županiju i njene zaštićene lokalitete. A mi sada ovdje pričamo o tome da ćemo strancima omogućiti odnosno pojednostaviti kompletnu ovu, čuli ste ju i sami, dosadnu, dugu, zahtjevnu i vrlo skupu proceduru. Dakle, poštovane kolegice, poštovane kolege mi to ne smijemo dozvoliti. Kažem i još jednom ponavljam, jako mi je drago da eto i sa poštovanim kolegama iz vladajuće koalicije odnosno oporbenim kolegicama i kolegama na Odboru za turizam u ovome slučaju imamo stvarno jednako mišljenje, zato ovaj prijedlog nije niti prošao odbor. Ne možemo dozvoliti reguliranje ovako bitnih stvari za hrvatske turističke vodiče odnosno djelatnice i djelatnike u turizmu kroz pravilnike koji će se ko zna po kojim kriterijima donijeti negdje izvan kontrole Sabora RH. Naravno, znamo i sami da smo ovdje u zeitnotu, još jednom ću se ovdje javno zahvaliti na izuzetno kvalitetnoj suradnji sa vašom kolegicom gospođo Herman koja mi je otvoreno rekla, ako mi ovo ovdje ne donesemo tužit će nas, tužit će nas Europa, pa zašto to nismo donijeli na vrijeme, pitanje je koja će si postaviti svaka razumna osoba. Ja odgovor na to pitanje nemam. Dozvolite da još samo malo proširim ovu raspravu kada kažemo smanjit ćemo broj zaštićenih cjelina odnosno reći ćemo jednostavno turističkim vodičima ne morate baš više voditi tamo ili tamo. Nisam uopće sa time suglasan, mi trebamo povećavati broj zaštićenih cjelina jer u Hrvatskoj itekako imamo što pokazati, od povijesti, od kulture, od religije te naravno od Domovinskog rata. Ne možemo i ne bi smjeli naravno dozvoliti da na te zaštićene lokacije dolaze kao turistički vodiči osobe koje o tome nemaju dovoljno znanja, osobe koje možda ne raspolažu znanjem hrvatskog jezika dovoljno kvalitetno i naravno ono što je izuzetno bitno, osobe koje o tome ne mogu govoriti sa jednom emocijom koju treba imati turistički vodič. Samo kad kažem da moja Krapinsko-zagorska županija ima 11 zaštićenih destinacija, od parka i drvoreda u Bežanca, parka i dvorca u Mileni, grada Klanjca, grada Krapine, našeg prekrasnog Trškog vrha, Kumrovca, Muzeja seljačkih buna, Muzeja Staro selo u Kumrovcu, galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, dvorca Veliki Tabor te naravno našeg najpoznatije Muzeja evolucije i nalazišta pračovjeka u Hušnjakovom pored Krapine, potpuno je jasno da ne da trebamo smanjivati nego povećavati listu ovakvih specifičnih zaštićenih cjelina u jednoj, jedinoj županiji, to je Krapinsko-zagorska jer imamo što pokazati, imamo naravno osim ovoga ovdje, crkvu u Belcu sa jednim od najljepših baroknih oltara u Europi a naravno samim time i na cijelom našem bijelom svijetu. Dozvolite da na tren samo citiram struku odnosno nekoliko izvadaka iz javne rasprave. Što se ovdje ustvari događa?

To je test koji sud EU-a primjenjuje kada ocjenjuje, ograničuje li određena nacionalna ili nadnacionalna mjera uživanje tržišnih sloboda. Dakle, mi smo kao i sa mnogim, mnogim slučajevima ulaskom u EU, potpuno jasno odrekli se jednog djela vlastitog suvereniteta i to je načelno sasvim ok. Idemo u jednu veliku zajednicu pa ćemo se naravno unutar te zajednice dogovoriti kako ćemo, što ćemo odnosno ograničiti ne bili tržišnu utakmicu na nivou cijelog europskog gospodarskog prostora učinili ajmo to tako reći, jednakom. Ali kada čujete da recimo na grčkom djelu Cipra, dakle unutar EU-a, kada čujete po Italiji ne može iz Hrvatske doći turistički vodič i obavljati svoju djelatnost, onda je jasno da sa testom proporcionalnosti nešto ne štima. Zato još jednom smatram da ovo nije dobar prijedlog zakona, smatram da sam zakon ne smije proći glasovanje u Saboru a vidim da ćemo o tome glasovati već sutra. Pa javno pozivam i poštovane kolegice i kolege iz vladajuće koalicije te naravno i sve nas oporbene zastupnike da ne podržimo ovaj prijedlog zakonskih izmjena kao što ga naravno neće podržati niti Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Ostale su mi još 2 minute da još jednom upitam poštovanog g. državnog tajnika znate li vi da u Hrvatskoj postoji jedan g. mr. Davor Njirić koji sustavno i kontinuirano šalje i nama u klub a vjerujem i svima vama, izvanredne prijedloge, izvanredne prijedloge. Evo jednog jednostavnog pitanja. Želimo li mi kao Hrvatska zaustaviti propadanje dvoraca do njihovog konačnog nestanka ili ih želimo obnoviti i dobiti novi turistički proizvod? Ovo je jedna sjajna inicijativa. Hrvatski dvorci, hoteli baština. Kako povući sredstva iz EU-a, kako od hrvatskih dvoraca, ne samo u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji nego u cijeloj Hrvatskoj, stvarno napraviti odlične hotele baština. Ima još sjajnih prijedloga, imamo ideju o tzv. story telling destinacijama, fantastična priča. Vidimo i ovdje u Zagrebu, naravno o svemu govorimo prije ove nesretne pandemije, vidjeli smo izvanredne priče u kojima su ljudi, turisti dolazili u Zagreb, upoznavali ih kroz grad ih je vodila Marija Jurić Zagorka, pričala im priču o Gričkoj vještici, dakle imamo potencijala, imamo mozgove koji mogu Hrvatsku učiniti izuzetno prepoznatljivim turističkim proizvodom na svjetskome tržištu.

Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu kao što ste i uvodno naveli, odnose se na dva postupka koja Europska komisija vodi protiv RH.

Ono što je bitno napomenuti je kako je Europska komisija u posljednjoj fazi pred pokretanjem postupka na sudu za slučaj vezan za vaučere. Osim nas, samo još jedna europska zemlja nije ispunila tražene uvjete, stoga ukoliko ne usvojimo ovaj zakon, to znači da bi već u travnju imali protiv nas pokrenut postupak na sudu. Za vodiče u ovom trenutku nemamo pokrenut nikakav postupak iako je za očekivat da bi isti mogao biti pokrenut u idućih par mjeseci. Iznimno je važno da se pitanje vaučera čim prije riješi. Naime, jasno je kako su agencije uzele novac za određene aranžmane i iste, isti nisu vratile. Nisu ga mogli vratiti prvenstveno jer više nije bilo financijske likvidnosti da to naprave, a istovremeno vrlo vjerojatno su se i oni sami imali troškove uplata prema trećim društvima i realizaciju povrata tih troškova nisu ostvarili. Dakle, tu prvenstveno mislim na hotelijere u odnosu na potrebu plaćanja rezervacije smještaja. Ono što uistinu zvuči zabrinjavajuće je pitanje kako će agencije nakon usvajanja ovog zakona moći izvršiti obveze prema svojim klijentima. Kako ne bi došlo do financijskog sloma turističkih agencija Vlada RH donijela je odluku o usvajanju programa dodijele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19. Ovim programom osigurava se financijska podrška poduzetnicima koji obavljaju djelatnost u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom korona virusa na njihovo poslovanje. Program će provoditi ministarstvo u suradnji sa HBOR-om i HAMAG BICRO-m, uz državna jamstva od preko milijardu i 500 miliona kuna. Ono što je iznimno važno je da potpore uistinu i dobiju turističke agencije koje će morati izvršit povrat novca. U protivnom će doći do kolapsa turističkih agencija i propadanja mnogih turističkih agencija na području RH. Nikako ne možemo smatrati da je u redu zadržati kod sebe novac građana, a da usluga nije pružena. Međutim, istovremeno imamo agencije koje nisu krive jer nisu mogle pružiti uslugu, a koju su prilikom ugovaranja aranžmana također ugovorile sa trećim osobama odnosno društvima. Stoga je iznimno važno da agencije uživaju punu podršku resornog ministarstva i Vlade RH, a sve kako bi se premostilo vremensko razdoblje do punog početka funkcioniranja turističkog tržišta. Tu moram posebno istaknuti kako se pokretanje postupka protiv RH isti su inicirali slovenski vodiči jer su smatrali nepravednim da ne mogu biti turistički vodiči u RH, a što mogu u drugim zemljama EU. Međutim, iako smatram da ovaj dio u zakonu treba mijenjati i prilagoditi regulativama EU mišljenja sam da predloženi dio zakona koji se odnosi na vodiče nije dokraja dobro razrađen. Ovdje se radi o prvom čitanju i smatram normalnim da možemo o istome diskutirat, raspravljat i nuditi rješenja. Naime, postoji mogućnost kako ćemo zaštiti naše vodiče. Smatram da je važno istaknuti kako su turistički vodiči hrvatski brend. Kako upravo oni svojim znanjem obogaćuju turističku ponudu svakog grada. Stoga nije svejedno tko će i kako voditi grupe u zaštićenim lokalitetima ili uistinu mislite da je moguće u par mjeseci položiti ispit za turističkog vodiča i voditi primjerice pregled grada Dubrovnika. Je li mi želimo pružiti visokokvalitetnu uslugu gostima koji posjećuju zaštićene lokalitete ili ćemo u budućnosti dobiti ispodprosječne vodiče koji će jednostavno biti jeftiniji, a onda će i povijest koju će pričat bit ispričana ispod razine koju gosti koji posjećuju zaštićene lokalitete očekuju. Cijeli svoj radni vijek radim u turizmu. Počeo sam od nošenja kufera, pratitelja putovanja, predstavnika agencija, voditelja operative u turističkoj agenciji, voditelja poslovnice, direktora itd., dakle mogu reći da razumijem jako dobro ovaj sektor. Uvijek, ali uvijek je postojala ključna razlika između pratitelja putovanja i lokalnog vodiča. Od kad radim lokalni vodiči isključivo vode zaštićene lokalitete to je primjerice u Dubrovniku samo povijesna jezgra grada Dubrovnika. Iz svih gore navedenih razloga smatram da ovaj prijedlog zakona u drugom čitanju mora sadržavati slijedeće komponente. U Članku 70. treba stajati osim već navedenog na ili u zaštićenim cjelinama lokalitetima turistički vodič može pružati usluge ako prethodno položi posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline i lokalitete po regijama. Ministar pravilnikom popisuje popis zaštićenih cjelina po regijama uz prethodno mišljenje ministara nadležnih za kulturu, poslove zaštite prirode, ali i ministra branitelja za lokalitete koji su vezani za Domovinski rat. Stavak 3. da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razina B2 prema stupnjevima zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Ono što ovdje posebno želim napomenuti je činjenica kako je Europska komisija vezano za segment obrazovanja vodiča jasno istaknula slijedeće. Obrazovna su pitanja u nadležnosti zemalja članica. U granicama nediskriminacije, proporcionalnosti svaka država članica može sama zakonski uvjetovati pristup određenom zanimanju posjedovanjem određene stručne kvalifikacije te utvrditi razinu potrebnog znanja. A primjeri kako druge zemlje EU to reguliraju su slijedeći. U Grčkoj se primjerice iste organizacije svake 3 godine održava ispit za vodiče 30 do 35 polaznika obrazovanja itd., a obrazovanje traje 3 godine. Malta obrazovanje traje 2 godine, full time ili 3 godine par time odnosno 250 nastavnih sati. Mađarska obrazovanje traje godinu dana. Litva 250 nastavnih sati 2 godine. Cipar obrazovanje traje godinu dana. Dakle, ukoliko Ministarstvo turizma uvaži navedene prijedloge ispoštovat ćemo sve tražene regulative Europske komisije, ali ćemo istovremeno prepoznati i autentičnost lokalnih vodiča kao najboljih poznavatelja povijesti zaštićenih lokaliteta. Vjerujem i nadam se da će na drugom čitanju ovaj moj prijedlog biti uključen, zato i očekujem od svih kolega zastupnika da ćemo podržati prvo čitanje izmjene zakona jer tek na drugom čitanju dolazimo do onog stupnja gdje očekujemo da resorno ministarstvo prihvati sve prijedloge i sugestije jer nije sramota reći da želimo, da želimo zaštititi naše hrvatske vodiče, ali sukladno zakonima EU ne na uštrb štete RH da plaćamo neke kazne već u okviru zakonske regulative što najbolje možemo napraviti naravno kroz pitanje obrazovanja jer to pitanje je RH dano da sama rješava i tako ćemo zaštititi naše vodiče. Ponavljam, vjerujem i nadam se da ćemo na drugom čitanju ovaj moj prijedlog uključiti u konačni prijedlog zakona, a ukoliko to tako i ne bude ja već danas mogu najaviti da ću podnijeti amandman sukladno već prethodno izrečenom i vjerujem da ćemo onda doći do onog što želimo, dakle zakona koji je pravičan, koji je ispravan, po europskim regulativama s jedne strane, s druge strane zakona koji štiti hrvatske vodiče kao ljude koji dižu kvalitetu hrvatskog turizma i koji pričaju onu priču sa puno strasti na način kao što su to radili cijeli niz godina do sada.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, evo pred nama, pred nas dolazi još jedan u nizu zakona koje, koji dolazi u saboru jel ga treba uskladiti sa EU direktivama koje su bile čak i povrijeđene i EU nas je na to upozorila. Dakle, evo 8.g. nakon ulaska u EU svako malo imamo dakle izmjene zakona jer nisu pravilno usklađeni s direktivama, a ovdje se čini da smo dobili sad i prijedlog koji nije usklađen ni sa stavovima struke. Tema ovih izmjena zakona su dakle 3, 3 su teme, jedna je putovanje u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima vezano uz posebne okolnosti trenutne pandemije, dakle kako tretirati neizvršene Ugovore o putovanju. Nakon stupanja na snagu predmetnih izmjena i dopuna važećeg zakona putnici će moći birati želi li temeljem izdanog vaučera ugovoriti zamjensko putovanje ili će raskinuti ugovor i ostvariti pravo na povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od raskida ugovora. Tu je opravdana zabrinutost, vidjeli smo dakle da je i Odbor za turizam iskazao tu zabrinutost obzirom da navedena izmjena predstavlja i veliko opterećenje za organizatore paket aranžmana koji bi se mogli naći u velikim i financijskim problemima i dakle evo trebalo bi zaista razmisliti o nekoj vrsti pomoći i financiranja putem raznih modela. Druga tema ovih izmjena je zloupotreba rent-a-car usluge, zlouporaba iznajmljenih vozila od korisnika usluge u svrhu krijumčarenja ljudi, pa su tu predložene neke izmjene. I na kraju ono što je najzanimljivije, o čemu evo pričamo cijelo vrijeme, to je liberalizacija tržišta usluga koje se odnose na profesiju turističkog vodiča radi usklađivanja sa EU direktivama jer je evo kao što sam rekla na uvodu, došlo je dakle do povrede prava EU odnosno kršenja direktive o čemu je RH i dobila od Europske komisije i obrazloženo mišljenje. Koncentrirat ću se dakle na ovaj treći dio. Predmetna direktiva dakle propisuje kako turistički vodiči iz jedne države članice mogu pružati usluge u drugoj državi članici na privremenoj i povremenoj osnovi ili ostvariti poslovni nastan. Važeći trenutni zakon dakle propisuje da turistički vodič iz druge države članice koji želi privremeno i povremeno pružati usluge može to raditi, a usluge na zaštićenim cjelinama i lokalitetima može samo ako položi posebni dio stručnog ispita koji je trenutno organiziran po županijama, dakle ima 21 ispit ako želi u cijeloj Hrvatskoj voditi turiste dakle po zaštićenim lokalitetima. Ovim izmjenama i dopunama dakle omogućuje se donošenje propisa kojim bi se taj stručni ispit bio organiziran na drugačiji način, smanjila se ta fragmentiranost, taj 21 ispit i organiziralo to na neki drugi način. U javnosti je bilo, čuli smo i ovdje dakle puno prijepora oko ovih izmjena Zajednice društava turističkih vodiča Zajednica društava turističkih vodiča postala je i svim zastupnicima svoje primjedbe, glasno su protestirali, o tome su samo govorile i 444 primjedbe koje su javnom savjetovanju došle na ove izmjene. Ono što mogu reći je da svakako pozdravljamo liberalizaciju tržišta, dio smo EU, jednog velikog tržišta i moramo se uskladiti s pravilima, dozvoliti slobodan prolaz i protok roba i usluga. Našim vodičima isto tako treba bit omogućeno da vode u drugim zemljama, strancima da vode kod nas, dakle to je ono što je nesporno ovim zakonom je li na neki način olakšavamo uvjete za dobivanje licenci turističkim vodičima i dakle svako nekakvo pojednostavljanje procedura u principu pozdravljamo. No ovdje nije riječ samo o administrativnoj proceduri već i o znanju. Dakle, prije svega morali bi paziti na kvalitetu prezentacije naše povijesti i kulturne baštine turistima i isto tako da svako pravilo vrijedi jednako za sve, dakle da ne dolazi do nekakve diskriminacije, pa ne znam da je možda domaćim djelatnicima nešto ili poduzetnicima ako ćemo turističke vodiče označiti kao nekakve i mikro poduzetnike, dakle da nemaju nekakva drugačija pravila ili se stavljaju u podređeni položaj u odnosu na turističke vodiče iz drugih zemalja. Da se stavimo u nekakve okvire dakle Hrvatsku prije covida posjećivalo je po zadnjim mjerenjima 2019.g. 18 milijuna stranih turista, od toga lokalitete posjećuje par milijuna turista koji eventualno jel trebaju usluge turističkih vodiča. Ono što je malo poznato turistički vodiči zapravo najviše rade ne u sezoni nego čak u predsezoni i postsezoni, obično turisti koji dođu ne znam u sred sezone, u sred ljeta manje ili slabo posjećuju lokalitete, više se bave ne znam suncem, morem, kupanjem itd. i obično to budu gosti s kruzera, često individualci, najčešće usluge turističkih vodiča traže Amerikanci, Azijati, Britanci. A ono što je kažu turistički vodiči u posljednje vrijeme hit i ono što traže je upoznavanje lokalnog načina života, dakle ne samo šetanje, ne znam po Dioklecijanovoj palači nego traže često od turističkih vodiča da ih odvedu evo sad ću kazat u Split u Imotski u posjet nekome tko uzgaja ovce, kako rade taj sir.

E sad šta su u tom smislu bile primjedbe i društava turističkih vodiča, moram kazati ovdje bila je primjedba dali su puno primjedbi na neke izmjene koje nisu dio na neke članke u zakonu koji nisu dio ovih izmjena. Pa i logično je da su ih davali jer ovim izmjenama se veliki dio utječe na veliki dio njihove struke pa je onda s tim u vezi trebalo izmijeniti i neke druge isto tako članke i važne neke norme. Jedan od njihovih zahtjeva je svakako kvalitetno obrazovanje turističkih vodiča, dakle zaista je važno obzirom da evo kaže se da je u posljednjih 10 godina došlo i do vulgarizacije profesije turističkih vodiča, a oni su na neki način ambasadori RH, smatraju da tromjesečna edukacija nije nikako dovoljna da bi bilo koji budući vodič stekao najosnovnija znanja potrebna za obavljanje ovog zanimanja. Evo ovdje smo čuli od kolege FRankovića prije kako to rade neke druge članice u EU Grčka, Malta evo slično sam htjela ponovit, dakle Malta, Mađarska, Cipar, Litva dakle koliko oni polažu na tu edukaciju kvalitetu edukacije da ona nekako ne bude serijska kao na traci. Netko ne znam uđe u neko privatno učilište i zapravo ne znam izađe nakon desetak sati i bude, dobije nekakav certifikat turističkog vodiča. Drugi zahtjevi iz ovih primjedbi koji nisu odbijeni, a svakako bi ih trebalo uzeti u razmatranje prije drugog čitanja, to je ovo poznavanje hrvatskog jezika svakako ovaj dio koji se navodi u čl. 73. da je dovoljno poznavanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga, to je zaista nejasno, neprecizno, neodređeno i treba ga preciznije definirati da se razina poznavanja jezika vodi prema reguliranim razinama poznavanja jezika. Regulacija statusa državljana ne europskih zemalja, isto navode da bi trebalo implementirati model Grčke i Cipra u pristupu edukaciji takvih državljana. Već smo govorili o ovoj fragmentiranosti ispita po županijama, predlažu polaganje ispita po povijesno i geografskim bliskim regijama, dakle umjesto 21 ispita da se to radi prema pet regija. Isto tako evo čitam iz njihovog rezimea primjedbi, ono što sam postavila pitanje koliko je lokaliteta bilo ranije 550, zabrinjava namjera koja se izgleda pokazuje da će se ukidat lokaliteti koji su zaštićeni UNESCO-vom zaštitom. U odgovoru smo čuli da to nije točno, no zaista ohrabruje, ali kažem bilo je bojazni da će se takvi lokaliteti skinuti sa popisa zaštićenih lokaliteta i na taj način nekakva vrijedna kulturna baština zapravo zanemarit.

Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo stvarno ovako velik broj primjedbi je nešto što je zapravo u mom iskustvu i iskustvu mojih kolega, već sam o tome nešto rekao, vrlo rijetko. Kolikogod državni tajnik govori o tome kako su te primjedbe velikim dijelom ili veliki broj tih primjedaba je zapravo jednak, što bi znači govorilo o copy-pestanju, međutim isto tako govori i o određenom revoltu koji je očito zajednica društava turističkih vodiča imala potrebu kolegama poslati, pa sad neke od njih očito ako nisu imali niti vremena, niti volje onako precizno se raspisati kao što su se drugi kolege itekako precizno raspisali, upravo onako kao što to i rade ljudi koji govore strane jezike i koji vrlo često znam, poznajem neke su prevoditelji, nisu samo i isključivo turistički vodiči. I kao što naši turistički vodiči kada vode naše grupe onih građana naravno koji si to još mogu priuštit mi moramo biti svjesni toga i svjesni smo da smo čak sa turističkom sezonom prošle godine bili baš ono od sretne ruke. Nakon svih procjena kako će to ljeto završiti, završilo je bitno bolje no što je itko mogao očekivati. Za ovu sezonu mi to ne znamo iako imamo cjepiva odnosno cjepiva postoje, a mi ih nemamo. I brojni su tu paradoksi, ali ja želim ispričati iskustvo i od turističkih vodiča koji vode naše grupe po Europi i ljudi naši koji svako toliko ako si mogu priuštiti takve ture pogotovo autobusima, znači ljudi idu odavde autobusima i to sve istrpe radi toga da bi vidjeli i da bi čuli naše ljude stručnjake vrhunske za te lokalitete. Istina je i tamo na nekim lokalitetima oni ne mogu govoriti nego i tamo moraju dobiti licencu isto se moraju baš za to dodatno školovati. To je sve istina. Kolega Franković je spomenuo kako je zapravo slovenski vodiči su sigurno za to zainteresirani i da se između ostalog i oni žale na to da zašto oni ne mogu voditi po Hrvatskoj. Svi koji poznajemo i volimo prirodu i brojna prekrasna mjesta ne samo na Jadranu, nego i dakako na Velebitu i na drugim našim prirodnim ljepotama, svi moramo priznati da ćemo tu vrlo često naći slovenske turiste. I to ne samo slovenske turiste nego njihove zaljubljenike koji dolaze na ta mjesta više puta i uopće ne sumnjam da su njihovi turistički vodiči jednako tako zaljubljeni jer su zaljubljeni u prirodu, moguće da nemaju baš jednaki interes za nekakve povijesne stvari koje su nama itekako važne i osjetljive. Ali kad govorimo o najsvježijoj povijesti, ali i o povijesti 20. stoljeća onda moramo uzeti u obzir kolika je velika razlika samo u našim udžbenicima iz povijesti.

Pa ipak su ljudi doktorirali neku povijest i međusobno se oko puno stvari još uvijek imaju što razgovarati tako da mislim da je i to isto osjetljivo pitanje svakako i da ga za svaki od ovih lokaliteta treba itekako precizno i dobro dogovoriti. Moguće je da je umjesto 21 županije odnosno županijskih ovih certifikata da je moguće da se to može dobiti na 5, tako nešto i postoji u njihovim prijedlozima, da to bude 5 regija. A moguće je možda da se isto tako izabere da ne moraju sada, ako je to 5 regija ne mora naravno znati od ovih 550 lokaliteta da ne mora znati 110 možda je tu moguće isto nešto to smanjiti taj broj da bude moguć. Ali spomenuo sam sada slovenske naravno cijela ksenofobija i zabrinutost je uvijek da bi od ovo nekoliko Srba kojih je još preostalo u Hrvatskoj možda se netko okoristio ili bi možda bi netko od Srba iz Srbije ili iz Bosne došao ovdje i možda zaradio nekakav novac, mislim ta stvar je naravno farsična i o tome ne treba govoriti. Istina je da je kao što su Slovenci ovdje vrlo dobro upoznati sa svakim detaljem ponajviše prirode, ali isto tako je i nevjerojatna zaljubljenost azijskog dijela turista. Da ne govorimo o tome što je napravila ona serija u Južnoj Koreji i sa kakvom strašću dolaze ti ljudi ovdje i moramo priznati da smo nekada iznenađeni koliko dobro i razumljivo govore ljudi iz Azije hrvatski jezik. Samo se sjetimo kakvo nam je iskustvo kada pokušavamo u Italiji govoriti engleski ili u Francuskoj ili u Španjolskoj. To je puno nevjerojatnije koliko poznaju ljudi iz Azije hrvatski jezik i koliko poznaju ovu situaciju, koliko im je stalo pa čak bi rekao da, da su puno toga naučili i o našoj povijesti, a o prirodnim ljepotama, o Plitvicama kojima su začarani, o Kornatima da ne govorimo. Eto, mi nećemo podržati ovaj zakon u prvom čitanju jer ćemo svakako dati priliku da zajedno sa organizacijama turističkih vodiča, sa zajednicom društava turističkih vodiča da se napravi do drugog čitanja onakva rasprava kakvu su oni očekivali i za koju su mnogi od njih rekli da su bili iznenađeni da su zapravo prvi dio, prvi puta to vidjeli, koliko god ste vi sa dijelom udruga razgovarali, da su prvi puta vidjeli sva ova pitanja tek na e-savjetovanju.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

Turizam je jedna od najbitniji gospodarskih grana u RH, tema o kojoj trebamo daleko više raspravljati nego što raspravljamo, današnji zakon u kojem se kroz raspravu provlače dvije stvari a to je tema turističkih vodiča i povrata sredstava za aranžmane koji nisu realizirani. Prije nego što krenem na temu, ja bi se vratio 2013. g., 1. srpnja, kada smo euforično ulazili u EU, kada smo postali punopravna članica EU-a, kada smo mislili valjda da će nam Europa sve živo dati a ništa od nas zauzvrat neće tražiti. Kada smo mislili da ćemo moći ić raditi u najrazvijenije zemlje EU-a, kada smo mislili da će sve blagostanje njihovo se preliti nama, a da mi za to nećemo zauzvrat ništa morat dat. E pa danas 2021. kada gledamo ne samo turizam nego i ostale segmente u gospodarstvu, shvatili da to ipak nije tako. RH je postala dio jednog tržišta, kako tržišta roba, tako i tržišta rada gdje kreću se slobodno i robe ali i kreću se pomalo slobodno i radnici pa isto tako i danas tema oko zaštite domaćih turističkih vodiča koje svakako trebamo zaštititi, ali ne način da zabranimo drugim iz EU-a da dolaze obavljati tu djelatnost kod nas već da pokušamo naći uključujući svoju pamet, načina kako ćemo staviti u bolji položaj domaće turističke vodiče. Da li ćemo koristiti skrivene potpore, da li ćemo ih osloboditi PDV-a, da li ćemo nać nekakav model skrivenih potpora koje koristi Europa kako u poljoprivredi, tako i u drugim djelatnostima i na taj način ih staviti u bolji položaj kako bi se njima više isplatilo obavljati ovu djelatnost nego nekome tko bi došao recimo iz Njemačke, Švedske ili iz neke druge europske zemlje. Nećemo ih zaštititi ukoliko odredimo da se ispiti moraju polagati isključivo na hrvatskom jeziku jer oni koji su baš toliko zainteresirani da budu vodiči u Hrvatskoj će taj hrvatski jezik i naučiti pa možemo evo, da se našalim, možda uistinu da na bednjanskom dijalektu se polaže jer to je stvarno teško naučiti i Hrvatima a kamoli nekima iz Europe i opet nećemo spriječiti da neki iz Europe, građani koji žele postati turistički vodiči u RH, to i postanu. Ja se ne slažem ovdje s kolegom Zekanovićem koji je govorio da je tamo neki Srbin iz ne znam gdje pričao pogrešnu priču o Vukovaru i da takvim ljudima, znači izvan Hrvatske ne smijemo omogućiti da postanu turistički vodiči. Pa zar ne može netko iz Hrvatske isto pričati takvu priču i postati legalno turistički vodič kao i svi drugi Hrvati? Stvar je o tome kako ćemo mi sankcionirati iskrivljavanje hrvatske povijesti od strane tih ljudi. Mi turističke vodiče moramo zaštititi od mnogih računalnih aplikacija, svi danas imamo telefon u ruci koji također koristeći neke aplikacije, može postati neka vrsta turističkog vodiča i s obzirom da smo u vrlo teškoj situaciji što se tiče turizma ove godine s obzirom na pandemiju COVID-19, s obzirom na epidemiološku situaciju u našem okruženju, bojim se da neće baš biti puno organiziranih dolazaka i kako su već neke procjene, uglavnom će nam turisti biti oni koji dolaze svojim vlastitim vozilom. A oni uglavnom i ne koriste baš previše turističke vodiče pa će ova kriza biti najveća šteta koja će se dogoditi za mnoge ljude koji su uložili svoja vlastita sredstva kako bi postali turistički vodiči, kako bi vodili goste i na taj način osiguravali svoju egzistenciju. Što se tiče turističkih paketa, aranžmana, turističkih putovanja, možemo ih kako god hoćemo zvati, tj. turističkog proizvoda koji se kreira na tržištu, kojega možemo poistovjetiti sa bilokojim drugim proizvodom kao što je frižider, televizor ili nešto drugo, onaj tko je proizvod kupio, a nije ga realizirao ili ga je otkazao zbog situacije koja trenutno vlada u RH, svakako da ima pravo na povrat novca.

Ovdje mora nastupati na scenu Vlada RH, politika Vlade RH koja se mora baviti očuvanjem naših turističkih agencija i turoperatora kroz različite mjere kojima će im omogućiti da prebrode ovo teško vrijeme koje se je nadvilo nad hrvatski turizam, nad RH, a naravno i na cijeli svijet. Znači mi nećemo nikako moći izbjeći ono što u Europi vrijedi da ukoliko niste realizirali kupovinu proizvoda i ako ga niste koristili da ne vratimo novac za to. Znači to je jedinstveno europsko tržište kojega smo mi prihvatili ovim našim euforičnim ulaskom, nažalost nespremni smo ušli u EU i nema nam druge nego ga sada poštivati.

sam žurio jer sam bio sa ljudima s Vira koji prosvjeduju protiv naravno ljudi koji proglašavaju, kao da je Vir najbolja turistička destinacija, a u biti 80% kanalizacije nemaju, to oni koji su iz Zadra to dobro znaju koja je to hobotnica umrežena pravosuđe od Šeksa na niže na štetu turizma. Međutim, ja bi ovdje kratko rekao da ono sam i postavio pitanje, kako je moguće liberalizirati toliko tržište da strani državljani mogu obavljati posao turističkih vodiča ne triba im certifikat, ne triba im obrazovanje kao što triba hrvatskim državljanima.

Možda netko iz Turske dođe objašnjavati. Oće li u Vukovar netko doći tko je bio na suprotnoj strani, pa objašnjavat u Vukovaru svoju priču? Oće li doći u Dubrovnik kolege gradonačelnika Frankovića? Oće li kod vas doći? Pa zbog čega to radite ljudima u turizmu? Svakako taj sektor je zapostavljen i u ovoj Covid krizi i ljudi su frustrirani, poglavito u Dalmaciji kontradiktornim mjerama.

Moje ključno pitanje zbog čega se to radi? Zbog čega mi kolegice i kolege to podržajemo? Ima ovdje gradonačelnika, načelnika drugih gradova.

Volio bi da se i gradonačelnik Znači mi u ovome trenutku govorimo o zakonu koji zabranjuje, o zakonu koji liberalizira tržište turističkih vodiča. U Irsku, gdje će oni ići na tom tržištu. Tko će objašnjavati Sinjsku alku ili vama kolega na vašem otoku Rabu, tko će objašnjavati povijest, tko će biti vodič, tko će turističke znamenitosti, tko? Ja mislim da bi bilo dobro da ovo povučete, drago mi je šta čak i iz većine saborski zastupnici na odboru matičnom ovo nisu podržali. I to govori o vašemu zakonu. Meni je drago što nisu iz većine i svaka im čast na tome. I još jednom naši turistički potencijali, naš brend, naši iznajmljivači su u problemima ove godine. I prošle i ove. Od Vlade se očekuju snažne mjere pogotovo po pitanju moratorija na ovrhe, pardon na kredite i kamate, ono što je Slovenija napravila. Turistička djelatnost je vrlo bitna u RH.

Međutim, u ovome trenutku su svi u problemu, iznajmljivači, prijevoznici u turizmu, svi su u problemu, ugostiteljski, turistički djelatnici, svi su u velikom problemu i još im danas vi ovdje liberalizirate turističke vodiče, da mogu biti stranci biti turistički vodiči. Nego će pokupit pare i to je to, a naš će ići u Irsku govorit o čemu, nemam poima. Zato još jednom …/nerazumljivo/… pošto ste vi iz Klisa, uvaženi državni tajniče lipo taj zakon povučite ili ove točke koje, ove točke ove unutar ovoga zakona lipo izbrišite. I budimo, zaštitimo naše turističke vodiče. Hvala lijepo. Ostanite imate replike. Poštovani kolega Bulj, pod postavkom da će Srbija vrlo brzo postati članicom EU, ali i van te postavke ukoliko uzmemo Srbe kao stanovnike određene članice EU, što mislite na kakav način će ti isti pričati o Vukovaru, Dubrovniku, o Kninu, o bilo kojem pedlju ove države. Što mislite na koji način će oni prezentirati bilo koju kaplju krvi koja je prolivena za stvaranje ove države, kako će prezentirati bilo koju vojnu operaciju kojom je ova država stvarana? Što mislite, hoće li možda doći do slučaja da će prezentirati Hrvatsku kao slučajnu državu, Hrvatsku kao državu njihovih pradjedova, Hrvatsku kao državu stvorenu na otimačini? Hoće li im u svemu tome pomoći i lektorirati sadržaj član makijavelističke Vlade, Milorad Pupovac, koji će opet svojim tezama staviti Srbe kao žrtve unutar same RH. Pa zato su postavljene pretpostavke jer moramo znati da stranka predsjednika Srbije, četnika Vučića je u istom obitelji, pučkim strankama EU sa HDZ-om tako da je to vjerojatno otišlo i daleko jer je to dogovorilo da će u Vukovaru neprijatelj objašnjavati bitke o Vukovaru, da će o Dubrovniku objašnjavati oni koji su napadali Dubrovnik, onima koji su otimali Peruču, hidrocentralu koju su dizali u zrak i od onima koji su napadali cijelu Hrvatsku, pričat će drugi. Zbog toga smatram da ovaj članak treba brisati, apsolutno ga izbrisati jer pogodovati na ovaj način i omogućiti nekome da krivotvori primjerak, kad ste vi spomenuli, ulogu i značajna mjesta i bitke u Domovinskome ratu je krivotvorenje povijesti, a ovim zakonom se omogućuje da oni koji su bili agresori budu turistički vodiči u RH. G. Franković. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa ako ste slušali moju raspravu, mogli ste čuti konstruktivni prijedlog na koji način ćemo zaštititi turističke vodiče, u dva koraka, definiranje 5 regija, prvi korak, drugi korak, razina znanja jezika B2 i s time smo zaštitili turističke vodiče. Dakle ja očekujem od vas kada doživimo u drugom čitanju izmjenu zakona, ukoliko ne bude trebalo davati amandman, da ćete podržati to jer to u potpunosti štiti turističke vodiče i interes hrvatskih turističkih vodiča. Nemojmo mi u svemu, ali apsolutno u svemu vidjeti, sad će nam doć Srbi, sad će nam doć Kinezi, Japanci, marsovci. Drago mi je što vi se slažete s menom, naravno da ću napisati amandman i da ću ga dati. I da se briše, nikakve filozofije.

Da apsolutno turistički vodiči budu državljani RH. Suradnja mora postojati sa drugim turističkim, sa destinacijama drugih država, međutim, da mi na ovaj način liberaliziramo i inače težak turistički sektor, poglavito sad u ovoj krizi, što će biti, tko zna, to je neprihvatljivo. Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi zastupniče Bulj, evo, ja u startu kažem da se s ničim ne slažem u bitnome sa vama, a vi pošto ste stručnjak za, vidimo dosad, za sva područja, a ovdje govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu i jednoj specifičnoj točci, tj. u polaganju posebnog ispita. Molim vas, da li mi možete svojim riječima reći kako bi taj posebni ispit po vama trebao izgledati, koju stopu znanja bi trebalo imati, koju stopu znanja poznavanja jezika bi trebalo imati, što taj jezik treba sadržavati da onaj koji ga polaže, vodič, bude dostojan po vašim kriterijama da vodi lokalitete u RH?

Vi i Mate Jujnović koji je bagerom bra na plaže dole, znači sve što vi nemate. Znači sve. Smijete li reći to ikome svojima u klupi? Nego vi ponižajete, vi devastirate, vi uništajete, pitajte ujka, vašega premijera Plenkovića što vam je rekao i što vam je poručio. Priupitajte ga, priupitajte Raosa što vam poručuje da surađujete sa građevinskom mafijom, da devastirate plaže, da devastirate sve, ja sam bio doli. I ono što ste napravili u Makarskoj, od naše plaže, ne tvoje, nego od naše je jedan od najvećih kriminala i devastacija hrvatske obale i koncesija, a Splitsko-dalmatinska županija je poznata po tome.

Izvolite.

Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege. Dobro je malo i humora, u svakom slučaju, ali je isto tako dobro da u principu ja vidim kako rasprava ide dalje da smo mi sve bliže rješenju i sve bliži i ova i ova strana da razumijemo di je problem i da ćemo to korigirati do drugog čitanja i da će kad je turizam u pitanju, koji je itekako važan, gdje smo mi ipak postigli sjajan rezultat, mi možemo kritizirati, reći što god hoćemo, mi smo prošle godine bili na Mediteranu br. 1 gdje smo imali preko 50% skoro noćenja, tj. dolazaka turista, a za razliku od te, sad kad pričamo i Grčke, Španjolske, itd., bilo je negdje 12, 15, možda maksimalno 20% turista u tim zemljama koje su uvijek, navodno, kad mi nešto raspravljamo o turizmu, uvijek bolje od nas i bolje su organizirane, imaju bolji marketing i onda postignu sezonu na 10-12%, a mi koji smo tako loši ne brinemo ni o vodičima, ni o agencijama, ni o marketingu, ne brinemo o ničemu, ni o cestama, ni o tunelima, ni o trajektima, mi ostvarujemo interesantno uvijek najbolje rezultate. E sad je pitanje gdje je tu problem? Ja mislim da je u nama problem koji nikad ne poštujemo ono što valja nego uvijek budimo protiv. I onda kažemo ne valja to što smo dali vaučer po ovom zakonu sad o čemu raspravljamo, što smo dali agencijama mogućnost vaučera da odgode vraćanje novca dakle potrošačima, a nitko ne vidi da smo zaštitili i potrošače i agenciju. Zaštitili smo potrošače da su ti svi nahrnuli tih 5, 6, 10, 15 dana u agencije više ni jedne agencije ne bi bilo, a novac potrošač ne bi dobio nazad jer ne bi ga imali odakle dati. Znamo dobro onog trenutka kad vi uplatite i čak kad ne uplatite cijeli aranžman da turistička agencija mora uplatiti 30, 40, 50 negdje i 100% nekakav hotel, nekakav autobus za transfer, nekakvu aviokartu, vodiča itd., itd., dakle taj novac vjerojatno jedan dio tih agencija nikad neće dobiti nazad jer i njima su dali vaučere, iskoristit ćete ih u slijedećih 10 godina. I ne možete ništa. Dakle i o tome smo razmišljali kad smo to uvodili. Dakle, sad smo dali mogućnost da kod garantne kredite nazovimo ih tako od milijardu i pol koje će država garantirati preko HABOR-a i banaka moći agencije dobiti određena kreditna sredstva i s njima na neki način moći vratiti zaduženja svoja koja su napravili prema i potrošačima. Što se tiče vodiča mislim da gospodin Mato Franković je rekao stav Kluba HDZ-a i mi kod tog stava ćemo stajati. U drugom čitanju naravno ćemo da li kroz jedna ili drugi model amandmana ili bilo čega tražit vrlo jasno dakle što se tiče trećih zemalja tu mislim da je sve jasno, a to je B2 jezik, regije, po regijama dakle 5 regija, ispiti, reciprocitet u svakom slučaju i vjerojatno normalno ne može baš sa osnovnom školom biti vodič, uz to dakle ide i srednja stručna sprema, dakle 4 godine škole mora imati. Malo kad smo razgovarali, malo je bilo tu isto da li stranci su vodili, mi moramo znat da što je vodič, a što je pratitelj. Pratitelj je stranac koji sjedi u autobusu ili taj isti vozač koji dolazi u zemlju koji ne smije voditi naravno u autobusu što će on govoriti to mu ne možete zabraniti jer je to njegovo vlasništvo, ali onog trenutka kad izlazi iz autobusa on ne može više voditi nego prihvaća ga lokalni vodič, a to što su nama neki vodiči strani iz trećih država i europskih zemalja koji nisu imali pravo nisu im se prijavili, nisu imali dozvolu, to je sad bila stvar inspekcija i svih onih drugih državnog inspektorata da pokušamo na vrijeme to spriječiti i kao što Talijani recimo u Veneciji rade, pa vidite onoga koji vodi stranac kroz Veneciju čak u lisicama ga privode. E to je sad druga stvar da mi reguliramo da jedan primjer ili dva takav damo pa da onda više to neće pasti strancima na pamet. Što se tiče zaštićenih lokaliteta ja sam već i prije kod replike rekao, prvi sam bio i bio sam na pregovorima u Europskoj komisiji, ustao sam sa stola i rekao sam što se tiče zaštićenih lokaliteta koji su vezani na Domovinski rat razgovora nema pod bilo koju cijenu i tu nećemo nikad pristati. Zato još uvijek smo se oko toga dogovarali, dogovarali, nismo pristali, a što se tiče drugih kulturoloških dakle zaštićenih lokaliteta tu je u jednom trenutku su nam rekli u Europskoj komisiji da čak smo predložili daleko više nego jedna Italija. Dakle, ovo je jedan od rezultata zato što nismo odmah popustili [[Upadica: Vrijeme.]] nego smo to i dalje inzistirali. Ali imate puno replika, pa ćete moći nastaviti debatu. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Cappelli, drago mi je što ste i svom izlaganju objasnili malo i vezano za tu razliku pratitelja, vodiča, a da se samo niste držali toga kao što oporba isključivo ovaj zakon gleda kroz turističke vodiče, nego da ste spomenuli same agencije koje vidimo da se ne bune. Moramo se vratiti malo unazad, predugo ste u turizmu i bili ste ministar, sudjelovali ste u izradi svih mjera, moramo se vratiti na to kako je Vlada zapravo i pristupila rješavanju problema u ovoj pandemiji vezano za turizam. Nismo spomenuli sve mjere, nismo spomenuli da turističkim agencijama koje su sad de facto u problemima vezano i prije za vaučer, a vezano za sad i povrat, povrat novca ne znam koja to zemlja je uskočila sa ovim jamstvima za ovako povoljne kredite da ne spominjemo sve ostale mjere koje su omogućile i prošlu sezonu da funkcionira na vrlo dobrim temeljima. To očekujemo i od ove sezone.

Dakle, tako da bi i mi mogli u tim segmentima, ja se nadam da ćemo se sigurno kad je ovo pitanje svi zajedno složiti, ali isto tako treba napomenuti da mi u ovom trenutku smo preko 9 milijardi uložili u dakle spašavanje radnih mjesta to je sa obavezama negdje preko 13 milijardi, a da je od toga negdje oko 60% otišlo baš u turizmu. Dakle, za privremene, povremene prijevoznike i ugostitelje dakle agencije, turističke djelatnike u hotelima i svima. Dakle, to je Hrvatska među prvima napravila, to je Hrvatska ne samo u tome među prvima napravila nego i sad se priča o putovnicama pa mi smo prošle godine propusnice prvi u Europi napravili. Posebnu traku na granicama za one koji su se prije toga javili i imali dakle na mobitelu oznaku da mogu ući u Hrvatsku itd. Dakle, mi smo se dokazali da itekako smo koji put i korak prije svih drugih navodno boljih od na. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Cappelli, evo pitanje i komentar. Dakle evo čuli smo od kolega oporbenih da cijelo vrijeme kažemo moramo zaštiti naše turističke vodiče, ne smijemo dozvoliti liberalizaciju tržišta, da nam nitko ne dolazi u principu u Hrvatsku da sve kontroliramo i sa svoje strane i onda čujete na kraju moramo definitivno pomoći, praktički poziv da se ne držimo direktiva EU. S druge strane čujete na kraju moramo pomoći našim turističkim vodičima, našim agencijama, našim turističkim subjektima, odakle, europskim novcem. Da li je to uopće moguće pomiriti i da li treba zadržati taj diskurs? Mislim da ne. Ovaj zakon ima svojim ovaj manjkavosti koje će se sigurno riješiti u tijeku ovaj između dva čitanja i u svakom slučaju mislim da moramo razlučiti. Moramo se držati europskih pravila, ali isto tako kad tražimo novce od EU da ćemo ih onda tek i onda i dobiti. To vam je znate ona kad kažu da bi bili neki najsretniji da nam pošalju novac, a mi njima razglednicu. E to je tako neka usporedba, pa ipak to nije ono što mi u turizmu želimo nego dapače svojom uslugom, svojim znanjem, nismo slučajno došli do 19 skoro milijuna turista i preko 100 milijuna noćenja. Može se jednom desit, ali prošle godine u najtežim uvjetima nam se opet turizam navodno desio. Ne, zato što smo bili prepoznati, zato što smo imali sigurnosne uvjete, zato što smo ordinirano i kvalitetno pristupili sezoni. Meni nije toliko bitno što sam ja bio ministar … [[Govornik se ne razumije]] bio sam vodič od 1985 do '89., vodio sam Plitvice preko 70-80 puta i Kornate preko 100 puta i još neke destinacije i to mi je bilo mjerilo ne to što sam bio ministar kažem nego to je bilo mjerilo pristupa ovom problemu i mislim da ćemo mi svi zajedno i lijeva i desna strana i svi skupa naći rješenje koje je najbolje za turističke djelatnike i vodiče. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Cappelli, pa čini mi se da kolege zaboravljaju da smo mi dio jednog jedinstvenog tržišta od 500 milijuna, nešto manje sada otkad je Britanija izišla, dakle u toj, tom sklopu je itekako važno kako ćemo i pružati i davati usluge i biti zapravo koordinirani. Svi koji smo putovali znamo da kad, ovo spomenuli ste Venecija, Firenca, Oficij itd. nitko nije mogao ući sa svojim vodičem, a da za to nije imao certifikat ili je morao uzeti one slušalice dakle platiti dodatno ovaj za onu uslugu koju taj muzej daje. Prema tome, ovo je samo usklađivanje zapravo i poštivanje svih tih mjerila zajedničkih normi kojima svi težimo i jednog uređenog sustava. Naravno da je to jedna direktiva koju na određeni način moramo reć da je moramo prihvatit, logično, što kaže s druge strane tražimo novce i drugačije ne ide. U ovom slučaju nama se na neki način daje jedna lagana mogućnost bilateralnih razgovora sa trećima, a to je recimo da sa Rusijom ili ne znam Kinom ili nekom trećom zemljom možemo napravit reprocitet u smislu ovog upravo što smo razgovarali školovanja i svih uvjeta koje oni moraju imati tu da to isto vrijedi i kad mi idemo u Rusiju ili negdje drugdje isto za vodiča, tako da u tom segmentu možemo neke stvari dogovarat bilateralno, a sve drugo što se tiče direktive moramo ju prihvatiti, ali uz vrlo veliku napomenu i jasnu napomenu da smo mi specifična zemlja u odnosu na sve druge nakon II. Svjetskog rata u Europi gdje je bio najgori rat i gdje moraju prihvatiti, što su na kraju krajeva i prihvatili, a to je zaštićeni lokalitet i tu pregovora nema.

Ono što me zanima malo više, sad kad smo to riješili, je popis lokaliteta, zaštićenih lokaliteta. Dakle, sami ste rekli i istaknuli da smo ih mi predlagali i više nego jedna Italija, ali niste nam rekli da nam to nije prošlo, nisu nam prihvatili, traže, forsiraju da to reduciramo. Spominjao se točkasti pristup, molim vas da mi kažete jasno je li ako prihvatimo takav pristup i koliko je zaista nužno koliko nas se forsira da baš moramo prihvatit takav pristup, hoće li doći do situacije da jedan vodič strani dođe na Peristil koji neće biti dio zaštićene lokacije jer neće bit cijela palača zaštićena i s vanjske strane katedrale koja je zaštićena, o toj se katedrali priča? Hvala lijepo.

Ali, ja sam bio negdje do 20.7. ministar sjećam se da smo evo možda državni tajniče poslije znat reć nastavak, mi smo tada vrlo što se kaže, kad su nam rekli da je previše, pustimo ove zaštićene povijesne govorim ratne lokalitete, govorim o ovim kulturnim koje ste vi spomenuli, mi smo onda počeli skidat jedan po jedan eventualno, al svaki put bi eventualno jedan skinuli, a ne 50 odma. Dakle, i zato je sav taj rok koji već traju pregovori upravo zato što nikako ne pristajemo da tako lako kažemo evo ne vrijedi to, pa ne vrijedi ne znam u Dubrovniku nešto ili ne vrijedi u Rijeci nešto, tako da vrlo kontinuirano pokušavamo im dokazati jest da smo mala zemlja, ali da imamo itekako važnosti, a dokaz je broj gostiju koji dolazi u Hrvatsku.

Istina je da su turistički vodiči apsolutno nezadovoljni ovim prijedlogom zakona. Isto tako nezadovoljne su i turističke agencije. Mi smo imali i konkretne slučajeve koji su nedavno opisani u medijima, nekih područja Hrvatske koji su s posebnom pažnjom trenutno u našem interesu, a to je recimo OŠ „Glina“ gdje roditelji nisu mogli dobiti povrat novca od agencije, a agencija se pak pravdava time da nije mogla dobiti povrat novca od hotela. Dakle, riječ je o jednom vrlo kompliciranom uzročno posljedičnom lancu gdje se svatko vadi na onoga drugoga i na kraju možda i najviše stradava onaj najnezaštićeniji, krajnji korisnik. U tom smislu roditelji su se požalili da im je ministarstvo odgovorilo da mogu tužiti agenciju odnosno tražiti zadovoljenje na sudu. Na koji način uopće možemo izaći u susret tome da agencije prežive, one traže produženje vaučera do kraja 2022.g., a da opet krajnji korisnici odnosno potrošači budu zadovoljeni? Pa evo ovim zakonom upravo se rješava pitanje vaučera, dakle nakon prihvaćanja ovog zakona, zna se točno tko će, što će moći iako je državni tajnik na početku, ne znam da li ste možda slušali, vrlo jasno rekao koliko je takvih slučajeva još ostalo, praktički jedan minimum minimuma, tako da je taj problem očito i nakon ovog zakona će se razriješiti do kraja. Vrlo je važno da je Vlada prepoznala da ovaj problem bi mogao postati problem da bi s druge strane agencije mogle propadati, pa ide na milijardu i pol kuna sredstava koji su već neke agencije tražile u HBOR-u i u poslovnim bankama koje idu sa garancijom države jer inače drugačije ne bi te agencije mogle dignuti nikakvu, nikakav kredit ni ništa. Tako da i taj dio s ovim sredstvima rješavaju, mogu vratiti novac i to će dakle, jedno s drugim biti riješeno. Što se tiče vodiča, mislim da smo se mi tu danas sve dogovorili i da smo rekli kako ćemo pristupiti s tim vodiči, evo, prvi poziv koji imamo od vodiča u zadnjih pola sata, rekli da se apsolutno slažu s ovim prijedlogom kojega i Klub HDZ-a [[Upadica: Hvala lijepo.]] rekao sa određenim izmjenama. Evo, .../nerazumljivo/... slušati raspravu cijelo jutro i mislim da nama ovdje treba mudrosti. Mudrosti, a ne jala koji se prosipa više-manje sa strane oporbe jer nama u biti nitko ne treba u ovoj državi, osim, nešto bi nam trebalo malo ako mogu pomoći financijski, ali drugo možemo sve sami, je li. A onda smo si uzeli uloge vodiča i čak govorimo što bi netko smio reći, je li, ako sam ja dobro slušao, ne? Pa kod katedrale u Šibeniku možeš toliko, ili negdje druge, na nekom lokalitetu možeš reći što ti mi kažemo u sabornici, mislim da se tako vodi rasprava. Pa nije to zadatak ove rasprave. Ovaj zadatak je riješiti problem koji imamo, to su vaučeri i to su problemi koji muče vodiče. I čuli smo uvodni govor koji se preskače od državnog tajnika, što se radilo u međuvremenu od savjetovanja pa do današnjeg dana, ali nitko to ne čuje. Ne zanima ih. Znači, na nama je da to riješimo. je, ima povredu Poslovnika. Kolega Borić omalovažava saborske zastupnike, on bi najradije ovdje dirigirao što koji saborski zastupnik smije reći, a da, vi se pravite da oporba ništa ne govori, kao što ćete se praviti i sada pa će opet biti uvaženi vaši

13 sati. Prvi u ime Domovinskog pokreta, govorit će g. Daniel Spajić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Danas ćemo malo pričati o kriminalnim radnjama koje se rade proteklih godina u općini Gradina a koja je na prostoru moje županije Virovitičko-podravske. Općina Gradina po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. ima 3850 stanovnika u 11 naselja te općine.

To su podaci Državnog zavoda za statistiku. S popisom stanovništva koji će se održati ili bi trebao ove godine i procjenama, u općini Gradini sumnja se da neće biti više od 3500 stanovnika ako uzmemo u obzir i stanovništvo koje ima mjesto prebivališta, Općina Gradina otišla je na rad u inozemstvo radi ekonomske egzistencije. Procjena je da u toj općini circa ima 2800 stanovnika, što je porazno za sve žitelje koji u njoj žive. Za ovakav demografski pad i iseljavanje, direktno držimo da su odgovorni oni su koji su upravljali ovom općinom zadnjih 30 g. a to je stranka HDZ. Naime, način na koji općina Gradina radi, samo u posljednjih 15 g., može se reći i biti primjer organiziranog netransparentnog vođenja općine sa jednim ciljem a to je izvlačenja općinskog novca od žitelja te općine i kroz razne projekte i građevinske radove koji su pogodovali i direktno dogovarani sa izvođačima radova i plaćali višestruko od realne tržišne cijene. Nabrojat ćemo samo neke od njih i pozivamo sve institucije ove države da ispitaju ove navode. Sanacija smetlišta gdje je ugovoreno 2,1 milijun kn, izvedeni radovi su bili na kraju 6,2 milijuna kn, gdje je obećano da će Ministarstvo zaštite okoliša pokriti razliku ali ministarstvo je pokrilo samo 240 000 kn a još uvijek nitko ne zna gdje je razlika od 3 milijuna i 860 000 kuna. Sanacija puteva koji su se radile netransparentno i višestruko plaćeni sa istim tim izvođačima radova koji su radili na sanaciji smetlišta. Izgradnja parkinga ispred groblja koji je plaćeno 3 do 5 puta više nego što je trebalo biti. Saniranje krovišta nad ruševnim sportskim objektima gdje se na isti način radilo netransparentno i višestruko pretplaćeno. Detaljna obnova područne škole u mjestu Rušani s izmjenom cijelog novog krovišta u koji se utrošio milijunski iznos a ta ista škola se srušila nakon 2 godine. U tu školu danas ide 3 učenika. Izgradnja mrtvačnica u mjestima naše općine koji su pojedine koštale između 800 i milijun i 200 000 kuna. Netransparentna podjela poljoprivrednog zemljišta po modelu stranačke iskaznice HDZ-a pogotovo vijećnicima općine i predsjednicima mjesnih odbora po selima gdje je očit sukob interesa. Potpisivanje općine kao sudužnik u davanju kredita za kupnju opreme i strojeva raznoraznim izvođačima radova u našoj općini pa i skupocjenih automobila od čega je općina Gradina bila i financijski blokirana itd. Mogli bi tu dugo nabrajati pa ovim putem pozivam i novinare tako i sva nadležna tijela da ispitaju rad općine Gradina koja je jedna od najnerazvijenijih općina Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija je najnerazvijenija u RH a RH je druga najnerazvijenija zemlja u EU-u.

Svi skupa se moramo zapitati čemu sve ovo vodi i dokle će biti ovako? Ovakav način vođenja jedne općine se može okarakterizirati kao veš mašina za pranje novca i pogodovanje raznoraznim lokanih šerifima koji sa tim novcem plaćaju i žive svoju imovinu, daju taj novac kroz kojekakve crne fondove da bi i dalje opstajali na vlastima. Ja još jednom vas molim da sve državne institucije ispitaju ove radnje zato jer za te radnje postoje dokazi. Hvala lijepa.

Kolegice i kolege. Ovih dana možemo čuti i od dužnosnika Vlade RH njihove izjave u medijima kada govore o tome kako u Slavoniji nikad nije bilo bolje, kako projekt Slavonija daje neviđene rezultate, kako se mladi u Slavoniji ne samo da ostaju nego se i vraćaju, kako cvjeta cvijeće, kako bi se reklo u riječima onog poznatog filma i u naše preduzeće, odnosno u našu regiju. No što se zaista dešava i što se skriva iza te krinke projekta Slavonija i Vladine nemoći, ne toliko čak ni nemoći nego nedostatka vizije, što sa jednom tako devastiranom regijom učiniti.

Najnoviji primjer u ovome svemu vam je i pompozna najava o obnovi glavnog kolodvora u Osijeku. Složit će se svi oni koji su vidjeli kolodvor u Osijeku, da je takva obnova prijeko potrebna. To je zgrada koja propada godinama, na koju smo više puta upozoravali da je zaista hitna obnova više nego potrebna. No u isto vrijeme, kolegice i kolege, tu vam najbolje ocrtava projekt Slavonija. Dok obnavljamo zgradu kolodvora ukidamo željezničke linije. Dana 23. 12. 2020. godine HŽ putnički prijevoz brzo ukida nekoliko trasa na mreži HŽ-a među ostalima vlakove 702 i 703 na relaciji Osijek-Rijeka-Osijek, odnosno jedini par vlakova koji izravno povezuje Slavoniju s jadranskom obalom, a koji su ucrtani kao redoviti vlakovi voznog reda u 2020. i 2021. godini koji je stupio na snagu 13. 12. 2020.godine. Ovim činom HŽ putnički prijevoz je cijelu Slavoniju zapravo ostavio bez jedine izravne željezničke linije prema moru, a još do prije nekoliko godina imali smo ih tri. Jednu redovnu i dvije sezonske. I sad vidite, s jedne strane obnavljamo kolodvor, s druge strane ukidamo linije. I to župan Anušić, ministar, i ministri u Vladi kao i predsjednik Vlade ne vide u tome ništa sporno. Što će nam zgrada kolodvora ako vlakova nemamo? Kolegice i kolege, udio prevezenih putnika koji se vozi željeznicom nam iz godine u godinu, unatoč velikim sredstvima koja Vlada odvaja za subvenciju karata pada, i to pada drastično. Samo od 2010. godine do 2019. godine taj udio se sa 25 spustio na 10% 15% manje. I to je rezultat zapravo sustavnog ne razmišljanja o željeznici. Dok s jedne strane Vlada govori o tome kako će ovaj mandat obilježiti velika ulaganja u željeznici, ja vam mogu pokazati brzojav od HŽ infrastrukture od 18. veljače ove godine sa popisom linija koje se privremeno ili do daljnjeg ukidaju. Izgovor je kolegice i kolege, pandemija. Ali ja zaista ne vidim zašto se ukidaju linije koje opslužuju i lokalne potrebe, odnosno mikro regionalne, regionalne, pa onda i globalne, ako govorimo o Hrvatskoj, ukidaju zbog pandemije. Jel izgovor da putnika nema ili da ne znamo što bi sa tim linijama, ne znamo što bi sa željeznicom. Ok, možda se dnevni vozni redovi trebaju malo dopuniti, možda se trebaju osvježiti, možda se trebaju ponovo promisliti, ali kolegice i kolege, vodeći se iskustvom, kada jednom nešto ukinete, jako teško ćete vratiti, a sada bi mi trebalo još 10 minuta da vam pročitam sve linije koje se privremeno ili do daljnjega ukidaju, što lokalnog, što međunarodnog, što globalno hrvatskog karaktera. Gradimo i obnavljamo velebne zgrade kolodvora, a ukidamo vlakove, gradimo li zgrade da nam zjape prazne bez ljudi i da ne obavljaju zadaću koju bi trebale. To je pitanje koje ja postavljam sada vama, hrvatskoj javnosti, ali isto tako HDZ-ovoj Vladi i njihovoj brizi prema ovoj državi.

Sada je na redu gospodin Marin Lerotić koji će iznositi stajalište Kluba zastupnika IDS-a. Kolegice i kolege, danas na rasporedu za raspravu u saboru imamo Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. I ovdje imamo situaciju da Ministarstvo obrane, a ne Ministarstvo znanosti i obrazovanja predlaže spomenuti zakon iako se radi o osnivanju jednog novog sveučilišta koje je obrazovna institucija. I ne samo da je donošenjem tog zakona se zaobilazi Ministarstvo obrazovanja, nego se zaobilaze i odredbe Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju što stvara brojne prijepore u akademskoj zajednici. Ovo govorim samo da pojasnim kako država može osnovati cijelo jedno novo sveučilište kada za to postoji politička volja čak i ako to nije sasvim u skladu s procedurama koje proizlaze iz drugih zakona. To je važno da znaju svi građani Hrvatske, a naročito Pule i Istre kojima se već duže vrijeme sa državne razine poručuje da nije moguće osnovati Medicinski fakultet u Puli iako su ispunjeni svi zakonski uvjeti za njegovo osnivanje i provedenih je postupak akreditacije od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao tijelo nadležno za ocjenu kvalitete studijskih programa. Ispunjeni su čak i dodatni uvjeti o suradnji sa sveučilištima odnosno Medicinskim fakultetom u Splitu i Rijeci pa tako i sa Kliničkim bolničkim centrom u Splitu i Rijeci. Unatoč svemu tome Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj uskratilo je prethodno odobrenje za izvođenje integriranog studija preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli što nas dovodi u jednu potpuno apsurdnu situaciju, nažalost karakterističnu za našu zemlju, a to je tamo gdje je sve zakonski uređeno i po pravilima struke onako kako bi to trebalo biti da se to sveučilište usprkos svim prijeporima ipak osniva. A s druge strane tamo gdje imamo pravno i stručno potpuno čistu situaciju poput Medicinskog fakulteta u Puli taj postupak se stopira. Očito je dakle da se danas obrazovni i zdravstveni sustav u Hrvatskoj koristi u dnevno političke svrhe što je potpuno neprihvatljivo i na dulji rok znači stagnaciju čitavog društva pogotovo kada blokiranje osnivanja Medicinskog fakulteta u Puli stavimo u kontekst našeg zdravstva kojem kronično nedostaju djelatnici. Grad Pula i Istarska županija su velikim ulaganjima u gradnju Opće bolnice u Puli i Medicinske škole u Puli pokazale da znaju prepoznati prioritete u ovom trenutku, a to je ulaganje u zdravstveni sustav i školovanje potrebnih kadrova u medici te bi medicinski fakultet trebao zaokružiti cijeli taj proces. S druge strane država bez ikakvih objektivnih razloga blokira osnivanje jedne institucije u kojoj bi se trebali školovati budući liječnici, a svi znamo koliko nam liječnika nedostaje da čak moramo povlačiti liječnike iz mirovine da se vrate brinuti za zdravlje naših građana. Upravo zato po ne znam koji put sa ove govornice kolegica i kolege iz IDS-a pozivamo Vladu da napokon uvede red u sustav kako bi se prestalo s praksom dvostrukih mjerila gdje u slučaju osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti vrijede jedna pravila, a kada treba osnivati Medicinski fakultet u Puli onda vrijede neka druga pravila. A zapravo se doslovno izmišljaju razlozi zašto taj fakultet ne krene s radom.

Položaj hrvatskog naroda u BiH-u, konstitutivnost, legitimnost zastupanja, jednakopravnost, izmjene Izbornog zakona nažalost još uvijek su dominantne teme na političkoj sceni BiH-a ali i općenito u javnom prostoru. Što se to promijenilo od Daytonskom mirovnog sporazuma da je pitanje izmjena Izbornog zakona za Hrvate BiH-a pitanje opstanka, kakav BiH-a je stvorena Daytonskim mirovnim sporazumom a kakva je danas? Dakle, najkraće, BiH-a je država dva entiteta, Republika Srpska i Federacija. BiH je država tri konstitutivna naroda, Hrvata, Srba i Bošnjaka, kratko, jasno i nekako drugačije. Temeljno načelo Ustava jeste konstitutivnost Hrvata, Srba i Bošnjaka, pomenuta konstitutivnost Hrvata, Srba i Bošnjaka jeste duh ili bit Daytonskog mirovnog sporazuma. Ustavna kategorija pojma konstitutivnosti sastoji se od dvije komponente. Legitimitet zastupanja i jednakopravnost naroda. Legitimnost demokratske vlasti stiče se na izborima. Ako jedan narod nije u mogućnosti izabrati svoje predstavnike u vlasti a to se dešava Hrvatima, nema legitimnog zastupanja, nema konstitutivnosti, krši se ustav BiH-a, krši se Daytonski mirovni sporazum. Jednakopravnost se ogleda kroz pravne institute, paritet, rotacija, konsenzus te pojam veta. Sve ovo su Hrvati do 2000. g. imali, sve ovo im i danas jamči Ustav BiH-a a opet u stvarnosti nemaju. Pod izgovorom stvaranja BiH-a kao funkcionalne države, stvarni upravitelji BiH-a, tzv. visoki predstavnici, nameću izmjene Ustava Federacije, nameću izmjene Izbornoga zakona, sve ovo je u suprotnosti s duhom Daytonskog mirovnog sporazuma ali i u nesuglasju s ustavom BiH-a što dovodi do apsurdne situacije, da jedan narod, Bošnjaci, već tri puta bira dva člana Predsjedništva što zasigurno niti u primisli nije zamišljeno mirovnim sporazumom. Još apsurdnija situacija je kod izbora izaslanika u Dom naroda Federacije, dakle nametnute izmjene Bošnjacima omogućuju da bez problema u klubu Bošnjaka imaju 15 od 17 izaslanika, 12 od 17 u srpskome klubu, 5 od 7 u klubu ostalih, 5 od 17 u hrvatskom klubu. To nije sve. Dakle, za formiranje vlasti u Federaciji, pomenutim izmjenama više ne treba natpolovična većina svakoga kluba već 1/ Ovime je Bošnjacima omogućeno formiranje vlasti bez jednog legitimnog predstavnika hrvatskog naroda. E sada, je li BiH postala funkcionalnija? Nikad veći politički prijepor, nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH-a i Europskog suda za ljudska prava, tko još govori o povratku izbjeglih i raseljenih, pogotovo u gospodarskom oporavku, demografiji, iseljavanju? Ključno pitanje zasigurno je kako dalje? Srbi se slažu da su Hrvati obespravljeni, velikodušno nude treći entitet ali ne žele mijenjati Ustav BiH i načela Daytonskog mirovnog sporazuma, imaju Republiku Srpsku, ni pod razno neće razgovarati o bilokakvim promjenama, prijete secesijom. Bošnjaci se slažu da su Hrvati kako oni kažu s pravom nervozni, slažu se da treba poštovati Daytonski mirovni sporazum i Ustav BiH i presude Europskog suda za ljudska prava, izlaz vide u građanskom modelu, ne nude rješenje, u naravi žele unutarnju BiH a BiH kakvu je oni vide je u suprotnosti sa dugom Daytonskog mirovnog sporazuma ali i Ustava BiH-a. I međunarodni faktor BiH-a se slaže da su Hrvati obespravljeni, ne nude rješenja ali potiču na dogovor. Konačno, Hrvati okupljeni oko HNS-a, godinama nude konkretna rješenja, rješenja nude i instituti i akademska zajednica, rješenja ima, nisu niti komplicirana, uvažavaju presudu Ustavnog suda BiH-a u predmetu Ljubić, Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Hrvati kao znak dobre volje pristaju na posebna izborna pravila za Mostar riskirajući gubitak ovoga za njih prevažnog grada. Pristaju da hrvatski član Predsjedništva, izaslanik u klubu Hrvata Doma naroda i ne mora biti nužno Hrvat ali mora imati legitimitet hrvatskog biračkog tijela i u konačnici, minimum ispod kojeg Hrvati neće i ne mogu jeste konstitutivnost, jeste legitimno zastupanje i puna jednakopravnost. Izlaz iz ove antidaytonske, protuustavne situacije [[Upadica Radin: Hvala.]] nema, politika nadmudrivanja traje godinama. Ohrabruje čvrst stav RH [[Upadica Radin: Hvala lijepa, vrijeme.]] koja čini sve za opstojnost hrvatskog naroda, daje snažnu potporu [[Upadica Radin: Hvala.]] euroatlantskom putu BiH-a. Hvala.

Što se tiče turističkih vodiča, u Hrvatsku dolaze mnogobrojni turisti, godišnje čuli smo u najboljim godinama 20-tak milijuna koji ostvare 100.000 noćenja. Ja poštujem te ljude i znam što znače na mome otoku Rabu, a vjerujem da je to tako i u svakoj instituciji tj. svakom gradu ili mogućoj općini koja ima svoje vrijednosti i što znači njihov doprinos turizmu, ali oni su i jedan mali kamenčić u tom turizmu. Imamo puno sastavnica za turizam kakav danas imamo, od ulaska u samu RH, pa do zadovoljstva samog gosta u destinaciji i njegovog sigurnog odlaska iz RH. Imamo one koji su licencirani i znaju na koji način se dobivaju licence i tu smo reko sam danas već u svojim replikama moramo biti mudri, a ne jalni. Znači mi tržište liberalizirat ajmo reći u tom segmentu moramo jer je to danas funkcioniralo dok se netko nije pobunio i mi smo na pravila, određena pravila kad smo ulazili u EU pristali i naravno da tu treba naći najbolja rješenja i vjerujem da imamo mudrosti da to učinimo, ne na način da postanemo svima neprijatelj kao što predlažu iz oporbe da nitko ne smije ovamo doći, a da mi možemo gdje god mi to želimo, to tako ne prolazi u uređenim zemljama, u uređenim državama. Što se tiče samih vodiča, mislim da je svaki mali iznajmljivač također vodič, nije licenciran, ali je prvi kontakt turista sa destinacijom i on mora određena znanja znati, naravno takvih tisuća i tisuća malih vodiča imamo zaista vrijednih koji rade da opstanu na tržištu i da na neki način budu na usluzi gostu u svakom momentu. Mi ne smijemo se povoditi za ovim porukama koje smo čuli iz oporbe da ovo ništa ne valja i da je sugestija na svakom zakonu da ništa ne valja, da ova vlada što god da napravi za hrvatske građane i kad podmeće leđa da spasi što se spasiti može, da uvijek radi kontra njih. To nije istina gospodo, nije istina jer o tome se može govoriti u brojkama, možemo govorit na skvakakvi način, možemo govorit o mjerama itd. ali sugerirati uvijek da smo loši, da uvijek govorimo ili radimo kontra hrvatskih građana, kao što su jučer govorili da radimo kontra branitelja, pa kontra civilnih žrtava itd. iz dana u dan, to je nekorektno, a ne donosi im ništa.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Bez obzira što je pahuljica povrijedila članak 238. našeg Poslovnika i što pokaziva dobar način da bude u skoroj budućnosti ministar Plenkovićeve Vlade za uljepšavanje stvarnosti, ja odustajem od ove povrede Poslovnika. Odustajete od? Odustali ste od opomene, praktički. Gospodin Zvane Brumnić. Poštovani kolega, vrlo je zanimljivo kako vi smatrate da je pomoć koju je Vlada učinila Agencijama se nalazi u činjenici da je Vlada dozvolila Agencijama da ne vrate građanima novce koje su uplatili za neisporučenu uslugu i time kreditira praktički, novcem građana te Agencije. Umjesto da je napravila Fond kojim je mogla garantirati Agencijama za novce koje vračaju i pomoć direktno Agencijama da se restrukturiraju u ovo vrijeme. Moram priznati, ne shvaćam vašu logiku koja kaže da ljudima koji su platili maturalac, za to digli kredite, nije trebalo vratiti novce za uslugu koju nisu dobili. Zadatak Vlade je da se ponaša pošteno, da pomogne jednima i drugima, odnosno da jednima ne štete, a drugima pomogne u ovom trenutku.

Ja ne znam. Ali vidim rješenja koja se nude kroz prijedlog Zakona, ovog, na kojeg smo utvrdili da nije dobar, da opet ne ide korist tih za koje se mi brinemo. To su oni koji su oštećeni kada su uplatili svoje aranžmane i Vlada pokušava naći načina i kroz ovaj Zakon da ih se obešteti. I mi kažemo, mi smo protiv toga Zakona, ali smo jako zainteresirani upravo za te koje je Vlada oštetila. Vlada? Nije Vlada oštetila, ako je Agencija naplatila nešto što nije mogla ostvariti s obzirom na vrijeme u koje smo ušli, ja ne vidim tu problem. Zašto vi smatrate da je rješenje onoga što vi kao se zalažete, da se vrati tima kojima je to na neki način oduzeti nepravedno, nepravedno, ali se desilo u vrijeme takvo kakvo je. Nije se moglo ostvariti proizvod koji je prodan, i sada se to želi vratiti, e sad se mi zalažemo tako da smo protiv Zakona koji to radi.

Vjerujem da u glavu znate svakoga turističkog djelatnika i svakoga poslovnoga subjekta na razini svoje općine, ali ovdje kad slušam oporbu, moram se složiti s vama iako jedna tema šta evo i kolega Cappelli govorio da bi trebali pričati sa osmjehom, jer u turizmu je itekako važan osmjeh, ako slušamo oporbu pari se da i Vlada ali i lokalna zajednica nema sluha za te turističke djelatnike ili da je to nama strani pojam. Ja sam brzinski ušao na stranice Ministarstva turizma, ali evo i na stranicu našega državnog tajnika, da ne spominjemo od samih mjera za očuvanje radnih mjesta u turizmu, od odgoda oslobađanja plaćanja turističke pristojbe, koncesijske naknade, promjenjivog stalnog dijela, sve što vi načelnici, gradonačelnici ste uskočili za turističke djelatnike, to sve govori. kolega Bačić. Jedna je bila recesija, koju smo uzrokovali, ajmo reći na svjetskim tržištima, veliki ekonomisti, pa smo se od toga oporavljali da bi onda sada ušli u drugi problem, o kojemu nikada nismo razmišljali, da će nam ugroziti turizam. Ja mislim da ni jedna Strategija nije predvidjela kao slabost ili moguću ugrozu da će to biti virus koji se pojavio u pučanstvu ili među ljudima. Iz nekih drugih zemalja, preselio se na prostor čitavog svijeta. O tome nitko nikad, vjerojatno nije promišljao niti ja znam da je to igdje zapisano kao neka moguća slabost ili ugroza u bilo kakvoj Strategiji, ali se desilo.

I sada kad želimo riješiti ovaj problem, koji se pojavio i bio je vidljiv i to želimo riješiti, oni kažu mi smo protiv toga, ali se zalažemo za njihova prava kojima trebamo to vratiti. Bio je povreda Poslovnika. Kolega Borić sada već treći puta uporno iznosi laž s ove govornice da netko je protiv rješavanja nečega. Ja se ne sjećam da je to netko rekao. Iznositi laž sa govornice, stavljati riječi u usta drugim zastupnicima nije primjereno. Je, pročitajte dobro 238. Ne. Molim? Oprostite. Ne možete komentirati to. Gospođa Baričević. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega. Evo vi i ja dolazimo s otoka, znamo da je turizam vrlo važna privredna grana na našim otocima i da su mnogi otočani oslonjeni na turizam kojeg vide kao izvor financiranja, napretka, te isto tako i priliku za promociju svojih otočkih proizvoda. Vi ste upravo bili u Vladi i državni tajnik u Ministarstvu pomorstva i radili ste i pomogli ste upravo na toj ideji kako promovirat otočke proizvode, iskoristi za vrijeme turizma. Isto tako kazali ste u svojoj vašoj raspravi istaknuli ste koliko je ova Vlada u ovoj krizi stala iza svakog radnika, koliko je dala potpora za turizam i za ugostiteljstvo koji su svoj rad morali obustaviti nažalost za vrijeme evo i sadašnje krize. Dakle, stalno se pomaže, novi paket je pomoći gospodarstvenicima bio za tzv. Covid kredite, danas smo isto čuli za likvidnost poduzeća [[Upadica: Hvala lijepa.]] hvala.

Znači tko koliko više može zapamtiti ovih neistina koje ovdje odslušamo s njihove strane. Znači turizam je važan RH i mislim pogotovo naš obalni, priobalni i otočni dio itekako živi od te djelatnosti jer znamo što smo prošli u proteklih godinu dana i u kakvoj neizvjesnosti danas živimo očekujući ovu sezonu za koju smo smatrali da će biti puno bolja nego prošla koja je bila na 50-tak posto ostvarenih ajmo reći noćenja i prometa, ali vidimo da i danas uoči prvih blagdana, uoči predsezone itekako imamo strah hoće li se desiti s obzirom na sve što nas okružuje i što nam se događa i sa cjepivom i sa samom pandemijom i virusom itd. I laka rješenja koje nude oni, u biti biti protiv, mi smo protiv toga, mi ćemo podržati ovo ali uz one promjene koje smo naveli da tražimo da se riješi pitanje vodiča.

Ja sam rekla da ćemo biti protiv ovog prijedloga u prvom čitanju, a ukoliko se neke stvari isprave, dopune sukladno našim prijedlozima i razgovorima i daljnjim raspravama mi ćemo svakako podržati ovaj zakon. Da odgovorim na povredu Poslovnika? Što je bila to replika ili povreda Poslovnika? To nisam vidio, onda vam moram dati opomenu. Ispričavam se, skoro bi je i dao sebi jer nisam vidio. Gospođa Branka Juričev Martinčev ima repliku. Molim, tko?

Kolega Borić govorili ste o vodičima i stavovima oporbe da sve što mi radimo ne valja, sve je kontra vodiča, sve je kontra naših građana, a vi i ja jako dobro znamo, a ja bi podsjetila i naše građane, hrvatsku javnost, a i ove kolege koji nisu bili u prošlom sazivu Hrvatskog sabora da u biti Zakon o pružanju usluga u turizmu koji smo donijeli 2017. godine je prvi put propisao da turistički vodiči EU mogu raditi na području RH i tada je taj zakon usvojen bez glasa protiv. 123 glasa su bila za, svega 5 suzdržanih, bez glasa protiv.

Gospođa Boška Ban Vlahek, replika [[Upadica: Ja bi odgovorio.]] Imate i odgovor, oprostite, oprostite, imate pravo, zbunilo me.

Znači, znamo sve što se radilo, očito da su sad ovi izbori i određene strukture koje možemo prepoznati kroz bilo koji zakon i jučer branitelje il civilne žrtve itd., uvijek treba biti kontra onoga što predlaže Vlada i onda oni uspiju utvrditi da će oni glasati protiv ali da su za. I tako smo mi to gledali i slušali već i proteklih nekoliko godina i onda to završi onako kako je završilo prošle godine 5.7. Tako da ne trebamo se oko toga raspravljati. Ono što mi želimo riješiti kroz ovaj zakon su 2 pitanja koja su otvorena. I to jasno poručujemo kroz svaku našu raspravu. A to da ova Vlada radi protiv nekoga, to sigurno nije istina i vidjet ćemo u drugom čitanju da sve ono što smo govorili ovdje da će imati svoju realizaciju kroz prijedlog zakona. Hvala. Uvaženi kolega Borić, nažalost smo posljednih 10-tak godina svjedoci potpune vulgarizacije profesije turističkih vodiča kao ambasadora RH i smatram da tromjesečna edukacija nije dovoljna da bi bilo koji budući vodič stekao najosnovnija znanja potrebna za obavljanje ovog zanimanja. Provedba o edukaciji i polaganje završnog ispita prepušteni su većinom privatnim učilištima i nažalost ne mogu se neoteti dojmu da je većem broju takvih edukacija cilj kvantiteta, a ne kvaliteta.

Znači 2000 godina statusa grada kojeg imamo kao grad Rab je nešto što ti ljudi znaju ispričati na svoj način, koliko je edukacija na nekom učilištu ili certifikat kojeg su dobili doprinijela tom njegovom znanju o tome se da razgovarati. Ono što oni znaju, oni koji su tamo živjeli i žive desetljećima i znaju koliko su ljudi upoznati sa gradom je najbolji moment u svemu tome. Ali mi moramo zadovoljiti i uvjete pa zvali se oni i forma, pa i ovu priču ako nas je netko primijetio, tužio moramo odgovoriti na primjeren način mudrošću, a ne kuknjavom kako sam to danas naveo jer moramo pronaći druga područja. I mislim da će to biti riješeno na način na koji smo predložili. Borić nemate više replika, hvala. Gospodin Jure Brkan sad ima svoju raspravu.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pa moje iskreno mišljenje je da ministarstvo o izmjenama i dopunama zakona radi u biti jednu dobru stvar i iskreno mi je žao što ove izmjene i dopune zakona nisu došle već i ranije ovdje ispred nas i što ranije stupile na snagu. Ono što ja vidim da ove izmjene i dopune zakona vrijede svima pogotovo državi koja se ozbiljno bavi i namjerava i u buduće baviti turizmom. Koliko se naša zemlja ozbiljno bavi turizmom, pa evo 2019. brojke najslikovitije to pokazuju. Znači govorimo o više od 19 milijuna turista koji su ostvarili više, skoro sto milijuna noćenja i ostvarili prihod našoj domovini veći od 10 i pol milijardi eura. Znači jedna ozbiljna država koja se ozbiljno bavi turizmom. Jer što je tu za tako ozbiljno bavljenje turizmom bitno? Bitno je pod broj jedan po meni sigurnost bilo da se radi o našim domaćim turističkim radnicima, stranim turističkim partnerima ili bilo kakvim investicijama u turizmu. Najbitnije je da je taj pravni okvir siguran i da će im osigurati njihovo poslovanje. Ne smijemo zaboraviti ni same korisnike, ni turiste koji također žele zaštititi sebe i svoje interese kroz jedan pravni okvir. Mi imamo solidan Zakon o pružanju usluga u turizmu donesen još 2018. godine do danas se par puta mijenjao. Međutim, takav solidan zakon nije mogao predvidjeti sve stvari koje se u budućnosti dešavaju. Pa evo tako ima nekoliko propusta i sad na te propuste, nas je u biti i na neusklađenosti sa europskim direktivama upozorila Europska komisija koja je pokrenula dva postupka povrede prava EU. A mi zemlja koja se ozbiljno bavimo turizmom moramo onda i postupiti po tome i što prije uskladiti naše zakonodavstvo sa europskim direktivama. A ja držim da je to bitno jer se radi o svega samo dvije izmjene, pogotovo ova prva izmjena koja je ona najbitnija a ona štititi direktno korisnike, tj. putnike na putovanjima a to je da se uplatom putovanju u paket aranžmanu zbog epidemije covida 19 naši putnici, naši sugrađani su ostali u neizvjesnosti da li će im biti novac vraćen i kada. Naša država je to tada u prvi moment regulirala izdavanjem vouchera i ovom otplatom 180 dana od završetka pandemije.

Ja držim ako usvojimo izmjene i dopune ovoga zakona, da će to naši građani pozdraviti. Svi ovi koji ste rekli da do sada nisu dobili novac nazad, da im se nudi neka druga varijanta za koju nisu u roku od 14 dana od raskida ugovora dobit će povrat svoga novca. I zato držim da je to jedna vrlo dobra stvar koju mi sada radimo. Čuli smo da su agencije uglavnom to već i napravile, vratile povrat novca, a svakako za sve one druge koje nisu tu naša Vlada je donijela program dodjele državnih potpora Sektoru turizma u visini od jedne i pol milijarde kuna, tako da i njihova likvidnost ne bi trebala biti upitna. Ono što se nameće kao velika ugroza ovdje, da će naši turistički radnici ostati bez posla zbog toga što se mijenja način kako će se polagati poseban dio stručnog ispita za turističke vodiče. Ja držim da tome nije tako. Znači na 19 milijuna turista i s time da imamo pet i pol tisuća domaćih turističkih vodiča, a svega 70-tak turističkih vodiča je do sad konzumiralo ovakav način držim da tu ugroza bitna ne postoji s tim više što smo čuli da obaveza polaganja posebnog dijela stručnog ispita i dalje ostaje na snazi s tim da će se točnije definirati pravilnikom koji će do drugog čitanja točno se definirati, izaći u pravom smjeru da svi budu zadovoljni uključujući i same turističke vodiče. Ono što držim da je puno bitnije istaknuti to su ilegalni vodiči i ilegalna vođenja koja nastaju. Znači ljudi koji nikako nisu kvalificirani, koji nemaju nikakav položeni ispit dan danas već sada po postojećem zakonu rade stručna vođenja, mi ih moramo loviti, mi ih moramo kažnjavati. To je na žalost činjenica. A s druge strane bilo bi bolje da i tu veću ovlast damo inspekcijskim službama, možda da ih proširimo i na neke druge službe i da što prije riješimo taj problem ilegalnog vođenja, a ne vođenja ljudi koji su ipak kvalificirani i stručni da obavljaju svoj posao. Imamo dvije replike. Uvaženi kolega, na žalost ovdje nije riječ o slobodnom tržištu unutar EU argumentom kojim se prema javnosti opravdava ovaj zakon, nego prvenstveno o pogodovanju stranim vodičima i tur operaterima s naglaskom na one zemlje u kojima profesija turističkog vodiča nije regulirana kao i zemlje koje su 80% emitivna tržišta kao što je to primjerice Njemačka. S druge strane ja gledam, postavljam sebe u poziciju što da se našim turističkim vodičima koji rade u drugim zemljama nameću ovakva pravila da moraju hodati po 21 županiji i polagati 21 poseban ispit. Znači to je maltretiranje iskreno i za našeg domaćeg vodiča, kamoli za strane. A s druge strane, pravilnik koji će pratiti izmjene i dopune ovoga zakona, ja vjerujem da će dobro i sigurno urediti da nekvalificiran osoba ne može voditi po našim turističkim lokalitetima. Kolega Brkan, govorili ste o problemu s kojim se susrećete a to su ilegalni vodiči. Možete li nam reći kakva saznanja imate o tom problemu i da li je u slučajevima prijave takvog kršenja zakona reagirao Državni inspektorat? Naime, to je sasvim sigurno problem za turističko mjesto poput vašeg ali i za sva druga turistička mjesta jer smo svjesni da bi se postalo vodičem, ipak je potrebno odraditi određena školovanja i položiti određene ispite i ulagati kontinuirani trud i stalno obrazovanje. Stoga bilokakva nelojalna konkurencija koja dolazi kao jedan vid mogli bi reći, crnog tržišta, nije dobrodošla. Dakle, imate li neke detaljnije informacije i kako tu postupaju nadležna tijela? Ono što vam mogu iz prve ruke konkretno reći, znači govorimo da svi veliki turoperatori i ozbiljni igrači bilo da su strani, bilo da su domaći koji imaju svoje kapacitete u nekoj turističkoj destinaciji, bilo u hotelima, bilo u privatnom smještaju, imaju uglavnom svoje turističke pratitelje koji borave u destinaciji ali njih nikad nismo ulovili u ovakvim prekršajima. Ono što se dešava kao jedan incidentni slučaj, dolazi neka grupa u prolazu ili neka autobuserska grupa kao maloprije što smo čuli primjere, e tada oni se iskrcaju na prvom slobodnom parkingu, rade vođenje kroz turističku destinaciju, nema tada turističke inspekcije koja može direktno zaustaviti i onda mi reagiramo sa našim komunalnim redarima, čisto da ih upita šta radu i oni tada kažu na nekome lošemu hrvatskom, nikakvome, znači nisu stručni, nemaju licence, nemaju ništa, da oni čisto usmjeravaju, pomažu, asistiraju svojim gostima gdje će naći dućan, plažu, toalet i tako to. Smiješno ali nažalost, tu trebamo inspekcijski nadzor

Ja sam imama u startu zamišljenu malo drugačiju priču ali slijedom ove rasprave, drago mi je vidjet da se može nekakav dogovor postići slijedom rasprave i doć do nekakvih zajedničkih saznanja pa ću reći prvo ovako, kolegica je maloprije spomenula da je zakon donesen jednoglasno, da ste čini mi se rekli, … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] bez glasa protiv, 2018. Da, donesen je tada bez glasa protiv jer je direktiva postojala i tada, međutim tada su postojale ugrađene u zakon nekakve zaštite prema domaćim vodičima kao obveza polaganja tog posebnog djela stručnog ispita po županijama. Sada se predlaže potpuna defragmentacija tog djela ispita i koliko smo čuli kroz raspravu, pristalo se na nekakav kompromis da se ide barem na regije. Dakle, sada neki strani vodič umjesto onoga što je predloženo a što se nadamo da će dakle do drugog čitanja bit ispravljeno će ipak polagati te ispite, samo za pet regija za 21 županiju ovisno o onome što mu treba. I to se radi i to je slučaj kod onih država EU-a i europskog gospodarskog prostora gdje je ta djelatnost regulirana. 13 zemalja nema reguliranu tu profesiju, to su slušajte koje zemlje. Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Island, Irska, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Švedska, Švicarska. Sve uglavnom velike emitivne zemlje što se ovog tržišta tiče. Na razini EU-a se već jako dugo razvija ova rasprava, i postoji svojevrstan fight među zemljama između onih koje su uglavnom emitivne i one koje su uglavnom receptivne, što je logično. Ono što mi apeliramo je da se ta rasprava nastavi u smislu zaštite maksimalne moguće naših domaćih vodiča jer direktiva je nekakav zajednički cilj EU-a a način na koji će se prilagodit u nacionalne zakone je ostavljeno nacionalnim vlastima, je li, da svak može birat na koji način će to provest. E sad, čuli smo da dakle će se ipak prihvatiti ta uvjetovanost B2 poznavanja hrvatskog jezika, da će se prihvatiti, vjerojatno sve govorim, je li, čekamo drugo čitanje, fragmentiranost ispita 5 regija i ono što je u principu najveće bojno polje je taj popis zaštićenih lokaliteta koji nam se uporno, forsira nam se uporno da ga se reducira maksimalno a to je zapravo svi znamo, najveća vrijednost svih tih naših turističkih lokacija, mislim neće nitko doć u Dubrovnik i reć da je vidio Dubrovnik kako se nije popeo na zidine, isto ko što niko neće doć u Pariz i reć da je bio u Parizu bez da se popeo na Eiffelov toranj, niti će netko doći razgleda Split a preskočit Dioklecijanovu palaču. Ako Dioklecijanova palača neće bit u cijelosti zaštićena kao lokalitet, niti barem, barem trg Peristil, nego će biti zaštićena samo katedrala, doći će neki vodič, fino će stat na taj Peristil kao nezaštićeni trg povijesne važnosti i pričati o toj istoj katedrali. Razgledanja grada Splita nema bez da niste stali na Peristil i pogledali tu katedralu tj. ušli u nju. Ako se neće ulazit u te lokalitete i razgledat njih, neće se plaćat ni ulaznice pa će i brojni proračuni malo osjetiti da pate. Mislim da bi se tu mogao naći bolji način i ispoštovati direktivu i bolji način zaštite naših vodiča. Zanimljivo bi bilo vidjeti koliko, to nisam uspjela nigdje pronać, koliko su nas natjerali do sada da reduciramo taj popis lokalitete, jer taj popis trenutni postoji, objavljen je na stranicama ministarstva, ali što su nas do sad već natjerali da s njega maknemo, nije nigdje vidljivo, niti je nigdje vidljiv cilj, koji je krajnji cilj, na koliki broj mi to moramo spustit. Mislim kolega Brkan da ste vi spominjali, nije moguće doći u Grčku, Grčku ste spominjali, nekom vodiću iz Italije i odradit razgledanje Partenona. Ja nisam sad upratila iskreno, zaista kojom regulativom nacionalnom su se oni zaštitili, ali se jesu zaštitili, možda bi bilo dobro upratiti točno što su neke druge zemlje napravile, pa da ne budemo mi oni koji ćemo se najviše poklonit, nego da inzistiramo i mi na nekakvom paritetu s drugima. Evo, poštovana kolegice Glamuzina, znate li možda zašto se u defragmentaciji posebnog dijela ispita za turističke vodiče nije išlo prije nego evo baš sad. Pa zločesti odgovor na to pitanje bi bio zato što je sad potrebno olakšati drugima obavljanje tog posla, dok kad su se time bavili samo naši vodiči bio im je radi kvalitete usluge i časti profesije, maksimalno dignuta ljestvica i polagalo se po županiji, svi lokaliteti su bili zaštićeni, morala se posebna pozornost posvetiti tome.

Poštovana zastupnice, kad sam postavljao pitanje tajniku, tajnik je sa biti mog pitanja zapravo skrenuo na temu zaštićenih lokaliteta. Činjenica je da će ti lokaliteti u smislu ovog Zakona biti zapravo jedina područja nad kojima ćemo imati neki suverenitet.

Zato, pretpostavljam zato što bi bilo previše rasprave otvoreno o tom pitanju koja je, i onda bi se otežalo donošenje tog Pravilnika i ja pretpostavljam, mislim prihvaćam da je rasprava o tome bi bila široka i kompleksna i da bi bila teška, međutim skrenut ću pozornost na sljedeći dokument. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, koji u članku 17. točka 4. kaže, nije dopušteno utvrditi ovlaštenje prema kojemu bi se nižim podzakonskim aktom propisivali uvjeti pod kojim se ostvaruju prava ili izvršavaju obveza ili uvjeti za obavljanje određene djelatnosti, jer to može biti smo sadržaj Zakona. I bilo bi dobro da je taj Pravilnik dio Zakona, da ga svi vidimo i znamo točno na što pristajemo ovim izmhenama.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Nema sad kolege tu kojem sam htio replicirati, ali reći ću, kad iziđem za ovu govornicu, onda iziđem s nekakvim razlogom da pokušam one koji su predlagači zakona uvjeriti u nešto što ja mislim da je ispravno. Kada netko od nas kaže da se s nečime ne slaže, to ne znači da želi nešto loše, nego ima nekakvo drugo viđenje, pa tako i po pitanju ovog Zakona. Državni tajnik vjerojatno zna da sam ja uputio i ranije pitanje u pogledu vraćanja novaca korisnicima usluga Agencija vezano za maturalce, jer je potpuno nelogična bila odluka sa naslova onih koji su bili korisnici, koje je Vlada tada donijela da se ti novci mogu dobiti tek 180 dana nakon što prođe Corona kriza. I ja sam u svom pitanju ukazao na taj problem. Sada vidim da se pronašlo nekakvo rješenje. Ovo rješenje je primjereno. Ja mislim da ga je Vlada trebala donijeti, istini za volju, ne 15 dana nakon što smo proglasili Coronu, jer je tada bilo nemoguće sagledati cijeli okvir što se dešava, ali da ga je nakon tri mjeseca ili 6 mjeseci kada se vidjelo da se maturalci neće moći održati, da djeca koja danas idu, odnosno onda su išla u 4. razred neće iskoristiti tu priliku, to je propalo. Jednostavno ti novci više neće biti iskorišteni za maturalac i tim roditeljima je trebalo naći načina da se vrate novci. Da li je to bilo kroz način da je država trebala napraviti nekakav garancijski fond, da li kroz to da je država preuzela nekakve garancije prema agencijama, pomogla ih financijski da oni isplate roditelje, to je trebalo u tom trenutku razmišljati.

S jedne strane govorimo da to nije dobro, a s druge strane moramo biti svjesni da je to danas tako. Da danas propustiti priliku pomoći turizmu bi u stvari značilo da ćemo se sutra naći samo u još većem problemu. I ono što je meni krivo kada Vlada dolazi ovdje u Sabor mijenjati neki zakon, što ne donese učinke tog Zakona u dosadašnjem vremenu. Mene bi zanimalo koji su bili učinci ovog Zakona, što se pokazalo kao dobro, zašto se to pokazalo kao dobro, pa onda to ostaje u Zakonu, što se nije pokazalo kao dobro i što treba mijenjati. Mi ovdje mijenjamo Zakon isključivo zato što nam, i to ne radimo samo u ovom Zakonu, nego i u mnogim drugim, zato što nam Europa nešto nalaže. Je dio smo te Europe, imamo nekakve koristi, pa onda moramo poštovati neka pravila. Ali, kao što sam već jedanput rekao, pozivam Vladu, da svaki puta kada dođe ovdje sa prijedlogom zakona odnosno prijedlogom izmjena nekakvog zakona da dostavi učinke tog zakona ne bismo li znali točno o čemu razgovaramo i na koji način se nadamo da će to u budućnosti utjecat na naše u ovom slučaju gospodarstvo. A htio sam samo još reć ovdje praktički razgovaramo samo o dva segmenta turizma, jedno su agencije koje će na ovaj način isplatiti novce korisnicima i turistički vodiči, ne uzimajući uopće u obzir da pružanje usluga u turizmu je puno šire, da je utjecaj na samo gospodarstvo puno širi i ja sad kažem stvarno bi volio vidjeti utjecaj svih mjera koje je vlada donijela na naše hotelijere, male iznajmljivače i one prijevoznike autobusima. Ti prijevoznici vrlo često su na televiziji, vrlo često iskazuju problem koji imaju, a mi moramo biti svjesni da oni nose jedan ogroman dio prihoda u turizmu jer mi smo davno počeli pričat da ne želimo biti samo zimmer frei nego da želimo jednu dodatnu uslugu pružiti turistima koji dolaze u RH, naplatiti tu uslugu, a upravo ti autoprijevoznici daju tu uslugu i omogućavaju tu uslugu.

Slijedi pojedinačna rasprava uvažene zastupnice Grozdane Perić.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo nakon svih kolega do sada mislim da smo puno toga rekli, ali da još jedanput treba istaknuti činjenicu da smo kao članica EU dio jednog velikog tržišta koji kako kreira određene i prijedloge isto tako i u nekim prijedlozima moramo sudjelovati i tražiti najbolja rješenja kako će, kako ćemo zaštititi vlastitu privredu. Ovdje je vrlo značajan segment dakle turističke usluge i turizam sam po sebi znamo da je 2019. bila iznimna i da je proizvod te uspješne sezone bio preko 10 milijardi EUR-a i skoro 20 milijuna noćenja. Moramo uzeti u obzir da je preko 90% noćenja su strani turisti bili u 2019.g. i to je ono što isto tako ne bi smjeli zaboraviti kada govorimo o ovoj važnoj grani turizma. Puno je toga do sada i napravljene su neke analize stručne gdje se isto tako prati koliko je bilo u 2020. odnosno pad ukupnog prometa i noćenja je bio oko 55% i država smo koja je vrlo blizu odnosno ima vrlo značajan goste koji dolaze automobilom, dakle to je ona prednost koja je bila naša u ovoj kriznoj covid 2020.g., dok je manji broj turista dolazio avionom i na taj način evo ono što je, su i prethodno kolege spomenule, dakle mi kao takva destinacija smo ostvarili puno bolje rezultate nego što su to neke druge isto tako turističke države kao što je Španjolska, Grčka, Italija i slično. Dakle, ono što je važno u ovom dijelu kada govorimo o povratu sredstva za turističke agencije i prijevoznike, dakle RH i vlada je itekako se zauzela da se sa vaučerima na jedan način amortizira udar koji je nastao u onom momentu kada se nisu mogle ostvariti objektivno i dati određene usluge, ali isto tako sada reagira na način da svojim, svojom garancijom države od milijardu i po kuna omogućava da se ti isti sudionici mogu doći do likvidnih sredstava i kvalitetno i pravovremeno u roku dakle od 14 dana nakon raskida ugovora vratiti sredstva onoga tko ih je i uplatio. Prema tome, to je više nego korektno i to je nešto što trebamo i moramo poštivati jer smo i sami ili sudionici oni koji dajemo usluge ili koji, koji tražimo povrat svojih sredstava. Što se tiče turističkih vodiča, isto tako dolazim iz grada koji je, koji ima i itekako i kvalitetne kulturne sadržaje i itekako značajne destinacije i vrlo kvalitetne vodiče i sigurno da nama nije u interesu da našim ljudima umanjimo i smanjimo posao i prava, prema tome jako je važno kako ćemo kreirati ovaj zakon na način da se maksimalno zaštitimo, ali nemojmo zaboraviti da ti naši vodiči isto tako mogu odlaziti vani u druge države na području EU i davati svoje usluge poštivajući isto tako odredbe tih država, dakle mogu zarađivati i u tim destinacijama kao što evo mogu to činiti i njihovi pod određenim uvjetima kod nas. Hvala lijepa, imamo dvije replike. Uvažena zastupnice evo u vašem izlaganju govorili ste o pomoći države odnosno o turističkim vodičima. Pa mene interesira što bi ovaj zakon trebao iznjedriti u drugom čitanju da bi turistički, naši turistički vodiči bili zadovoljni? I moje drugo pitanje s obzirom na Covid krizu koja je tu i da nema neke svijetle perspektive i od ove turističke sezone ima li država snage pomoći turističkim djelatnicima i dalje na ovakav način da sačuvaju radna mjesta? Da, vrlo je teško sada je to već druga godina kada je i dalje neizvjesnost vrlo velika i sigurno da svi promišljamo, a tako i Vlada na koji način zapravo omogućiti što kvalitetnije uvjete i na jedan način zaštiti samu privredu. Međutim, to ovisi o puno faktora i jako će biti važno kako će se zapravo ova pandemija kod nas dalje razvijati da li će ona se uspjeti ublažiti, da li ćemo se uspjeti otvoriti što prije ili ćemo ponovno imati recimo kao prošle godine samo 50 ili manje posto. A što se tiče naših vodiča potrebno je određene kriterije postaviti, to je spomenu i kolega Franković, dakle ja mislim [[Upadica: Hvala.]] da je to najbolji način zaštite. Pa kolegice Perić vi i ja dolazimo iz županija u kojoj je jedna od osnovnih djelatnosti turizam. I naš zadatak je tu zastupati stavove, interese i turističkih vodiča i putničkih agencija međutim isto tako i korisnika tih usluga. Naime, prisjetimo se da je, da su brojni naši građani npr. uplatili ekskurzije za svoju djecu već u prosincu 2019. godine kad nije bilo za pretpostaviti da će nam uslijediti jedna i zdravstvena i gospodarska kriza i upravo Vlada RH već u 4. mjesecu predložila i donijeli smo izmjene ovog istog zakona kako bi to premostili vaučerima. Kako kriza ide dalje našim roditeljima je bitan novac. Ništa im ne znači sam taj vaučer. I mislim da je ovo iznimno bitno i da će naši roditelji, prije svega roditelji pohvaliti tu inicijativu i ovaj prijedlog kojim će moći vrlo uskoro dobiti novac. Zaista je bilo bitno reagirati u pravo vrijeme. Dakle, tada u početku jedno prijelazno razdoblje je upravo bilo premostiti vaučerima. To je možda za individualne bilo kakve ovaj izlete ili, ili odlaske bilo jednostavnije, međutim ovako kada su to organizirani, kada su to djeca i život ne može stati onda sigurno da roditeljima ne odgovara da se pojedinačno to rješava nego da se postoji mogućnost upravo povrata sredstava ovaj natrag, a onda će oni odlučivati o tome na koji način će dalje kreirati putovanje.

kolegice i kolege, evo ja ću se malo više osvrnuti na ovaj problem dakle povrata sredstava krajnjim kupcima preko agencija i intervencije države u osiguravanju milijardu i 500 milijuna kuna sredstava da bi se mogla održati turistička djelatnost i da bi se u kondiciji mogao održati cijeli turistički sustav. Prije nekoliko mjeseci odnosno nešto manje od 2 mjeseca imali smo jako živu raspravu o HGK, imali smo prije toga raspravu o Hrvatskim turističkim zajednicama, dakle jako, jako živu raspravu gdje smo na kraju ustanovili što se tiče samih hrvatskih turističke, dakle turističke zajednice na području RH na čelu sa Hrvatskom turističkom zajednicom da je potrebno imati sustav. Bez sustava vi danas ne možete napraviti apsolutno ništa. Infrastruktura mora postojati i danas smo svjesni i u ovoj raspravi da želimo očuvati sustav. Da želimo očuvati sustav dakle turističkih vodiča u RH, ali isto tako sustav turističkih agencija koje su veoma vrijedan kotačić i neizostavni kotačić u procesu dovođenja gostiju u RH. U ovoj cijeloj zahtjevnoj turističkoj godini iza nas, zaista turističke agencije su se našle u jednom nezavidnom položaju, a to je da su dobile sredstva od svojih kupaca i kao što to obično i biva i tko poznaje agencijsko poslovanje moraju dio sredstava ako ne i sva sredstva uplatiti kao avans krajnjim davateljima usluga, a to su hoteli, to su autoprijevoznici, to su avioprijevoznici negdje u tuzemstvu, a negdje u inozemstvu. Jednostavno turističke agencije i njihovi djelatnici našli su se u jednoj zaista zahtjevnoj situaciji gdje je trebala tu intervencija države, a to je to danas vidimo sa ovim prijedlogom zakona da se trebaju zadužiti kod naših banaka sa 100%-tnom doduše državnom garancijom preko HAMAG-a i HABOR-a da bi mogli vratiti novce dakle onim kupcima koji su zakupili paket aranžmane koje su oni nudili kao svoj proizvod. Ovdje moramo odmah reći da dalo se malo naslutiti u nekim raspravama da možda nisu korektne turističke agencije bile u potpunosti, da su potrošeni novci unaprijed ne to sigurno nije istina. Turističke agencije moraju svoj dio rezervacija obaviti na vrijeme i za to su upravo te uplate koje su lansirane potrebne za taj dio posla i to moramo znati i tu moramo definitivno zaštititi te ljude koji rade taj posao da ne ispadne da su ga oni potrošili za nekakve druge aktivnosti nego oni su, dakle potrošeni upravo za posao koji obavljaju. Pozdravljam ovaj zakon u smislu gdje će Hrvatska država stati i sa garancijama iza kredita koji će morati dignuti agencije da bi mogle vratiti ta sredstva, ali isto tako treba razmišljati i o definiciji da i krajnji korisnici novca koji su dobili taj novac od agencija da ih se na neki način obveže i vrati istim tim agencijama već prethodno uplaćeni novac. Nadam se da će biti tu dosta korektnosti barem što se tiče tuzemstva i da će hotelijeri koji će biti i dio korisnika ovih, dakle sredstava od milijardu i 500 milijuna kuna da će to i učiniti u lancu kada budu osigurali ta sredstva kroz kredite. Isto tako, jako je bitno reći da kod vodiča, da ovim prijedlozima koje je kolega Mato Franković rekao u ime kluba HDZ-a da će se definitivno riješiti ova dodatna pitanja koja su imali vodiči kao prethodna pitanja da bi podržali ovaj zakon. Ja mislim da ćemo na kraju biti svi zadovoljni kada se bude izglasao u drugom čitanju ovaj zakon. Po mom mišljenju ovo je jedna vin vin situacija. Na žalost evo u nekim situacijama moramo popustiti možda za ono što nebimo, da nismo članovi EU. Imamo nekoliko replika.

Naravno da je to bitno posebno u Sektoru turizma koji čini 18% BDP-a. I kad gledamo ovaj zakon i direktivu, ali i nedavno smo razgovarali o zaštiti potrošača potpuno je jasno da turističke agencije trebaju vratiti novac onima koji su taj novac uplatili, a nisu iskoristili aranžmane. No, otvorili ste jednu temu o kojoj se danas slabo moglo čuti ovdje u raspravi, a to je da te turističke agencije kada traže akontacije unaprijed one to traže ne iz nekog hira već zato da bi mogle bukirati u stvari te aranžmane u hotelima ili organizirati neka druga vođenja ili letove ili što već jest potrebno da bi se aranžman realizirao, pa me zanima imate li neke povratne informacije od naših turističkih agencija. Koliko su one uspjele ostvariti povrata sredstava tih novaca koji su uplatile za aranžmane koji se nisu ostvarili? Ono što mogu reći okvirno da je negdje 50% traženih sredstava već sada vraćeno ako sam dobro shvatio. To su velika sredstva koja su u velikoj većini iz svojih likvidnih sredstava vraćale agencije. Nešto je bilo povratka i dobre volje od naših tuzemnih davatelja krajnjih usluga. Ali vi morate znati da su konkretno i turističke agencije zakupile paket aranžmane i u stranim državama. Znate da ekskurzije velikom većinom u ovim izlazećim razredima srednjih škola vole otići i u Grčku, i u Španjolsku i u zemlje Mediterana. Tako da ne znam kako su oni uspjeli riješiti taj problem. Mislim da su tu ostali ono što se kolokvijalno kaže kratki za te novce. Kako će se to kasnije rješavati to je sve pitanje odnosa, dakle agencije i krajnjeg korisnika. Ali zato je dobro da će država garantirati za ovaj dio novca da kupci tih aranžmana mogu imati povjerenje i dalje u hrvatske agencije i da one mogu dalje raditi. Kolega Kliman i ja bih isto svoju repliku vezano za ovaj problem koji će imati naše putničke agencije vezano za sredstva koja su već uplatila hotelijerima. Recite mi što vi predlažete kada se radi o hotelijerima koji su na području RH i koje možemo sigurno na neki način i prisiliti našim zakonskim odredbama. Pa ono što mi možemo sigurno napraviti da pomognemo, dakle turističkim agencijama koje su unaprijed uplatile sredstva a u tuzemstvu imamo krajnjeg korisnika da li su to hoteli, ako su to autoprijevoznici, ako su to avioprijevoznici mislim da bi to ministarstvo trebalo razmisliti da regulira taj status pogotovo kad se koriste ova sredstva koja će biti sada na ekspoziciji da to bude jedan od uvjeta da vrate i agencijama u lancu taj novac. Jako je bitno održati , dakle lanac prodaje u turizmu. Mi znamo često čuti veoma neopravdano da se nama turizam dešava. Ne, nama se turizam ne dešava, nego ovaj sustav koji garantira da ćemo moći goste dovoditi u Hrvatsku. Ako ovo pukne u jednom segmentu neće biti dobro.

Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine zastupniče Kliman i kao bivši ministar dozvolite da još jednom samo podsjetim na ovdje višesatnu raspravu o članarinama turističkim zajednicama gdje smo čini mi se došli u jedan lijep nivo suglasja gdje smo govorili, odnosno barem predložili da turističke zajednice jesu dio sustava i kao takve apsolutno moraju postojati. Prvenstveno bih želio vas zamoliti za još jedan odgovor što ćemo sa kontinentalnim turizmom. Naime, naš turizam jest prvenstveno onaj jadranski. Činjenica je da je ogroman potencijal u kontinentalnom turizmu i da tu moramo kao država svjesno i racionalno ulagati.

Poštovani kolega Dretar, da slažem se s vama, to je jedan jako veliki potencijal i to je nužnost dakle uključivanja u hrvatski turistički proizvod u postotku puno više kontinentalnog turizma nego što ga ima danas. Vi znate ako ste pratili moj rad, kratki je bio, ali reko bi da je bio intenzivan, ja sam bio jedan od tih koji je pokušao razvijati Cro karticu koja je trebala razvijati ovaj dakle upravo taj, taj segment turizma dakle kontinentalni turizam.

Pa evo, pred sobom imamo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu i svaki zakonski prijedlog koji dolazi u ovu sabornicu u dva čitanja odma garantira da i mislim da bi trebao biti daleko kvalitetniji nego oni koji dolaze u hitnoj proceduri. Uvjerena sam da sve ono što je danas rečeno i što se moglo čuti i kroz rasprave u saborskim odborima i u ovoj sabornici da će predlagatelj resorno ministarstvo razmisliti i u konačnom prijedlogu dosta toga da će se naći jer svi imamo isti interes zaštititi ne samo naše turističke vodiče i putničke agencije već i korisnike svih tih usluga i naše građane. Naime, vidimo da ovim prijedlogom zakona imamo dva područja u koja se, koja mijenjamo, jedno se odnosi na putovanja i paket aranžmane povezane sa, sa putnim aranžmanima u odnosu na vaučere i onaj drugi dio koji govori o priznavanju stručnih kvalifikacija u odnosu na reguliranu profesiju turističkih vodiča. Čuli smo kritike da nam to nalaže EU, svaki put moram reći da je malo smiješno kad nas smeta sve ono što bi trebali napraviti u našim zakonima, koje kritike dobijamo i kao da zaboravljamo da smo od 2014. do 2020. imali 10,7 milijardi EUR-a na raspolaganju i da preko 80% naših investicija upravo je iz tih sredstava. Što to znači za naše gospodarstvo u svim segmentima, od onih iz projektiranja, građenja do kvalitete života naših umirovljenika i brojnih projekata koji su iz tih sredstava financirani. Da ne kažem u narednom periodu ponovno od 2021. do '27. imamo preko 24,2 milijarde EUR-a na raspolaganju bez kojih sigurno RH ne bi mogla razmišljati o bilo kakvom razvijanju, osiguranju, niti minimuma kvalitete života naših građana, posebno nakon ove zdravstvene i gospodarske krize. Kad govorimo o vaučerima vidjeli smo da nas je sve zatekla u ožujku prošle godine ta zdravstvena kriza, potom i gospodarska i da je Vlada RH izuzetno brzo reagirala i već u travnju 2020.g. imali smo izmjene i dopune upravo ovog zakona gdje smo dali mogućnost turističkim agencijama za izdavanje vaučera za neizvršena putovanja. Međutim, sigurno da su brojni naši građani korisnici tih vaučera ili nisu ga željeli iskoristiti ili im je, ili u biti žele svoj novac zbog njihovog i velikog pritiska i direktive neophodna nam je da, a i neizvjesnost roka vezani uz prestanak epidemije bolesti putnici će moći birati da li žele vaučer ili sredstva. Međutim odbor, na Odboru za turizam je rečeno, a i moglo se čut i vidjeti da je 4. veljače '21. ove godine znači Vlada RH već donijela odluku o usvajanju programa dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji koji je odobren i od strane Europske komisije njenom odlukom od 11. siječnja i tu upravo kao što je rekao i prethodno kolega Kliman, država izdaje državna jamstva u vrijednosti od jedne i po milijarde kuna, a program provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa HBOR-om i HAMAG-om. Kad su u pitanju turistički vodiči, kao što sam rekla i u replici, ona osnovna promjena je bila još 2017.g. i tu nije bilo nijednog zastupnika koji je bio protiv kada se govorilo da će privremeno ili povremeno turistički vodič iz područja, sa područja EU ili Švicarske konfederacije obavljati djelatnost u našoj zemlji, ali treba imati položen stručni ispit. I sad on mora položiti posebni stručni ispit, ne više briše se ono da on mora biti organiziran po županijama, već će kao što vjerujem i kao što je ispred našeg kluba kolega Franković rekao, a ministarstvo će sigurno i usvojiti da to bude po regijama. Naime, dolazim iz Šibensko-kninske županije, kolegica iz Zadarske, mislim da ne bi imali ništa protiv da vodič položi i za jedno i za drugo područje i da može voditi i po jednom i po drugom području.

Juričev-Martinčev i vi i ja smo se kad smo razgovarali o Zakonu o turističkim zajednicama ovdje sjedeći vrlo blizu jedno drugoga na tren našli u nekom diskursu, ali kasnije kada smo popričali shvatili smo da u stvari cijelo vrijeme mislimo i želimo isto. Još jednom bi želio skrenuti pažnju i vas zamoliti za komentar da se nalazimo pred pokretanjem sudskog postupka od strane Europske komisije protiv RH jel strašno kasnimo sa zakonom o kojem danas ovdje raspravljamo. Pa evo vidimo i danas da nismo svi jednoglasno za ovakav prijedlog zakona. Naime, kad su u pitanju vaučeri tu je trebalo osigurati sredstva. Sada tek imamo milijardu i po kuna jamstva i razgovori su trebali biti i sa HBOR-om i sa HAMAG-om i sa predstavnicima udruga putničkih agencija. Kad su u pitanju turistički vodiči vidimo da i sad još uvijek imali smo i kroz javnu raspravu preko 400 primjedbi jer vodiči smatraju da bi ih trebalo potpuno zaštiti. Međutim, nisam stigla kroz raspravu reći tu bi naglasila, kad su zaštićena područja i lokaliteti u pitanju oni imaju poseban tretman npr., čak u nacionalnim parkovima statutom se propisuje i određuje koji vodiči mogu voditi. Znači da naši građani znaju da nije to nekakav nered i svak može iz bilo kojeg područja na bilo kojem voditi i predstavljati određeno područje.

Uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege, puno se već reklo o ove dvije najbitnije stvari koje se ovim Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu očekuju i ja tu neću puno ništa dodati osim onoga što je bitno i u replici sam to i rekao taj Članak 70. koji je vrlo, vrlo bitan pa i za onaj kraj iz kojeg ja dolazim, naravno iz Slavonije gdje će ovi lokaliteti biti zaštićeni pogotovo kad govorimo o novijoj hrvatskoj povijesti. Grad Vukovar kao grad heroj zasigurno ne bi bilo dobro da dolaze neki turistički vodiči koji bi tamo tumačili nekakvo svoje viđenje povijesti koja se je dogodila na tom području. Ono što ću evo iskoristiti ovih 5 minuta da malo progovorimo o nečemu o čemu se rijetko govori u Hrvatskog saboru, a to je kada je u pitanju turizam to je kontinentalni turizam. Kontinentalni turizma je nešto što sa svega 2,2% participira u turizmu RH naravno kad izuzmemo Grad Zagreb. Ako kažemo da je one 2019. godine koja je bila referentna godina za turizam u RH, Hrvatsku posjetilo negdje oko 16 miliona turista i ostvareno je 100 miliona noćenja onda zasigurno i mi Slavonci, Baranjci i Srijemci se imamo pravo pitati koliki je tu naš dio. Ako ne samo u turizmu, a onda i u onome o čemu se 30 godina priča u Hrvatskoj, a to je spoj zelene i plave Hrvatske.

Naravno Slavonija, Baranja, Srijem su područja koja su pretrpjela strašnu devastaciju za vrijeme Domovinskog rata. I ja želim ovim putem zahvaliti svim turističkim djelatnicima sa područja ovih 5 slavonskih županija pa i cijelog kontinenta koji se trude pokazati da je i to lijepi dio Hrvatske, da je to možda najljepši dio Hrvatske naravno ako izuzmemo, izuzmemo Jadran. I da se tu ima i što vidjeti i što doživjeti i ja bi rekao da nema gostoljubljivijih ljudi od naših domaćina koji vs mogu dočekati u ovom kraju lijepe naše domovine. Mislim da Ministarstvo turizma kroz svoje projekte, kroz svoje programe nije zaboravilo kontinentalni turizam i da je kontinentalni turizam nešto na što treba početi polagati ne resurse samo nego i kompletno ga pripremiti za ono što bi on mogao pružiti. Zato što je puno uloženo u infrastrukturu, uloženi su ozbiljni novci u ono što se zove turistička ponuda i što se zove turistički proizvod. Stoga evo ovom prilikom želim reći da govoriti o turizmu treba što više, no ono što zasigurno u turizmu treba puno više činiti, činiti da i kontinentalni dio Hrvatske dobije jednaku priliku za svoj razvoj, da tu stvorimo i radna mjesta, da tu stvorimo možda i pretpostavke za ostanak u ovom dijelu Hrvatske koji za sada nije baš sjajan i bajan.

Ja se nadam da će do drugog čitanja biti iznjedreno najbolje rješenje koje će doista zadovoljiti sve one koji se bave s tim poslom. Drugo, drugo što sam htio reći dakle mi turizam nemamo samo na Jadranu nego u cijeloj našoj domovini Hrvatskoj. Dalmacija je brend, ima infrastrukturu, ima sve, a Slavonija je toliko bogata, ne da je samo lijepa, nego je i bogata i zdrava hrana koja se tamo proizvodi.

Što se tiče turističkih vodiča danas je ovdje često postavljeno pitanje što smo toliko dugo čekali. Pa štitili smo te turističke vodiče i evo dokle god nismo praktički bili dovedeni pred zid kad moramo odraditi ovaj dio posla, ali već kad ga moramo implementirati u tu europsku regulativu da onda on bude najpošteniji za te časne ljude koji predstavljaju i našu turističku ponudu i našu povijest i sve ono što čine. Što se tiče Slavonije pa evo jedan od stvari koja bi bitno unaprijedila gospodarstvo Slavonije, u Slavonija je ta da hoteli na Jadranu kad se radi kategorizacija, kad se dodjeljuju zvjezdice da jedna od tih stvari bude ta domaća hrana koja se proizvede na našim OPG-ovima bude ta dodana vrijednost za dobivanje 4, 5 ili 6 zvjezdice. Poštovani gospodine, dakle Hrvatska treba biti otvorena svima onima koji dolaze u smislu i turistu, a u smislu i vodiča koji dolaze iz zemalja članica EU. No, ono što bismo mi trebali napraviti do drugog čitanja jest nekoliko stvari fiksirati, uglaviti ih unutar samog zakona kako bismo izbjegli sve ono o čemu evo već cijelo vrijeme raspravljamo. Na prvome mjestu bilo bi potrebno zaštiti domaće vodiče za koje više-manje znamo da prolaze poprilično veliku edukaciju da bi postali ili stekli na koncu konca i licencu za vodiča. Druga stvar za sve one koji dolaze iz članica EU mislim da bi trebali uvesti jedan nacionalan jedinstveni ispit koji će obuhvatiti sve ono što županijske razine kao takve imaju i u kulturološkom smislu i propisuju.

Je evo krenut ću od ovog zadnjeg, kaže Članak 70. točka 4. ministar pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina, lokaliteta po županijama uz prethodno mišljenje ministra nadležnih za kulturu i poslove zaštite prirode. Prema tome i ono što rekao gospodin Cappelli, a možda je malo prošlo ispod, ispod radara da se u tim pregovorima sa EU pokušalo odnosno da se zaštitilo preko 60 do 70% upravo tih lokaliteta koji su također trebali biti jednako, jednako na tržištu. Čuli smo iz rasprave svih praktički saborskih zastupnika da će do drugog čitanja vjerojatno prijedlog ovog zakona izgledati drugačije i da ćemo pri donošenju samog zakona biti zadovoljni i mi, al mi smo možda tu manje bitni u odnosu na one za koje će zakon biti donesen.

No, nažalost taj bum se nije desio vjerujem ne zbog njih nego zbog nas koji živimo na kontinentu tj. onih koji se bave turizmom na kontinentu jer turizam je doživljaj, nije turizam samo jesti, piti i spavati već treba nešto između toga organizirati i turistima dati zanimaciju kroz cijelo vrijeme boravka što očito mi nismo dobro odradili jer se očito bojimo nekih pojmova i mislimo da nam treba ne znam kakva infrastruktura da nas poveže. Jednom prilikom kada smo bili na sajmu turizma u Moskvi jedan Rus nam je rekao, blago vama vaš glavni grad je na obali mora. Nismo mi to odmah tako shvatili ali kad razmislite malo o tom pojmu ne shvaćamo pojam daljine i mislim da je tu naš veliki problem. Slažem se poštovani zastupniče, pa ja bi rekao da mi evo nekad u našoj toj lijepoj Slavoniji, Baranji i Srijemu nemamo sreće. Održani su evo u ovih 5 slavonskih županija i stvarno smo se tu lijepo prikazali čak je izašao tu jedan novi turistički proizvod hvale vrijedan, a to je hedonist nešto što je stvarno obećavalo da će se dogoditi taj turistički bum, na kraju krajeva došao je ovaj nesretni Covid i poremetio cijelu tu priču. No, ona od stvari koja nas treba zabrinjavati kada se tražilo odnosno kada se radilo veliko istraživanje o poznavanju pojma Slavonija i što je među prvim asocijacijama kad kažete Slavonija nažalost na trećem mjestu je bilo siromaštvo.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, evo danas smo se uglavnom koncentrirali na turističke vodiče i taj problem mogućeg dolaska stranih državljana koji bi radili kao turistički vodiči u RH. Naravno, da smo danas raspravljali na više raznih načina, ali uglavnom smo se svi složili da bismo trebali zaštititi domaće turističke vodiče, no da još uvijek nismo pronašli način, ali mislim da do drugog čitanja ćemo naći dovoljno kvalitetan način kojim nećemo diskriminirati osobe iz Europske unije koji žele raditi kao turistički vodiči u Republici Hrvatskoj, ali ćemo zaštititi i u povoljniji položaj staviti domaće turističke vodiče. No nisu nama samo vodiči onda u pitanju, ako to gledamo tako da nitko ne bi smio dolaziti kod nas. Što je sa ugostiteljima?

Tu su i prijevoznici, isto tako. Mnogi naši Hrvati su, nažalost trbuhom za kruhom, morali otići u Europu, zbog toga što u Hrvatskoj nema dovoljno posla. Ja smatram da neće biti navale stranih turističkih vodiča u Republiku Hrvatsku, pogotovo ako moraju na Hrvatskom položiti ispit, jer im vjerojatno nije lagano naučiti Hrvatski jezik, ali da će ih biti, biti će ih i neće oni ništa narušiti više situaciju nego što je današnja kriza narušila i oduzela posao i turističkim vodičima koji su i danas ovdje. Jednu dobru rečenicu je rekao kolega Kliman. Moramo se pobrinuti da bi se u kondiciji održao cijeli turistički sustav i to je ono što je zadatak Vlade Republike Hrvatske da pronađe mjere kojima će cijeli taj sustav održati u kondiciji, da onoga dana kada, a ja se nadam da će se to dogoditi, da konačno prestane Covid kriza, da naš turistički sustav spremno pričeka i prihvati sve one koji će željeti ljetovati u Republici Hrvatskoj, ne samo ljetovati nego cijelu godinu boraviti pa i u ovom kontinentalnom dijelu, koji nije zapostavljen od strane onih koji vode turizam kroz sve ove godine, nego očito da u kontinentalnom dijelu shvaćanje turizma još nije dovoljno da kažem, atraktivno, ne smatra se da je taj posao dovoljno atraktivan, jer na kontinentu postoje i neke druge djelatnosti koje su atraktivnije od turizma, pa onda ne ulažemo i ne bavimo se toliko i ne stvaramo neke nove ideje kako bismo privukli goste u kontinentalni dio. Kontinentalni dio po pružanju doživljaja ništa ne zaostaje od obalnog dijela, ali mislim da će ljudi u obalnom dijelu jednom shvatiti da nije turizam samo more i da će se konačno povezati taj dio turistički i obalnog i kontinentalnog, jer kad gledate od Osijeka do Opatije je nekih tri i pol sata normalne vožnje. To nije puno, neki ljudi u Europi putuju po sat, sat i pol na svoj posao svaki dan i toliko kući. Tako da, turizam za Hrvatsku treba povezati i da on djeluje na cijelom području Republike Hrvatske kao objedinjeni turizam, no nažalost mi se danas i dijelimo na turističke djelatnike s obale i turističke djelatnike s kontinenta. Ja sam bio državni tajnik kod ministra Damira Bajsa. Veliki problem je bio kada je Bajs postao ministar, kako on može biti ministar a nije s mora. Na kraju je pokazao da je dobar ministar i da je surađivao sa sektorom.

Uvaženi kolega Lenart. Mi se kunemo u turizam, mi smo država koja uvelike u svom BDP-u ovisi o turizmu. I sad ono što mi se čini da se događa ovim prijedlogom Zakona i zbog čega su nezadovoljni turistički djelatnici, u ovom slučaju vodiči, jer prvo činjenica da nisu ravnopravni u odnosu na potencijalne turističke vodiče koji dolaze iz Europske unije zbog onoga što su oni morali polagati, a što se sada fleksibilizira za one koji dolaze, a s druge strane što na neki način nisu i pozitivno diskriminirani. Jer nama fali radnika u turizmu, mi smo promijenili Zakon o strancima, da bismo mogli dovući radnu snagu u Hrvatsku, a sada kreiramo zakonodavni okvir koji šalje jednu negativnu poruku postojećoj, ionako manjkavoj, radnoj snazi, u ovom slučaju turističkim vodičima. Slažem se s vama i mislim da ovaj Zakon do drugog čitanja treba postići to da naši turistički vodiči budu ravnopravniji u odnosu na one koji bi trebali doći. Činjenica je da nam nedostaje radne snage, ne samo u turizmu, nego u svim granama privrede, jer je naša najkvalitetnija radna snaga i relativno najmlađa, otišla izgrađivati Europu i stvarati profit negdje drugdje, no to su krive naše politike koje smo vodili svih ovih godina. Ja sam svoj radni vijek započeo u privatnoj tvrtci, gdje nam je rečeno, ha gledaj, ako nećeš raditi ima ih deset koji hoće. Za minimalac. I to je došlo danas na naplatu svim poduzetnicima, pa tako i onima u turizmu.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Lenart nije čudno da je rasprava, kad spomenemo turizam izazvala i višesatnu raspravu u Hrvatskom saboru iz jednostavnog razloga što smo mi zemlja koja smo vrlo osjetljiva i vezana uz turizam. Prva stvar kada se usklađujemo sa određenim zakonodavstvom na razini EU ne smijemo biti maćeha svojim vlastitim ljudima. Dakle, EU nikad ne kaže da se mi moramo uskladiti na način da budemo to. Dakle, mi moramo voditi apsolutno računa o tome da koliko možemo zaštitimo naše ljude. Dakle, ne samo da ih zaštitimo tu, nego da i njima omogućujemo da rade negdje drugdje pod istim uvjetima. Ali nešto što bih htjela naglasiti? Šta je smisao turističkih vodiča? Dakle, smisao da poboljšaju turizam. Dakle, mi se trebamo pitati da li ovim zakonom ćemo dobiti kvalitetnije ljude sa većim iskustvom.

Turistički vodiči upravo što ste rekli trebaju popraviti taj doživljaj koji su došli doživjeti naši gosti u RH ili oni koji su domaći u nekakvom turističkom paketu. Koliki je točno broj domaćih turističkih vodiča, da li ih imamo dovoljno, da li ćemo na ovaj način smanjiti kvalitetu? A možda i hoćemo, ali mislim da kao što sam rekao kao neće se pojaviti toliko Nijemaca, Talijana ili ne znam nekih koji ne poznaju stanje na ovim područjima koji će željeti biti ovdje turistički vodiči.

Poštovani zastupniče, mi ovdje danas u ovom Domu raspravljamo i o sudbini 5000 turističkih vodiča koliko ih ima u RH i o sudbini njihovih obitelji. Moramo se potruditi da ih zaštitimo i da oni mogu nastaviti raditi ovdje u Hrvatskoj, a ne da imamo alibi, odgovor da mogu raditi i u ostalim državama Europe, odnosno u drugim državama. Mislim da se moramo potruditi da ovaj zakon osigura da oni koji su ovdje vjerni našoj državi i pružaju kvalitetne usluge da im omogućimo da ta usluga bude još kvalitetnija, da oni zapravo prezentiraju našu državu na pravi način. S obzirom da su neke države zaštitile pristup edukaciji na način da osoba koja želi biti turistički vodič u njihovoj državi i kad pristupate po edukaciji mora biti i državljanin te države to možemo napraviti i mi. Ja se nadam da su mnogi, da mnogi od ovih 5000 vodiča imaju još neki posao kojim se bave jer sumnjam da mogu isključivo živjeti od djelatnosti turističkog vodiča. Kao što sam rekao naravno da ih moramo zaštiti, naravno da moramo pronaći način između tih uredbi EU kako ćemo uglaviti svoju domoljubnu komponentu. No mi često puta previše samo prepisujemo i ne trudimo se pronaći nekakvu da ne kažem to rupu u tim uredbama kako ćemo favorizirati naše turističke vodiče. Komparirat ću sa poljoprivredom. Europa ima sakrivene potpore za svoje poljoprivrednike, pa zato proizvode recimo toliko jeftinu svinjetinu. Mi nemamo sakrivene potpore i onda nam propada taj sektor.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče složit ćete se sa mnom da su naši turistički vodiči izvrsni u svom poslu zahvaljujući obrazovanju koje dobivaju. Ovdje se pojavljuju dileme na koji način riješiti situaciju s obzirom da smo mi dio velikog europskog tržišta. Evo ja vas molim da nam kažete da li vi prihvaćate ono što je gospodin Mato Franković govorio jutros za strane turističke vodiče koji dolaze u našu domovinu Hrvatsku raditi taj posao.

Ista je situacija i ovdje. Ako želimo mi raditi i kretati se na tržištu cijele EU onda moramo dozvoliti i članovima, tj. članicama EU da i njihovi stanovnici rade u RH. Naravno da se slažem da se trebaju postaviti uvjeti kao što je kolega rekao da to bude hrvatski jezik, poznavanje svega onoga što moraju poznavati i da osiguramo kvalitetu tog turističkog vodiča koji će biti na terenu.

Pa će onda završno, sad idemo na završne rasprave prvo govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Mato Franković.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

Vjerujem da smo svi ovdje danas itekako svjesni činjenice kako je predložena zakonska izmjena nužna. Drago mi je što u ovoj sabornici danas uistinu postoji i konsenzus oko toga kako bi konačni prijedlog Zakona u drugom čitanju trebao izgledati i upravo zbog toga pozivam Ministarstvo turizma da u drugom čitanju uključe prijedloge kako sam prethodno naveo. Dakle, člana 70. na ili u zaštićenim cjelinama, turistički vodič može pružati usluge ako položi poseban dio stručnog ispita za zaštićene cjeline i lokalitete po regijama. Sljedeće je dakle, ministar Pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina po regijama uz prethodno mišljenje ministara nadležnih za kulturu, poslove zaštite prirode i branitelja. Nadalje u članku 73. treba stajati osim predloženog sljedeće, Stavak 3. da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2, prema stupnjevima zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje Hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Što se samih lokaliteta tiče, čuli smo primjedbe na točkasti pristup.

Dakle, to je najbolje da Ministarstvo kulture sa svoje strane odradi svoj dio posla, zaštićenih lokaliteta, to je puno lakše jer većina tih lokaliteta se nalazi pod UNESCO-ovom zaštitom, Ministarstvo zaštite okoliša da odradi svoj dio zaštićenih lokaliteta, a Ministarstvo branitelja, može i Ministarstvo obrane, ja mislim da je Ministarstvo branitelja bolje u toj priči, da odradi pitanje zaštićenih lokaliteta koji su bitni i vezani su za Domovinski rat. Jako nam je važno tko će, kako, kada i gdje pričati o hrvatskoj povijesti. To je jako važno. Istovremeno dio smo velike europske zajednice, iz koje imamo velike benefite i moramo poštivati regulative Europe, ali ako je Europska unija rekla da zemlje članice imaju pravo odrediti kriterije obrazovne, mi smo ti koji te kriterije određujemo i nemojmo bježati od naših obveza, nemojmo se preliberalizirati, jer na taj način nećemo zaštititi ono što želimo, to je hrvatska izvornost. Ponavljam još jednom, turistički vodiči su uvijek bili ponos hrvatskog turizma. Promicanja hrvatskog turizma, oni to trebaju ostati i u budućnosti.

Dakle, ne zabranjujemo nikome, ono što radimo i ono što želimo je da postavimo jasna pravila. Sadašnje, ako bi sadašnji ovakav Zakon prošao, mi smo onda u potpunosti uistinu liberalizirali cijelu priču. Jedan ispit za cijelu Hrvatsku. Pa ja bih volio tog supermena koji jednako dobro može onda voditi grupe od Dubrovnika do Vukovara, poznavati svaki lokalitet, znat reći koliko recimo u Dubrovniku ima kipova Sv. Vlaha samo u povijesnoj jezgri, što je to bitno za taj lokalitet, znati unijeti dušu u to. Upravo zbog toga mislim da moramo već u drugom čitanju, ne čekajući amandmane, ako smo ovdje uistinu postigli konsenzus, a mislim da jesmo, ići sa ovim prijedlogom onako kako smo rekli, i dobiti situaciju win-win, dakle.

U ime kojega će govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić.

Kolegice i kolege. Na kraju ove rasprave, meni jedna stvar ostaje nejasna. Mi imamo HDZ-ovu vladu i HDZ-ovo Ministarstvo koje je izrađivalo ovaj prijedlog Zakona. Taj prijedlog Zakona je naišao na veliko neodobravanje struke, štoviše, svjedočimo broju od preko 400 primjedbi u javnoj raspravi, mahom turističkih vodiča. Jednako tako i njihove resorne udruge negativno su se očitovala o sadašnjem prijedlogu Zakona. To je sve bilo dobro poznato Ministarstvu. Jer je na veliki revolt naišla uopće činjenica kada se izašlo s ovim prijedlogom Zakona, jednako kao i način na koji je vođena rasprava s resornim udrugama. Dakle, HDZ-ova vlast, odnosno Ministarstvo turizma je unatoč tome svemu što je znalo i prije nego što je došlo u ove saborske klupe, odlučilo da je ovo najbolji mogući prijedlog Zakona. U redu. Onda dolazimo doista u Sabor i odjednom, taj isti HDZ u saborskim klupama shvaća, doživljava prosvjetljenje, da su ipak potrebne neke izmjene, koje, ne bi ste vjerovali, očekivano neće ići putem, ne daj Bože, oporbenih prijedloga ili ti oporbenih amandmana, nego koje će samo to Ministarstvo uvažiti, HDZ-ove izmjene ili će možda HDZ onda predložiti nekakav svoj zaključak, a vjerujem da će se to sada ipak dogoditi i prije nego te standardne procedure, možda već u samom drugom čitanju. Zašto ste čekali do sada? Zašto sami sebi dajete prijedloge i sami svoje prijedloge prihvaćate? Zašto obesmišljavate ovu raspravu u Saboru? Jer oporbene prijedloge ionako ne uvažavate. Je li potrebno da se digne dovoljna buka u medijima? Što je točno potrebno da bi se stvarni izmijenile? Jer svi ovi prijedlozi, sve ovo o čemu mi ovdje govorimo, o čemu oporba gotovo unisono ustaje u obranu turističkih vodiča, ali ne samo turističkih vodiča, nego i posredno naše zemlje i našeg jezika, članka 73. poznavanja Hrvatskog jezika u dovoljnoj mjeri da bi se uopće moglo govoriti i o hrvatskoj povijesti i o hrvatskim lokalitetima. Sve je to vama bilo dobro poznato. No struku ste ignorirali. Kada se stvar digne na višu razinu, odjednom ti isti prijedlozi ispada da imaju smisla. Nemojmo biti neozbiljni, prijedlozi ili valjaju ili ne valjaju, oni se ne trebaju uvažavati zbog medijskog pritiska ili zbog činjenice da ste shvatili da vam to ipak neće biti političko oportuno u jednom trenutku kada to dođe na pozornicu. Prijedlozi trebaju biti tu i biti prihvaćeni zato što su to najbolji mogući prijedlozi. I u ovom, ali i u svim ostalim zakonima. Sažeto, što se tiče ovog prijedloga Zakona treba ostaviti sadašnje stanje, omogućiti praćenje po Hrvatskoj uz polaganje razlike, te uskladiti zaštićene cjeline sa zaštitom Ministarstva kulture. Osim toga, treba ostati stari sustav gdje se svima omogućuje polaganje zaštićenih cjelina po županijama, uvesti posebnu kategoriju pratitelja u Zakonu, koji ne tumači ne rade posao vodiča, koji ima pravo interpretirati opću povijest i zemljopis i drugo jer je položio opći dio sve do ulaska u zaštićene lokalitete za koje je potrebno posebno polaganje na razini županija. Turizam je grana koja je od posebne važnosti za Hrvatsku. Nažalost, dozvolili smo da je to i grana koja je od presudne važnosti za Hrvatsku, govorim nažalost, jer u nestalnim vremenima nije oportuno ovisiti isključivo o turizmu. No, tako je kako je. Radimo različite i zakonodavne ustupke da bismo Hrvatsku učinili što turističkijom zemljom, mijenjamo Zakon o strancima, uvodimo novi Zakon koji će se baviti, odnosno u različite zakonske odredbe reguliramo status takozvanog digitalnog nomada. A kada dođe do naših djelatnika u turizmu, do naših turističkih vodiča e onda zaboravljamo izboriti se za njihova prava.

Njima treba i neki način i neki oblik pozitivne diskriminacije da bismo ih zadržali u Hrvatskoj, a time i omogućili da Hrvatska ostane turistička zemlja.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Iz današnje se rasprave može izvući nekoliko jasnih zaključaka. Direktiva postoji na razini Europske unije, prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva toj Direktivi je obaveza, a ne opcija. Dakle, nemamo mi tu puno lufta, mi to moramo prilagoditi našem zakonodavstvu, ali na nama je da nađemo najbolji način na koji ćemo to prilagodit tako da ne bismo napravili preveliku štetu našim vodičima. Sama regulativa je zapravo regulativa o priznavanju stručnih kvalifikacija, u smislu ukidanju prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga, što podrazumijeva i pravo na obavljanje određene profesije u državi članici različitoj od one u kojoj su se stručne kvalifikacije stekle. Dakle, u ovom trenutku se to odnosi na turističke vodiče, ali nije to nužno samo bitka oko te profesije, dešavat će se to još. Bilo bi zanimljivo, s obzirom da je Direktiva se odnosi na sve zemlje, i one u kojima je profesija regulirana i onima u kojima nije, bilo bi zanimljivo dobiti informaciju o tome, evo ja ću pričekati da se svi konzultiraju… bilo bi zanimljivo dobiti informaciju o tome u kojoj su fazi implementacije druge zemlje sa ovom Direktivom i one gdje je regulirana profesija i one gdje nije. Jer cilj je da se dođe do nekakve iste razine, je tako. Apeliramo da se rasprava nastavi i da se nađe bolji način implementiranja te Direktive u naše zakone, na način koji bi ipak malo bolje zaštitio naše vodiče i dao im priliku za opstanak na tržištu.

Ono što je ostalo za riješiti je taj famozni popis zaštićenih lokaliteta. Taj je popis okosnica rada naših turističkih vodiča i prezentacija naše kulturne baštine svim posjetiteljima i upravo su ti lokaliteti posjetiteljima najinteresantniji. Forsira nas se da taj popis maksimalno reduciramo, ali ako ćemo ga reducirati do te mjere da jedna Dioklecianova palača neće u cijelosti biti zaštićeni lokalitet onda našim vodičima možemo slobodno dati uputu da se prijave na Zavod za nezaposlene, jer razgledavanje Katedrale iz vanka, sa nezaštićenog Peristila je, nemojte se ljutiti, jednako tome da im damo komad papira, s jedne strane sliku Katedrale, a s druge strane Wikipediin tekst o njoj. Tu struke nema. Nadam se da će lokacije pod UNESCO-ovom zaštitom i dalje ostati u cijelosti zaštićene, da će taj UNESCO faktor ipak biti relevantan pri donošenju ovog reduciranog popisa. Jasno smo čuli da zbog isticanja rokova apropo tužbe koju nam je Slovenija digla, moramo u vrlo skorom roku prilagoditi Zakon EU Direktivi. Ali slijedom današnje rasprave vidjeli smo da je ovaj prijedlog ipak moguće malo prilagoditi na način koji zadovoljava i usvajanje regulative, Direktive, ispričavam se, i daje neku razinu zaštite hrvatskim turističkim vodičima. Nadam se da se može pronaći to kompromisno rješenje oko popisa zaštićenih lokaliteta i htjeli bismo taj popis zaštićenih lokaliteta u sljedećem čitanju vidjeti kao integralni dio zakona. Sad će završno u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar.

Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, uvažene kolegice, uvažene kolege eto nas na kraju rasprave. Naravno završno će nam poštovani gospodin državni tajnik reći nešto, ali siguran sam da prije toga moramo još jednom reći da je ovo izuzetno bitan zakon. Želio bih vas povesti sada na jedno imaginarno putovanje. Krenut ćemo recimo od Hrvatskog zagorja koje je zapadna granica Hrvatske sa Slovenijom. Samo da tamo počnem nabrajati ono što ćemo zvati i zovemo zaštićene lokalitete trebalo bi mi puno više od ovih pet minuta. Da ne kažem onda da prođemo kroz naše Međimurje, varaždinski kraj, prođemo kroz Podravinu gdje imamo vjerovali ili ne gotovo pa i jedinu europsku pustinju koju apsolutno nedovoljno koristimo u turističkoj promociji. Pa ćemo se onda spustiti od Ludbrega pa malo ulaziti prema Virovitici, Slavoniji, da ne govorimo kakva blaga sve imamo u kontinentalnom dijelu Hrvatske bez brige ne brinite nisam zaboravio niti Gorski kotar i Liku sa svojim fenomenalnim ljepotama. To je naš kontinentalni turizam. I da, u njega treba ulagati. Meni je izuzetno žao što danas ovdje nije gospođa ministrica. Siguran sam očigledno ima bitnijeg posla, ali mislim da je trebala danas biti ovdje jer ovo je stvarno jedan jako bitan zakon za kojega smo svi svjesni da je nedorečen, da nije dobro formuliran, da nije artikuliran. Oko toga smo suglasni apsolutno svi i sa lijeve i sa desne strane ove sabornice. O tome čini mi se poštovani državni tajniče imate puno, puno posla prije nego što nam ovaj prijedlog zakona donesete u drugom čitanju. Da, mi smo ti koji donosimo kriterije. Mi smo ti koji donosimo zakone, mi smo Hrvatski sabor. Nas je na ova mjesta poslao hrvatski narod, hrvatski birači i mi smo ti koji donosimo zakone, a ne polu napisane propise koji će se onda naknadno uređivati tzv. podzakonskim aktima ili pravilnicima. Sustav mora postojati i to sam čuo. Da, apsolutno sustav mora postojati. Bez sustava se nemamo na što nasloniti, nemamo nikoga na terenu. Mi moramo imati turističke zajednice to je potpuno jasno svima. No, činjenica je da je sustav trom, uspavan i tržišno nekompetentan naročito kada govorimo o turističkim zajednicama na kontinentu. Vjerujte mi, iako nikada nisam bio ni ministar turizma niti radio u bilo kakvoj turističkoj agenciji ali kao voditelj i vlasnik jedne male event agencije obišao sam gotovo cijeli kontinent Hrvatske i moram reći i ponovit ću još jednom kao i u raspravi o turističkim zajednicama imamo fantastične ljude na terenu. Evo poštovani zastupnik Ivanović, naš dragi Lac, nije ovdje puno smo surađivali. Baranja je neotkriveni biser Europe. Tamo imamo toliko potencijala. Ali i tamo kao i u svakom dijelu Hrvatske trebamo educiranog i stvarno dobro pripremljenog turističkog vodiča koji će tim ljudima prezentirati to na adekvatan način. Imamo izuzetno velike šanse. Suglasan sam i još se jednom zahvaljujem poštovanom zastupniku Klimanu koji je predložio da o tome raspravljamo na posebnoj tematskoj sjednici Odbora za turizam i uglavnom, odnosno siguran sam da ćemo to i potaknuti. Čuo sam još jednu sjajnu rečenicu, turizam nije samo more. Naravno da nije. Otišao sam jednom u životu na Dominikansku Republiku, kada sam došao tamo onda sam stvarno shvatio da je Jadransko more najljepše na svijetu. One su prekrasne samo na fotografiji. To je more plitko, taj pijesak ništa ne valja. Najljepši doživljaj sam doživio kada su me poslali na izlet u unutrašnjost tog otoka. Tako i mi moramo stvoriti dobar, promišljen, organiziran turistički proizvod ako se već baziramo na turizmu na Jadranu dovedimo te ljude u unutrašnjost, pokažimo im ljepote našeg kontinenta i naravno dobro ih nahranimo. Dajmo im čašu vrhunskog hrvatskog vina neka je ponesu i kući i neka se vrate svojim domovima sa pričom Hrvatska to moraš vidjeti. Hvala vam lijepa.

Evo sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Pa evo na samom početku ovog uvodnog izlaganja prvo da vam se svima zahvalim na konstruktivnoj raspravi, na svemu što je danas ovdje rečeno i naravno kao i svaki put kada dolazimo pred vas ovdje iz Ministarstva turizma i sporta pomno slušamo, analiziramo i naravno pokušat ćemo uvažiti sve vaše konstruktivne kvalitetne prijedloge. Drago mi je da je zastupnik Dretar još uvijek tu, jer otvorena je danas tema od strane njega, kolege Lenarta i nekoliko drugih kolega vezano za kontinentalni turizam i nerazvijena turistička područja, pa evo meni je nekako obveza da u ovom uvodnom dijelu vam samo možda dam do znanja što je sve napravljeno po tom pitanju i koliko smo u tom smjeru napredovali. Dakle, u mandatu Vlade Andreja Plenkovića, dakle u prethodnoj vladi i ovoj sada napravljena je prava jedna revolucija u pristupu nerazvijenim turističkim područjima i kontinentalnom turizmu. Dakle, podsjetiti ću vas da su izdvajanja tamo rekordne 2019. godine, prije toga '18. godine negdje izdvajanja koja su išla direktno za nerazvijene turističke zajednice i kontinent bile na razini nekih direktnih natječaja negdje na razini 8 miliona kuna. Dakle, u rekordnoj turističkoj godini 2019., a u prošlogodišnjoj 2020. godini, dakle godini koja je bila katastrofa za hrvatski turizam ako gledamo kontekst onih rekordnih rezultata mi smo direktnom raspodjelom dodijelili kontinentu i turistički nedovoljno razvijenim područjima i udruženim turističkim zajednicama nešto malo manje od 40 miliona kuna. Dakle, 5 puta smo povećali ulaganja na kontinent i nerazvijena turistička područja zato što vjerujemo da je to smjer u kojem trebamo ići, zato što znamo kako trebamo razvijati cjeloviti proizvod RH, zato što znamo da trebamo razvijati svih 10 ključnih turističkih proizvoda koji su definirani našim strateškim dokumentima, a jedan veliki dio tih turističkih proizvoda se može stvarati, odrađivati, razvijati isključivo na kontinentu. Povrh toga u još dodatnim izmjenama dakle u cjelovitoj reformi turističkog sustava koje smo napravili osigurali smo jedan tzv. fond za izravnanje dakle za sve turističke zajednice koje su županijske turističke zajednice, a koje su nerazvijene u kojim se svima onima koji imaju manje prihode od 500.000 kuna dakle izravne, izvorne prihode gdje im se direktno dodjeljuju sredstva i tu smo dodatnih nekih nešto malo manje od 3 miliona kuna dodijelili. Dakle, s jednim vrlo jasnim planom da one koji su slabi podižemo i da oni koji su moćni dijelimo i da razvijamo kontinent. A još povrh toga i sami ste spomenuli dakle po prvi puta u povijesti odnosno kolega Ivanović zastupnik je spomenuo je da smo po prvi puta organizirali dane hrvatskog turizma na kontinentu i to 5 slavonskih županija upravo sa ciljem promjene paradigme, poimanja kontinent i nerazvijenoga područja i s time smo napravili jedan veliki iskorak jer evo vidite da je već kao posljedica tih dana turizma imamo nekakve konkretne turističke proizvode i ponudu kojim se konkretno stvarno ponosimo. Onda na tragu toga smo još napravili i zajedničku strategiju, dakle master plan razvoja i Slavonije kao cijele jedne regije, isto tako Gorskog kotara. Dakle iz prethodne vlade u ove u kojem radimo iskorak i mičemo granice naprijed na bolje i razvijamo se u pravom smjeru ali naravno Covid-19 i svjetska pandemija je napravila jednu kočnicu naravno svima nama što je i logično. Ovdje su spomenuti ministri i dužnosnici ovaj sa mora i sa kopna itd., pa evo samo ću tako podsjetiti da ovo što se tiče promjene paradigme i načina razvoja hrvatskog turizma na kontinentu nije napravio ministar s kontinenta i dužnosnici nego ministar sa mora i dužnosnici s mora bivši državni tajnik kolega moj, ja i bivši ministar koji smo svi sa mora. Dakle, nije bitno da li je netko sa kontinenta ili sa mora nego je bitno da li razvijamo se u pravom smjeru, a vjerujemo da svi zajedno tu dijelimo ideju, viziju i da se razvijamo u pravom smjeru. Što se tiče sada malo konkretno ove teme zbog koje smo danas tu i da pokušam nekakve najvažnije, najvažnije informacije ponoviti ili da ih objasnimo na jedan još malo jednostavniji i kvalitetniji način. Dakle, ovdje smo tu danas izmjenama ovog zakona zbog povrede prava EU. Dakle, 2 postupka povrede prava. Jedan je vezano za direktivu o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima odnosno na vaučere i direktive o uslugama na unutarnjem tržištu i priznavanju stručnih kvalifikacija u odnosu na reguliranu profesiju turističkog vodiča. Obje povrede prava EU su u drugo fazi postupka povrede. Dakle, obrazloženo mišljenje odnosno posljednjoj fazi prije pokretanja postupka pred Sudom EU, a zastupnici koji su danas ovdje govorili s jedne i druge strane su i više informacija oko toga dobili, elaborirali tako da mislim da je nepotrebno da vam govorim oko tih nekakvih datuma i ono što nas očekuje dakle u periodu ispred nas. Dakle, tu je savršeno jasno da, da moramo napraviti izmjene koje su dakle na tragu direktiva, na tragu europske pravne stečevine, a naravno na način da maksimalno pokušamo zaštiti i turističke vodiče i struku općenito. Jako je bitno naglasiti i još ću ponoviti zastupnice Selak Raspudić ako se ne varam vi ste maloprije spomenuli nešto vezano za komunikaciju sa turističkim vodičima pa možda ste propustili u mom uvodnom izlaganju ili u replikama naglasiti koliko smo mi konstruktivnih sastanaka s njima održali. Dakle, ja sam rekao da sam ja barem osobno minimalno jedno 10-tak, a na tragu cijelog tima u posljednjih možda godinu i pol, dvije godine dana dakle blizu 20-tak sastanaka, od toga se 7 njih održalo što formalno online ili offline u proteklih dakle 5 mjeseci ako se ne varam jel imamo i datume sve zapisano, to je sad nebitno. Hoću vam samo dati dojam da itekako vodimo računa i da se sastajemo i formalno i neformalno i razgovaramo, komuniciramo. Ali naravno ono što moram rezultirati ovom zakonu možda nije u jednom dijelu ili nekim dijelovima na tragu onoga što bi turistički vodiči htjeli, što je razumljivo naravno, oni brinu za sebe i žele zaštiti sebe, a mi brinemo i za njih, želimo zaštiti i njih, ali isto tako i sve druge dionike u turizmu, ali isto tako i naravno i RH i sve naše obaveze koje imamo prema EU i implementaciji pravne stečevine. Dakle, mislim da je tu savršeno situacija jasna i da oko toga ne trebamo trošiti dodatnih riječi. Što se tiče zaštićenih lokaliteta koji su spominjani danas, opet ću napomenut i tema zaštićenih lokaliteta i obrazovanja je vezana za pravilnike koji ćemo raditi. Dakle, koji nisu u ovom zakonu nego pravilnici za koje stručna radna skupina od 40-tak ljudi već počela raditi i to je nešto što ćemo rješavat ja se nadam jako brzo i efikasno. Dakle, u trenutnoj verziji u važećem pravilniku imamo preko 550 zaštićenih lokaliteta što je nešto što se smatra od strane EU kao ograničavajuće. I sad kad vi pogledate recimo jedan ću vam dati mali primjer, mi između ostaloga u jedan od tih 550 zaštićenih lokaliteta imamo šumu. Naravno zato što na koji način bi ograničavanje tog lokaliteta ugrozilo uvjetno rečeno ili struku ili našu turističku uslugu. Dakle, hoću reći da postoji prostor i trebamo dobro razmotriti o tome da se taj dio lokaliteta korigira na način da stvarno pogledamo ono što jest i što treba na toj listi bit. Ali ću napomenut još jednu jako bitnu stvar, a vezat ću se i na jednu informaciju što je s nama podijelio i gradonačelnik Dubrovnika gospar Mato Franković. Dakle, jedan cijeli niz lokaliteta ako krenete od svih kulturnih ustanova, ako krenete od muzeja, ako idete od crkva, katedrala itd., nacionalnih parkova, parkova prirode oni svi individualno mogu propisati svoja vlastita pravila dakle, tko može, tko ne može voditi grupe na njihovom području i na koji način se ta usluga može pružati i na taj način je to regulirano jednom velikom broju članica EU. Dakle, nitko nama ne zabranjuje na toj razini da raspodjeljujemo. Dakle, s jedne strane imamo ograničenje i povredu prava EU, a s druge strane imamo nešto što se može definirati samostalno na razini institucije koja je uvjetno rečeno turistička atrakcija. Dakle na taj način isto tako možemo regulirati ovaj dio i to je 100% sukladno zakonu i onome što moramo napraviti, a primjer Grada Dubrovnika i Dubrovačkih zidina što je vjerojatno jedan veliki većina vas ne zna, a to je da recimo nema organiziranog vođenja na Dubrovačkim zidinama. To je isto tako nešto što je propisao Grad Dubrovnik i njihova institucija koja vodi. Zašto? Nije razlog da se ne želi da se tumači, ali zbog gužve, zbog protoka gostiju itd. Hoće reći dakle i Dubrovačke zidine su sebi dale pravo da mogu definirati uvjete organiziranog vođenja i vodiča na tom području, pa tako mogu dakle i druge institucije. Što se tiče vođenja, turističkih vođenja koje su vezane jednim dijelom su bili spomenuti ovdje i Grad Vukovar i mjesta posebnog pijeteta i vodstvo iz tzv. trećih zemalja. Da bude savršeno jasno svima ovdje, svim našim gledateljima, građanima o čemu ovdje govorimo. Govorimo o tome dakle da ovdje razgovaramo samo za građane i slobodno kretanje unutar EU. Treće zemlje bilo koje od naših susjednih i bilo kojih daljih udaljenih destinacija oni ne mogu zakonito voditi nigdje grupe u Republici Hrvatskoj ni općeniti dio, ni posebni dio. Dakle to mora svima biti savršeno jasno i u tom dijelu i u ovom zakonu i sa pravilnicima koji će slijediti nakon ovoga zakona apsolutno se ništa ne mijenja. Što se tiče tema jezika koja je nekoliko puta danas ovdje spomenuta dakle ja ću samo još jedan put podcrtati nešto što sam rekao u uvodnom dijelu vezano za jezik, a to je da mi sada trenutno dakle u važećem zakonu koji je na snazi od 1.1.2018. godine imamo koji dakle nije predmet izmjena i dopuna ovoga Prijedloga zakona to je jako bitno. Dakle, imamo obvezno koji kaže da će jezik na kojem će se pružati usluge turističkog vodiča biti razine B2, a hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. E sada ovako, dakle ponovit ćemo još jedan put da svi turistički vodiči koji dolaze sa područja EU i europskog gospodarskog prostora dakle moraju ukoliko žele voditi na zaštićenim lokalitetima, ukoliko žele voditi na zaštićenim lokalitetima moraju završiti taj tečaj u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku pred hrvatskim predavačima i odgovarati, položiti taj ispit između ostalog pred ispitnom komisijom u kojem sjede vodiči. Dakle, u tom dijelu mislim da smo savršeno jasno regulirali pitanje jezika za posebni dio. A za opći dio dakle kada govorimo turistički vodič koji dolazi iz neke zemlje EU koji recimo prati grupu u autobusu i priča im što je s lijeve strane obale, što je s desne strane obale itd. Dakle francuski logično. Ona obveza koju mi imamo razina B2 za pružanje usluga turističkog vodiča se najviše odnosi dakle kada mi školujemo naše vodiče, kada oni ugošćuju i vode grupe izvana da taj jezik na kojem vode bude na razini B2. Tako da u tom dijelu mislim da je savršeno jasno da tu nemamo apsolutno nikakav problem i da smo na taj način maksimalno zaštićeni. Svi oni koji moraju polagati posebni ispit, a moraju svi koji žele voditi na zaštićenim lokalitetima moraju to raditi na hrvatskom jeziku. Ako mogu položiti ispit na hrvatskom jeziku, ako mogu to iskomunicirati i u pismu i u govoru pred ispitnom komisijom u kojem sjede i vodiči onda vjerujem da tu nemamo apsolutno nikakav problem. Turističke agencije dakle pravovremenom reakcijom smo zaštitili cijeli sektor dakle turističke agencije od sigurne nelikvidnosti, insolventnosti jer da nismo reagirali brzo i efikasno evo mi vi ste i sami spomenuli danas da smo to napravili otprilike u nekakvih 15-tak dana od nastupanja posebnih okolnosti imali bi jedan cijeli veliki dio turističkih agencija koje bi završile u stečaju. U toj cijeloj priči bi dobitnik bili naši partneri dakle strani hotelijeri ili turističke agencije s kojima naše agencije rade i koje bi zadržale sredstva dakle koja nikada ne bi vratili našim agencijama. Tako da je to nešto što je bilo nužno napraviti. Mi smo to napravili i napravili smo tzv. jednu pauzu u povratu tih sredstava odnosno mogućnost izdavanja vaučera. A jako je bitno naglasiti nešto što je spomenuto i od mene i od kolega nekoliko puta danas. Dakle, sa komunikacijom sa najvećom strukovnom udrugom turističkih agencija u Hrvatskoj dakle službenu informaciju od njih imamo da je 50% tih sredstava već vraćeno klijentima, dakle već vraćeno a od ovih 50 koji su ostali 30% otprilike je prihvatio neku drugu vrstu paket aranžmana ili ga je već realizirao ili će ga realizirati za neku drugu vrstu usluge. Dakle, u tom dijelu govorimo o relativno malom dijelu izloženosti. Ali čak i za te koje su izložene smo osigurali jedinstven program državnih potpora za sektor turizma i sporta u kojem između ostalog ulaze agencije. Ulaze i svi pružatelji usluga i hotelijeri, i zabavna industrija, i marine, i čarteri itd. Omogućili smo povoljno dakle dobivanje sredstava za likvidnost sa 100%-tnom garancijom za mikro, male i srednje i sa 90% garancijom države za velike subjekte i tu imamo na raspolaganju dakle milijardu i 500 milijuna kuna. Dakle to su sredstva i više nego će nam biti potrebna i dostatna. A podsjetit ću vas dakle u programu pomoći gospodarstva HAMAG- BICRO-va i COVID-19 kredita dakle još uvijek po formacijama koje imamo na stranicama HAMA-BIKRO-va postoje negdje nešto malo manje od 600 milijuna kuna koji je još uvijek na raspolaganju za također nelikvidnost. Ali isto tako smo zaštitili i naše potrošače i potrošače dakle svih naših agencija zato što ih sa ovim izmjenama koje sada stvari mijenjamo dakle dovodimo u mogućnost tih agencija da vrate sredstva, a naravno i korisnike da dođu do svojih sredstava koji su im uplaćeni. Dakle, očuvali smo radna mjesta u turističkim agencijama što je bilo jako bitno. Nemojte zaboraviti da smo mi jedan od razloga zašto smo imali izvanrednu turističku sezonu prošlu u odnosu na naše konkurente. Zato što smo povukli prave poteze, zato što smo očuvali gospodarstvo, očuvali smo radna mjesta, pravovremeno smo reagirali i sa epidemiološkim mjerama. Pravovremeno smo reagirali i sa otvaranjem, sa komuniciranjem, sa postupkom prelaska preko granice tako da rezultat koji se dogodio prošle godine je rezultat cijelog niza promišljenih poteza koji su vođeni od strane samog vrha Vlade i naravno kroz sva druga ministarstva koja su u tome sudjelovali. Tako da sustavno se pristupilo i prošle godine i sustavno se pristupa i ove godine. Na tragu rezultata i turističke političke prošle godine provodimo i aktivnosti u ovoj godini. Dakle od projekta Safe say in Croatia za koji svi skupa jako dobro znate, do kampanja koje su pripremljene, do pravovremenog komuniciranja sa našim turističkim tržištima i naravno zbog prezentiranja Hrvatske kao zemlje koja je zdrava i koja je dostupna. Pa i u tom smislu evo još jedan put ću uputiti apel kao i sa početka svim naših građanima, turističkim djelatnicima, svima nama praktički da nam je izrazito bitno kakvu ćemo epidemiološku sliku imati tamo kada dođemo pred sam početak onog najvažnijeg i najvećeg dijela turističke sezone. Pa izrazito je bitno i uspjeh svih nas će biti kao što je bio i prošle godine da nam zdravstvena epidemiološka slika bude dobra da možemo odraditi još jednu uspješnu turističku godinu, a nadam se da ćete se svi skupa složiti sa mnom da nam je i ta turistička godina na mnogo načina izrazito bitna i da jednostavno moramo odraditi posao koji se nadam da ćemo odraditi i radi gospodarstva, i radi radnih mjesta i radi svega onoga što još moramo napraviti kroz ovu tranziciju i kroz ovu reformu.

Ja ću vas samo sve skupa još podsjetiti evo kada pogledate ovdje mi u klubu s desne strane imamo dva bivša ministra turizma. Imamo otprilike negdje 4, 5 gradonačelnika koji su turističkih gradova, ljude koji su iz realnog sektora više-manje svi i koji turizam ne samo da jako dobro razumiju i znaju, nego turizam praktički su na jedan ili ovaj način živjeli. A isto tako imamo s lijeve strane nekoliko kolega koji se bave ovim poslom, kolega iz sredine. I mi ćemo svaki put kada dođemo tu pred vas poslušati vaš savjet i prijedlog zato što smatramo da od vas i mi možemo nešto naučiti i da to možemo implementirati u naše zakonodavstvo. Ali na naravno na tragu svega onoga što je moguće i što je na tragu dakle konkretno u vidu ovoga zakona na tragu povrede europskog prava odnosno zadovoljavanje one implementacije pravne stečevine. Ali mi ne da se ne sramimo, nego čak naprotiv samo i unaprijed volimo komunicirati i uvijek nešto ako pogledate cijelu reformu turističkog sustava koju smo napravili uvijek smo uzeli prijedloge iz Sabora, implementirali ih.

Što se tiče prihvaćanja prijedloga to je jedna standardna praksa u Saboru da ne bi slučajno ispalo da je oporba sposobna kvalitetno i konstruktivno raditi. Tako da ne mislim da ste vi krivi što nećete prihvatiti prijedloge oporbe, nego je krivo cijelo rukovodstvo koje stvara takve uvjete da se to smatra nekakvim izrazom slabosti ukoliko se prihvaćaju prijedlozi koji nisu iz vlastitih redova. Tiče se cijele ove današnje rasprave u kojoj su izneseni prijedlozi koji su već ranije bili u opticaju. Neću ulaziti u to što se dogodilo između vas i turističkih vodiča odnosno nadležnih udruga, ali oni su iz toga izašli nezadovoljni. I sada mene zanima zašto svi ti prijedlozi koji su vama od prije poznati nisu ranije implementirani u Prijedlog zakona, a sada ipak shvaćate da su dobri i mijenjat ćete zakonski prijedlog?

Dakle, iako mi naravno vrlo aktivno i konstruktivno nastojimo razgovarati sa svim dionicima. Dakle, ima nešto u onom smislu u kojem što je prihvatljivo na koji način se može uzeti kao komentar ili prijedlog, ali mora biti na tragu dakle direktiva koje sam spomenuo i u tom smislu pokušavamo napraviti sve ne samo danas već i duži period kako bi to napravili.

Uvaženi državni tajniče dakle vi ste i u završnom izlaganju dosta iscrpno naglasili ta jedna dobra sinergijsko djelovanje vas i terena, vas i turističkih vodiča o tome kako što ste sve napravili i što ćete sve napraviti. Odlično ste radili. Sastajali se, dogovarali, slušali primjedbe i na kraju smo dobili Prijedlog zakona s kojim su nezadovoljni svi. Dakle, nezadovoljni su turistički vodiči na koje se to odnosi. Jednako tako kolege iz HDZ-a koji su vladajući imaju već isto primjedbe na sve zajedno i kažu i da vjeruju da između prvog i drugog čitanja će te primjedbe biti usvojene i da neće morati ići sa amandmanima. Pa u čemu je problem?

Poštovani državni tajniče ono što je važno je napraviti izmjene u smjeru kako smo rekli. Dakle, pitanje obrazovanja je pitanje koje reguliraju zemlje članice EU samostalno i ako to napravimo nećemo imati nikakvih problema. I još jednu stvar želim istaknuti, dakle nije istina da mi iz HDZ-a nije govorili prije medijskih natpisa kako ovo nije dobar smjer. Naime, ja sam na saborskom odboru kao što znate bio suzdržan jer sam istaknuo da postoje mogućnosti kako se može zakon unaprijediti. Potrebne su izmjene, ali postoji mogućnost kako unaprijedit zakon i ja sam to na saborskom odboru i rekao. I na saborskom odboru ovaj zakon nije dobio potrebnu većinu glasova. Pa mi smo sve to skupa iskomunicirali i u uvodnom dijelu i u replikama i u raspravi i dakle mi smo vrlo jasno objasnili i na Odboru za turizam i evo ja kažem još jedanput ispred svih vas dakle da ćemo sve vaše primjedbe uzeti u obzir, ali u tragu dakle naše obaveze da implementiramo europske direktive u naše zakonodavstvo na što smo obvezni.

Članak 75. stavak 3. to sad nije, nije predmet promjene, ali kaže turistički vodič dužan prilikom pružanja usluge nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojem se utvrđuje njegovo svojstvo. Zanima me je li se ta obveza prenosi i na vodiče koji nisu hrvatski nego ove strane vodiče jer bi se na taj način možda olakšalo inspekcijskim službama jer državnih inspektora nema dovoljno. Ova šuškanja da bi se angažiralo komunalne redare da im pomognu ne znam koliko tu ima istine ili ne, ali traženjem da nose iskaznicu kao što nose i naši vodiči bi se možda riješio dio problema.

Dakle, u onim transformaciji od turističkih inspektora u inspektore državnog inspektorata koji mogu sada u potpunosti kontrolirati i nadgledati rad pružatelja usluga, ali ne samo onih koji su registrirani nego naravno ovi koji eventualno krše propise i pravila, ali evo kažem po svim analitikama koje imamo, dakle mi tu nemamo pretjeranih problema i odnosno na tragu je standardnoga.

Državni tajniče zbog čega turistički vodiči izražavaju u RH nezadovoljstvo ovim zakonom? Možete li vi reći zbog čega ljudi koji se bave turističkom djelatnosti tj. turistički vodiči su. Zbog toga šta stranim državljanima je omogućeno da se bave po puno jednostavnijem, po jednostavnijem po ovome prijedlogu kojega ste vi dali nego naši hrvatski, državljani Hrvatske. I to je ono što nije dobro, a pozivat se samo na EU direktive, a ujedno ne štititi naše ljude u turizmu je presedan. To je hrvatski presedan.

Mislim šta strani turistički vodiči će doći ovdje na način da će naši morati ići u druge države ili kako ćete to osmislili zbog nekakve EU direktive. Naravno slažem se da moramo, ali ovaj bilo kakva ograničenja to znate nisu dopuštena, nisu moguća. Kad govorimo o turizmu samo, a da ne govorimo sad dalje o gospodarstvu evo spomenuto je i danas dakle vi ne vidite da mi imamo bilo kakvih ograničenja prema investitorima koji dolaze u investirati i otvarati hotele, ugostiteljske objekte bilo kakve druge vrste zabavnih ili turističkih sadržaja itd., nego da je to nešto što je na unutarnjem tržištu normalno jel. Dakle, isto tako što i hrvatski investitori mogu to raditi i u drugim zemljama. Ja pretpostavljam da bi ovaj preferencija turističkih vodiča i svih pružatelja općenito usluga u Hrvatskoj bila da na određeni način se tržište može zaštititi, ali nažalost ne može. U tom smislu dakle mi imamo obvezu implementiranja direktiva koji omogućavaju slobodno kretanje roba i usluga. Poštovani predsjedavajući, državni tajniče pa danas smo prošli dakle kroz sve točke i vidjeli smo da smo se u principu i lijeva i desna sredina složili oko 3-4 stvari i praktički s kojima zatvaramo sve probleme što se tiču turističkih vodiča. A kod agencija vidjeli smo da praktički ovime otvaramo rješenje pitanja potrošača i s druge strane zaštitili smo agencije. Vlada je osigurala milijardu i pol kuna da sa svojim garancijama riješi to pitanje dakle agencija. Dakle kako ja živim turizam, a ne radim turizam nego ga živim meni je drago danas reći da je turizam dobio, a uopće nije bitno lijeva ili desna ili sredina, danas smo se svi zajedno složili i vidjeli da za turizam je dobro da upravo razmišljamo na ovaj način i da debate budu upravo na onaj način, a sasvim je nebitno sad tko je šta rekao ili nije rekao u onom segmentu da se nekoga krivi već ovo je pobjeda samog turizma. Da zahvaljujem se na tom komentaru, pa mislim da bi se svi mogli složiti da je to u biti jedna od prednosti velikih i zadaća turizma inače.

Ono za što se treba pobrinuti jest zapravo da se sluša struka koja evo doživjela je velike udarce u poslovanju u 2020.-toj, pitanje je što ih čeka u 2021. godini. Ja posebno želim naglasiti i nadam se da ćete uzeti u obzir u dovoljnoj mjeri njihovo mišljenje prilikom izrade pravilnika. Poštovana zastupnice zahvaljujem na tom pitanju i na tom komentaru, dakle kao što smo spomenuli u uvodnom dijelu radna skupina za izradu pravilnika koji definiraju i zaštićene lokalitete i dio koji se odnosi na obrazovanje je već počela sa radom. Dakle, održan prvi sastanak prošli tjedan.

Kolega državni tajniče pa rekli ste da je u fondu još ostalo dosta novaca u HAMAG BICRO-u i dakle HBOR-u, dakle neiskorištenih od ovih kredita covida. Rekli smo da je Vlada osigurala milijardu i 500 milijuna kuna. Ja bih samo molio vas i ministarstvo da dobro pratite taj cijeli proces oko dobivanja novca da ne bi došlo do situacija da agencije ne mogu dobit sredstva jer su propisana pravila kod banaka možda nekad i prerigorozna da bi se moglo dobiti te novce. To je čest slučaj kod naših pravnih subjekata koji traže kredite i iz tog razloga je ovaj ostatak novaca koji se nije povukao, a mislim da bi to bilo pogubno za infrastrukturu turističkih zajednica ako se ne uspije svaka kuna vratiti na vrijeme.

Pa evo, samo ću još napomenuti jedan možda detalj, dakle sada u postupku donošenja programa državnih potpora koji smo donijeli, koji smo napravili uz suglasnost Europske komisije mi smo napravili tu i možda jednu izmjenu. Dakle, jasno vam je da mi sredstva za likvidnost u sektor ne možemo pustiti na ni jedan drugi način nego preko financijskih institucija. Ne postoji drugi model, a mi smo ovaj program pokušali napraviti dovoljno atraktivan i na jednu i na drugu stranu, odnosno upravo nećemo definirati najvišu maksimalnu kamatnu stopu prema bankama upravo kako bi njima otvorili mogućnost da obuhvate onaj dio rizične skupine koje u nekakvim normalnim okolnostima, dakle izvan one A skupine koju oni nikad ne bi pogledali drugačije, a to se između ostaloga definira i kamatnom stopom.

O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.